Evo, kolege, nastavljamo dalje. Sljedeća točka je: - Prijedlog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z. br. 250; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Ivica Šušak, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. Pred vama se nalazi Prijedlog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kojim se propisuje priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada i u svrhu nastavka obrazovanja. Spomenimo da je postupak priznavanja provode nadležne sektorske agencije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencija za odgoj i obrazovanje. Važeći zakon datira iz davne 2003. g. i posljednji put je izmijenjen 2011. g. odnosno važeći zakon je zastario i nije usklađen s Direktivom EU o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koja je već ugrađena u Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Osim toga, važeći Zakon nije usklađen sa strateškim dokumentima EU i europskog prostora visokog obrazovanje kojeg čini 49 država koje provodi Bolonjski proces. Još je jedan razlog za kreiranje novog zakonskog okvira, a to je i Nacionalna razvojna strategija 2030. g. u kojoj je u okviru strateškog cilja 2, obrazovni i zaposleni ljudi kao prioritet provedbe na području politike visokog obrazovanja navedena je i aktivnost razvoja te posljedično povećanje internacionalizacije u skladu sa suvremenim europskim trendovima kroz unaprjeđenje dostupnosti kvalitetnog visokog obrazovanja. Aktivnosti internacionalizacije uključuje privlačenje stranih studenata na cjelovite studijske programe u RH, za što postojećim zakonom nisu postojale određene, za što su u postojećem zakonu postojale određene administrativne prepreke, primjerice u smislu dokumentacije koja se tražila za priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja te nepostojanje sustava automatskog priznavanja. Kao 2 glavna cilja novog zakona istaknuo bih vrednovanje u svrhu zapošljavanja u profesijama koje nisu na popisu reguliranih profesija u RH, a na koje se primjenjuje Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija te drugi cilj, priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja. Kada govorimo o vrednovanju u svrhu zapošljavanja, potrebno je prvo pojasniti kako se taj postupak provodi prema važećem zakonu, rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristup tržištu rada koje se sada izdaje ne pruža dodatne informacije za poslodavce, prije svega, osobito u dijelu koji se odnosi na usporedbu razine stečene kvalifikacije u državi u kojoj je kvalifikacija stečena u odnosu na razinu stečene kvalifikacije sa razinama kvalifikacija koje se stječu u RH, jer to nije predmet upravnog postupka. Zbog navedenog, agencije na zahtjev stranke izdaju i dodatna mišljenja što produljuje cijeli postupak i predstavlja nepotrebno administrativno opterećenje, kako za agencije, tako i za same stranke uz dodatan obvezu troška za same stranke. Mišljenje sadrži detaljne informacije o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji i visokom učilištu, odnosno odgojno-obrazovnoj ustanovi te nije vezano krutom formom upravnog postupka u odnosu na sam sadržaj. Vrednovanje odnosno mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji obuhvaća utvrđivanje razine kvalifikacije, obujma, profila i kvalitete inozemne obrazovne kvalifikacije, kao i prava koje ta kvalifikacija daje u zemlji u kojoj je stečena. Navedenim se fleksibilizira postupak za nositelje kvalitetnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu lakšeg pristupa tržištu rada, kvalitetnoj radnoj snazi s jedne strane i s druge strane se ostvaruje svrha zaštite od nekvalitetnih kvalifikacija, što je sada slučaj. Postupak će kao i do sada provoditi 3 sektorske agencije, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencija za odgoj i obrazovanje. Isto tako, važećim zakonom nije omogućeno priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije o završnom poslijesrednjoškolskom obrazovanju koje nije dio visokog obrazovanja, a na taj način su zakinute osobe koje su tu kvalifikaciju stekle u inozemstvu i treba im omogućiti priznavanje odnosno bolji status na hrvatskom tržištu rada. Zato novim zakonskim okvirom uvodimo mogućnost priznavanja poslijesrednjoškolskog obrazovanja koje nije dio sustava visokog obrazovanje te ovoga, a navedenu nadležnost za provedbu tog dijela postupka dodjeljuje se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Ističemo i da uvjerenje o završenom studiju postaje vjerodostojan dokaz i više nije potrebno čekati da inozemno visoko učilište izda diplomu, što traje do godinu i više dana. Time se skraćuje trajanje postupka s osobama s inozemnom obrazovnom kvalifikacijom i omogućava im se brži pristup tržištu rada. Novim zakonom predlaže se izmijenjeni postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja. U praksi to izgleda ovako, po važećem zakonu provode se dva postupka, visoka učilišta postupak priznavanja provode odvojeno od postupka upisa i isti često završava nakon roka za upis na visoko učilište. Postupak priznavanja provodi se kao upravni postupak u sklopu centraliziranog upisnog postupka u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, ako se upisi provode preko Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili kao samostalni postupak koji provode sama visoka učilišta u vrhu upisa na studijske programe koji se ne provode centralizirano preko Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u pitanju su diplomski studiji, poslijediplomski studiji i studiji na stranim jezicima. U ovom dvostrukom postupku isti je cilj, utvrditi razinu stečene kvalifikacije s obzirom na pravo pristupa visokom obrazovanju. Ovakav dvostruki postupak s istom svrhom predstavlja nepotrebno administrativno opterećenje koje traje vrlo dugo razdoblje. Stoga se novim zakonom predlaže da se postupak priznavanja na visokim učilištima u svrhu nastavka obrazovanja provodi u sklopu prijavnog postupka koje provodi sastavnica visokog učilišta na kojoj stranka želi nastaviti studiranje. Dakle priznavanje razine inozemne obrazovne kvalifikacije sa svrhom nastavka obrazovanja provodit će se samo jednom i to u okviru upisnog postupka u sklopu centraliziranog upisnog postupka pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, odnosno na visokim učilištima, ako sama visoka učilište iskoriste mogućnost provođenja postupka priznavanja u okviru postupka upisa u cilju ubrzavanja i administrativnog rasterećenja postupka priznavanja. Dodatno, uvodni se i automatsko priznavanje razine za kvalifikacije visokih učilišta koja je vanjski vrednovala Agencija koja je članica Europskog registra za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ili koje proizilaze iz kvalifikacijskih sustava koji su povezani s europskim kvalifikacijskim sustavima. Automatsko prepoznavanje razine ne znači automatski upis već odluku o upisu u skladu s autonomijom sveučilišta i akademskom samoupravom donosi samo visoko učilište. Na ovaj se način u zakonodavni okvir ugrađuju preporuke Vijeća EU o međusobnom automatskom priznavanju kvalifikacija visokog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja te ishoda razdoblja učenja u inozemstvu iz 2018. g. Automatsko priznavanje je element europskog prostora visokog obrazovanja kojeg su sve države članice EU, kojeg sve države članice EU trebaju uspostaviti do 2025. g. Nadalje, ovim Zakonom jasnije se propisuje priznavanje razdoblja obrazovanja, odnosno priznavanje dijela obrazovanja provedenog u inozemstvu s ciljem nastavka obrazovanja u RH. Cilj novih odredbi je razgraničiti nadležnost priznavanja razdoblja obrazovanja od nadležnosti priznavanja pune kvalifikacije u svrhu obrazovanja na višoj razina. Priznavanje razdoblja obrazovanja provode same odgojno-obrazovne ustanove i sama visoka učilišta, a priznavanje puno kvalifikacije na višoj razini provode nadležne agencije. Ako se radi o razdoblju osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, postupak priznavanja provodi odgojno-obrazovna ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva želi nastaviti obrazovanje, a ako se radi o razdoblju visokog obrazovanja, postupak priznavanja provode sama visoka učilišta koja se u postupku priznavanja obvezuju pridržavati načela iz ovog Zakona i ostalih zakona iz područja visokog obrazovanja. Dodatno, uvodi se i postupak vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija osoba pod međunarodnom i supsidijarnom zaštitom koje nisu u mogućnosti dostaviti dokaz o stečenoj kvalifikaciji i članova obitelji koji zakonito borave u RH. Ovime se ugrađuje pravna stečevina UNESCO-a kroz preporuke o priznavanju kvalifikacija izbjeglica sukladno Lisabonskoj konvenciji iz 2017. g. I na kraju, sredstva za provedbu ovog Zakona osigurana su u Državnom proračunu RH za 2022. i projekcijama za 2023. i '24. g. u okviru redovitih aktivnosti nadležnih tijela, nadležne agencije, odgojno-obrazovne ustanove i visokih učilišta te nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva.

Ja ću iskoristiti priliku prilikom rasprave vezano za prijedlog ovoga Zakona i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija spomeniti i pitat vas nešto vezano za integrirani popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva ovdje u Hrvatskoj, što je mislim, Rektorski zbor zadnje donio 2015. g. i vidim da još ima nekakvih nepravilnosti, tj. nepravdi. Ja ću uzeti samo primjer, npr. ako ste prije Bolonje završili stručni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, trgovinsko poslovanje ili računovodstvo i financije, imate izjednačeni ste da ste prvostupnik sa 180 bodova, ako ste isti studij stručni završili u Splitu, izjednačeni ste kao pristupnik sa 120 ECTS bodova. Dosta ljudi koji su završili predbolonjskom procesu to ne znaju i misle da su bakalari prilikom i prijave na natječaj i daljnjeg usavršavanja, a zapravo nisu. Na prošloj i pretprošloj sjednici Rektorskog zbora, s obzirom da uvijek predstavnik Ministarstva sudjeluje na sjednicama Rektorskog zbora, upozorili smo sve uvažene rektore na nedostatke i cijeli niz nelogičnosti u popisu akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva koji se stječu na našim visokim učilištima. Nažalost povjerenstvo na čijem je čelu, ja mislim, uvaženi prorektor Ante Čović do dana današnjega nije odradilo taj posao, i još ćemo jedanput pisanim putem upozoriti Rektorski zbor da posveti pažnju.

Evo, Prijedlog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija na određeni način nadopunjava sve ono o čemu smo govorili o prethodnoj točci, a to je strukovno obrazovanje.

Nažalost nemam podatke za niže razine obrazovanja, imam podatke za visoko obrazovanje, godišnje RH provodi postupak priznavanja visokoškolskih kvalifikacija ili diploma u svrhu zapošljavanja negdje oko 1000, s tim da je 80% iz područja BiH.

Hvala lijepo uvaženi državni tajniče, ja ću se referirati na onaj dio vašeg uvodnog izlaganja u kojemu ste govorili o odredbama zakona koja se odnose na priznavanje dijela studiranja u inozemstvu u svrhu nastavka obrazovanja i u tom smislu ja zapravo ovaj Zakon doživljavam prema put prema internacionalizaciji visokog obrazovanja u Hrvatskoj i zapravo bih rekla da ovaj Zakon predstavlja pravni okvir za privlačenje stranih studenata upravo kroz priznavanje dijela studiranja kao u inozemstvu u svrhu nastavka studiranja ovdje. Zašto je važno da Hrvatska privlači strane studente, ja ću samo naglasiti i ponoviti da imamo 9 javnih sveučilišta, 2 privatna i 1 sveučilište s pravom javnosti i 1760 studijskih programa na kojima nažalost zbog situacije u kojoj jesmo iz godine u godinu [[Upadica: Vrijeme.]] ima sve manje hrvatskih studenata [[Upadica: Odgovor.]] i stoga je važno privući strane studente. Hvala lijepa uvažena zastupnice. Definitivno novi zakonodavni okvir bi morao stvoriti one formalne pretpostavke za internacionalizaciju visokog obrazovanja u RH jer imamo zaista mal broj u promilima i ovoga, govoreći stranih studenata. Ono što sam u uvodnom obrazloženju spominjao, mi imamo dvostruki postupak prijave i postupak upisa i onda to priznavanje ide dosta sporo, povjerenstva, ako je sveučilište veće, taj postupak je još sporiji, provodi se upravni postupak i vrlo često se događa da se konačno rješenje donese, a akademska godina je već krenula, predavanja su krenula, itd., itd.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, dakle ja se apsolutno zalažem za opciju da bi Hrvatska trebala biti što prihvatljivija zemlja, ne samo za zapošljavanje nego i za studij kod nas, kad govorite o ovom, ne da smo na samom začelju, mislim da smo predzadnji kad je riječ o tome koliko se studenata odluči kod nas studirati. Jedan, ima tu niz faktora, ali naravno da sve te razloge i faktore bi trebali isključiti pa je jedan od ovih faktora dakle, ovaj da tako kažem, formalni dio. Pitanje ću vam postaviti iz razloga što mislim da do drugog čitanja mi je to trebalo i u obrazloženju zakona ugraditi.

Hvala lijepa. Kad je u pitanju vrednovanje u svrhu pristupanja tržištu rada, tu su rokovi jasno propisani u samom sadržaju prijedloga zakonskog teksta, mislim da je riječ o 60 dana. Kad je riječ o samom postupku priznavanja u svrhu nastavka obrazovanja, što predstavlja upravni postupak, onda je on riješen općim rokovima u upravnom postupku. Međutim imamo, kako imamo dvojnu mogućnost alternativu, samo visoko učilište, s obzirom na akademsku samoupravu i autonomiju sveučilišta gdje samo visoko učilište utvrđuje kriterije upisa studenta na samo visoko učilište, poglavito kad je u pitanju sveučilište, ne može utjecati na dugotrajnost postupka, postupanja samih sveučilišta. Za razliku od toga, agencija postupa po Zakonu o općem upravnom postupku i tu su rokovi.

Poštovani državni tajniče. Kao što smo mogli čuti iz vašega izlaganja, ovim Prijedlogom Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija uvodi se nekoliko novina, prije svega dakle širi se opseg priznavanja. Isto tako, skraćuje se postupak sa 2 na 1 postupak vezano za nastavak obrazovanja, ali ono što mene osobno zanima je otprilike na neki način i građanstvo, kada se spominje ovaj dio, dakle vezano za samo to priznavanje odnosno za kvalitetu diploma. Čuli smo od vas da će se dakle upravo kroz mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji na neki način uvesti ta zaštita odnosno stroža kontrola kvalitete diploma s obzirom evo, da otprilike taj broj je možda i 1300 godišnje kad se uzmu i niže razine, od čega je 1000 dakle iz susjedne zemlje. Možete li možda reći na koji način će ta zaštita ići? Hvala lijepa. Dosadašnji sustav priznavanja u svrhu zapošljavanja odnosno pristupanja tržištu rada provodio se kroz upravni postupak vrlo često i on završavao na upravnom sudu, u upravnom sporu stranke koja je zahtijevala priznavanje i agencija je vrlo teško u upravnom sporu dokazivala bitnu razliku u kvaliteti, posebice na stranke koje su ostvarile visokoškolsku kvalifikaciju u BiH i sud ne bi smatrao za shodno da je agencija dokazala da postoji bitna razlika u kvaliteti i onda na temelju, na temelju upravnih sporova su te stranke dobijale, dobijale spor i morala im se priznati visokoškolska kvalifikacija, bilo da je riječ o akademskom stupnju doktora znanosti, bilo, a u samom postupku vrednovanja kroz mišljenje će se utvrđivati i razina i kvaliteta i bitna razlika u stupnju kvalitete kakvo je visoko učilište na kojem je stečeno, kakvi su ishodi učenja, [[Upadica: Vrijeme]] tko je vrednovao, sve to jedan poslodavac može vidjeti. Poštovani državni tajniče, svakako je pohvalo da se uvodi više reda, ubrzava i modernizira ovaj postupak jer ne radi se tu samo dakle o strancima koji dolaze studirati u Hrvatsku, radi se tu i o našim građanima koji žele pristup tržištu rada na osnovu kvalifikacija koje su stekli u inozemstvu. No, po mom mišljenju i dalje je ovaj rok predug, posebno kada govorimo o pristupu tržištu rada, 60 dana mi se čini kao prilično dugi rok, mislim da bi 30 dana trebalo biti više, više nego dosta. Isto tako nažalost postoje i prigovori o nomotehničkoj izradi zakona odnosno o elaboriranju zakona kako je to propisano i kako je to uobičajena praksa. Naime, i pučka pravobraniteljica je tu izrazila određene sumnje jer kao i kod zakona koje smo raspravljali jutros nije obrazloženje na razini onoga što inače imamo u HS. Naime, iza 60 dana krije se jedan obiman i osjetljiv i odgovoran posao gdje vi morate provjeriti strano ili inozemno visoko učilište, njegov sadržaj i strukturu, njegove kurikulume, nazive, zvanja predmeta odnosno kolegija, kao i strukturu zaposlenika nastavnika koji izvode i ishode učenja. S druge strane često morate i kontaktirati to visoko učilište da vam dostave neku dokumentaciju jer uglavnom na mrežnim stranicama ne postoji, ne postoji sadržaj o recimo bez uvrede hoćete li neki univerzitet ili sveučilište u Travniku kontaktirati ili, ili, ili, ili ovoga u nekom drugom dijelu s obzirom da u BiH imamo poplavu sveučilišta i definitivno agencija, u komunikaciji s agencijom jer su predstavnici agencije sudjelovali u izradi, u izradi ovoga prijedloga zakonskog teksta zato je uzet rok od 30 dana. U pogledu nomotehničkih pravila primjenjivala su se jedinstvena nomotehnička pravila koje je donio ovaj visoki dom.

Definitivno je zanimljivo i sa sociološkog i jezičnog vjerojatno aspekta jer je taj pojam nostrifikacije ušao u svakodnevni govor. Nostrifikacija se koristila negdje do 2003. dok ovaj zakon nije bio donesen, ona se koristi još i uvijek za regulirane profesije. Nostrifikacija je jedan strogo formalizirani postupak u kojem utvrđujete kompletan sadržaj nekog studija sa svim njegovim kolegijima, ishodima učenja, a uzmimo tipičan primjer regulirane profesije, to je profesija liječnika gdje vi morate provjerit je li netko tko je završio medicinski fakultet u Foči ispunio one sve kroz komorni sustav, kroz sustav Ministarstva zdravstva što sve ono Zakon o reguliranim profesijama provodi.

Poštovani državni tajniče, danas dakle zakonskim izmjenama pokušavamo riješit inozemne obrazovne kvalifikacije, a ja vam prvo moram čestitat što ste ovako bez motanja u celofan kao većina vaših kolega iz pozicije vi ste danas rekli kakvo je stanje stvari, a tako komunicirate i na nadležnom saborskom odboru, pa vam se zahvaljujem stoga u ime svih nas iz oporbe. Ja sam vas htjela pitati kako ćemo ić u rješavanje inozemnih kvalifikacija kad još nismo niti riješili ove naše hrvatske. Tu primarno mislim na sveučilišne specijaliste i sami znate da su oni u nekom zrakopraznom prostoru, da sveučilišta naplaćuju takve studije i po 60.000 kuna koliko recimo košta najjeftiniji doktorski studij sa Sveučilišta u Zadru u Hrvatskoj. Tim ljudima kada upisuju studij obećavaju se brda i doline, u prvom redu obećava im se da će ostvariti 8% dodatka na plaću kao što su imali nekadašnji magistri znanosti, međutim posljedica svega je da su oni u potpunosti neprepoznati na tržištu rada i da danas imamo tisuće i tisuće sveučilišnih specijalista koji nemaju pravo na taj dodatak od 8% na plaću. Riječ je naprosto o nepriznatoj kvalifikaciji od strane poslodavaca i tržišta rada, zahtjevnom studiju poslijediplomske razine koji prije svega bi trebala ja mislim prepoznati državna uprava. To je moj osobni dojam i iskreno vam tako i odgovaram.

Zahvaljujem.

Dakle, ovaj zakon se ne primjenjuje na regulirane profesije. Točno se zna popis reguliranih profesija i oni su u dobroj mjeri ovisni o resornim tijelima državne uprave, ali i komorama, cehovskim udruženjima i tu će trebat napravit neki iskorak, nažalost stanovništvo nam sve više stari, recimo u području palijativne skrbi, u području medicine itd. Od mreže škola, jedanput sam bio na sjednici Odbora za zdravstvo, pa onda sam, varira recimo broj učenika koji se upisuju u srednje zdravstvene odnosno medicinske škole, ali opće je pitanje pristupa, nedostaje nam medicinskim sestara i zdravstvenih radnika i pitanje je pristupa onda i samih komora, naravno oni štite i regulirana je profesija na području EU i hrvatsko tržište rada i standarde itd., ali tu će se morat napraviti neki pomaci, od staračkih domova nedostaje nam zaposlenika do, do zdravstvenih ustanova. Poštovani državni tajniče, svi vas hvale da neuvijeno i konkretno odgovarate. Ako mi konkretno odgovorite u minutu na pitanje koje ću vam postavit ja ću povjerovat da je ovaj zakon na dobrobit hrvatskih državljana, a ne stranih koji dolaze ovdje radit. Ako je hrvatski državljanin rođen od hrvatskih iseljenika u SAD-u, tamo završio osnovnu školu, srednju školu, diplomirao na koledžu i poslije toga završio pravni fakultet, kako, gdje i kada će mu se priznati taj pravni fakultet ovdje u Hrvatskoj? Jel ja imam ponekad dojam da mi Hrvati znamo bolje od drugih, u nostrifikacijskim procesima mi ocjenjujemo Harvard jel kaj buju oni nama ne. Mi u homologacijskom procesu ocjenjujemo BMW, Mercedes da vidimo jel oni proizvode automobile koji zadovoljavaju našu automobilsku industriju i naše standarde. Dakle, evo konkretno recite mi kako, kada i gdje, a ja ću vam poslije reći o kome se radi. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, ako ovaj zakon uz Božju pomoć i volju vas uvaženih zastupnika ovog visokog doma bude izglasan osoba može doći u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje i podnijeti zahtjev za vrednovanje u svrhu pristupanja tržištu rada. E sad, da bi osoba bila odvjetnik imate komoru odvjetničku koja propisuje da netko mora položiti, pravna struka, tu nešto malo znam, je specifična jer uređuje i obrađuje kroz dogmu, kroz teoriju pravni sustav svake države. Naravno, sve više su i naši pravnici primorani učiti i europsko pravo zbog EU. Mi se usklađujemo s europskim prostorom visokog obrazovanja, veliki problem imamo u procesima priznavanja diploma iz SAD-a, međutim ovo je put ka nekakvom pristupanju tržišta rada. E sad, imamo taj komorski sustav koji sam rekao, koji štiti sebe kao cehovsko udruženje i morate položiti pravosudni ispit i vježbeništvo, bit kod principala i steći iskustvo i praksu za otvaranje odvjetničkog ureda, ali evo to bi bio put. Hvala vam lijepa poštovani predsjedavajući. Uvaženi g. državni tajniče, vidio sam ovdje u elektronskom savjetovanju, a i moja sestra koja je profesorica isto tako u obrazovnom sustavu rekla mi je da vas svakako pitam da se još dodatno pojasni upravo problem koji ste i sami u uvodnom izlaganju spomenuli. Dakle, dolaze nam ipak u određenom broju i stranci ovdje u Hrvatsku, dolaze raditi, imaju naravno djecu, pa neki od njih takva bude i priroda posla dolaze u tijeku školske godine, dakle sa nezavršenim određenim stupnjem osnovnoškolskog obrazovanja, pa evo molim vas još jednom samo radi javnosti da malo pojasnite kako ovaj novi prijedlog zakona i odnosno kako, da kako gleda na rješenje takvog jednog problema. Hvala vam na odgovoru. Škola je ključna jer tko je taj pozvaniji od odgojno obrazovne ustanove naših učitelja provjeriti stupanj usvojenosti ishoda učenja za niža obrazovna razdoblja i tu je u svakom slučaju ako je u pitanju osnovnoškolsko obrazovanje i srednjoškolsko opće gimnazijsko Agencija za odgoj i obrazovanje, ako je u pitanju strukovno obrazovanje onda je u tom slučaju Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih čiji je ravnatelj bio na prethodnoj točci tijekom, tijekom današnje vaše rasprave. Poštovanje državne tajniče, u svom izlaganju ste spomenuli Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih studija, pa ću si dat slobodu i malo se dotaknut tog dijela. Naime, zanima me što konkretno treba napravit osoba koja je završila Srednju medicinsku školu u Sloveniji kako bi mogla pristupiti tržištu rada.

Hvala lijepa. Već kad me je uvaženi zastupnik Šimičević pitao razliku između nostrifikacije kao postupka i priznavanja kao postupka rekao sam da je postupak nostrifikacije složen i formalizirani postupak gdje provjeravate, u ovom slučaju ako je u pitanju srednja medicinska škola ili stručni studij sestrinsta, kompletan kurikulum nastavnog plana i programa ili silabus kako se to već zove u visokom obrazovanju sa kolegijima, sa sadržajem pojedinih kolegija i kvalitetom ocjena, a s druge strane s obzirom da je u pitanju regulirana profesija koja je na popisu u tom, u toj proceduri sudjeluje i komora sestara zajedno sa Ministarstvom zdravstva.

Žele li izvjestitelji odbora uzet riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi za raspravu je prijavljen Klub zastupnika Socijaldemokrata i u njihovo ime poštovani zastupnik Domagoj Hajduković.

Evo kao što sam rekao i u replici mislim da je dobra stvar što uređujemo neke stvari u smislu priznavanja kvalifikacija stečenih u inozemstvu bilo zbog pristupa rada, radu odnosno tržištu rada, bilo zbog nastavka obrazovanja. Taj proces je do sada bio prilično dug, kompliciran, a ponekad i skup, kao što je državni tajnik i rekao u početku i mislim da svi mi koji imamo neki doticaj sa obrazovanjem možemo pričati o primjerima koji su bili takvi. I stoga i zbog toga što je ovaj zakon zapravo prilično zastario ovaj koji je važeći sada i zbog činjenice da će se neke stvari nadam se ubrzati i zbog činjenice da se zapravo usklađujemo da europskom pravnom stečevinom ovaj zakon zaslužuje podršku. No postoji nekoliko stvari koje bih htio problematizirati pred vama u prvom čitanju kako bi u drugom čitanju dobili bolji prijedlog zakona. Naime, kao i u prvom zakonu, to moramo ponovo spomenuti, obrazloženje zakona nije pripremljeno u skladu s pravilima nomotehnike i odredbom čl. 175. Naime, u njemu je propisano da u obrazloženju zakona se daju objašnjenja pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog zakona. Prepričavanje sadržaja pojedine, pojedine zakonske odredbe bez dodatnog pojašnjenja zapravo onemogućava i nas u radu odnosno ne daje nam uvid u jasne razloge donošenja zakona. To je nešto što se može popraviti do drugog čitanja, tako da i ne bi trebalo umanjit vrijednost zakona kao takvog ako je zakon kvalitetan, tako da se nadam da ćete na to obratiti više pažnje. No kolegice i kolege što se tiče priznavanja kvalifikacije iz EU tu zaista ne bi trebalo biti problema. Dakle, sve diplome koje se sada izdaju imaju nešto što se zove Diploma Supplement odnosno dodatak diplomi gdje su jasno pobrojani svi kolegiji koje pohađate u tijeku svog školovanja i to je vrlo sve transparentno i jasno i brzo se može provjeriti. Koliko znam, dugo nisam već diplomirao, ali zadnjji put kad jesam to je bilo prije puno godina, ali dobio sam isto Diploma Supplement na kojem je i na engleskom i na hrvatskom to bilo jasno pobrojano, baš, e baš zbog toga, zbog lakšeg priznavanja kvalifikacije u inozemstvu, izvan Hrvatske. Iz rasprave državnog tajnika iz nekih replika ipak ne mogu se oteti dojmu da se neke odredbe u ovaj zakon, da ne kažem cijeli zakon, uvode gotovo samo zbog BiH i diploma u BiH. Meni je jasno da na jugoistoku Europe u BiH, Srbiji i još nekim državama postoji prilična neuređenost na, na tržištu ajde recimo to tako visokog obrazovanja, nije BiH jedina da se, da se razumijemo, da s tim i postoje u svezi neke dvojbe, ali mislim da sama, sam proces ne bi trebao biti zapravo taoc takvih neuređenih sustava odnosno da oni koji dolaze iz uređenih sustava ne bi trebali ispaštati zbog toga. I zato u redu donekle mogu i prihvatiti da ne možemo rok za priznavanje diplome sa ciljem pristupa tržištu rada smanjiti sa 60 na 30 dana, ali hajmo onda probati naći neki srednji rok, nekih 45 dana, mislim da bi trebalo biti više nego dovoljno. U svakom slučaju mislim da 60 dana ako pričamo o pristupu rada, dakle ne samo o priznavanju diplome nego pristupu tržištu rada prilično dugi rok. Tim više što kažem ako neke, ako neke, neke države, neka učilišta i slično zahtijevaju malo pozorniju provedbu mislim da se to može odraditi u roku od 45 dana. Na kraju dana i samim tim učilištima mislim da je u interesu što prije odgovoriti kako bi i priznavanje njihovih diploma odnosno njihovih kvalifikacija stečenih na njihovim učilištima zapravo bila i lukrativnija recimo to tako za one koji pohađaju odnosno da znaju da će te diplome moći koristiti i izvan granica te zemlje. Također pozdravljam i činjenicu da se usklađujemo sa nekim pravilima EU, ali kažem kako, barem što se tiče EU ne bi trebalo biti većih problema. Također ni što se tiče nekih organiziranih, starih i dobro reguliranih sustava visokog učilišta kao što je Anglosaksonski ako ćemo govoriti o Ujedinjenoj Kraljevini ili o SAD-u ili o Kanadu, naravno ima još primjera, ali u svakom slučaju mislim da tu ne bi trebalo biti nekih većih problema. Upravo zbog toga mislim da je i zbog intencije zakona, a to je lakši i brža, brži proces priznavanja treba razmisliti o ovim eventualnim izmjenama do drugog čitanja naravno u konzultaciji sa onima koji bi to trebali, trebali provoditi. U svakom slučaju nadam se da ćemo do drugog čitanja i nakon rasprava i sugestija koje smo dobili, koje ćemo iznjedriti tek u raspravi ćemo dobiti i jedan kvalitetni dokument koji će zaslužiti širu podršku. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog zastupnika Davora Dretara.

Preporukom Vijeća EU od 26. studenog 2018. o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja kvalifikacija visokog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja i osposobljavanja, te ishoda razdoblja učenja u inozemstvu preporuča se državama članicama da najkasnije do 2025.g. poduzmu korake neophodne za ostvarivanje automatskog uzajamnog priznavanja razine kvalifikacija, te razdoblja obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja u visokom obrazovanju u skladu s određenim kriterijima i načelima odnosno da poduzmu korake neophodne za ostvarivanje znatnog napretka prema istom cilju i u srednjoškolskom obrazovanju. Cilj preporuke vijeća je osigurati da se svakom studentu i učeniku koji provede razdoblje obrazovanja u inozemstvu bilo u svrhu stjecanja kvalifikacije ili u sklopu mobilnosti u svrhu učenja stečeni ishodi učenja u tom razdoblju automatski priznaju u svrhu nastavka obrazovanja, čime se ne bi dovodilo u pitanje pravo visokih učilišta ili obrazovnih ustanova da odrade posebne uvjete za upis u određene programe ili da provjere vjerodostojnost dokumenata. Nastavno na iznesenu analizu postojećeg stanja i problema u provedbi postojećeg zakona ovim se dodacima predlaže razlikovati priznavanje od vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, te se uklanja pojam nostrifikacije, što nam je poštovani g. državni tajnik u ovoj pred raspravi i objasnio. Ovim se zakonom želi i unaprijediti kvaliteta informacije o kvalifikaciji stečenoj u inozemstvu sa svrhom pristupa tržištu rada kako bi na temelju dobivenih informacija o znanjima i vještima, te pravima koje stečena kvalifikacije daje nadležna tijela i poslodavci mogli donositi utemeljene procijene. Svakako ovaj zakon je važan jer je posredno i jedna vrsta zaštite kvalitete ulaza na naše tržište rada iz okolnih zemalja, što je naravno neobično važno i našim đacima i studentima koji bi bez ovakvog zaštitnog mehanizma mogli biti dovedeni u neravnopravni položaj u odnosu na vanjske studente. Ovakve bi izmjene trebale spriječiti nelojalnu konkurenciju pojedinih nekvalitetnih obrazovnih institucija iz okolnih zemalja našim obrazovnim ustanovama, sveučilištima, veleučilištima i visokim školama. Treba eto i pohvaliti čl. 16. u kojem je navedeno automatsko priznavanje razine inozemne obrazovne kvalifikacije ako je kvalifikacija stečena u državi u kojoj je nacionalni kvalifikacijski okvir povezan s europskim kvalifikacijskim okvirom, a o cijeloj toj priči kvalifikacijskih okvira smo nedavno ovdje i raspravljali. Taj bi članak trebao pojednostaviti sam proces priznavanja tih dokumenata u svrhu daljeg obrazovanja ili zapošljavanja. Dakle, eto načelno Klub zastupnika Domovinskog pokreta jasno pričekat će i drugo čitanje i vidjet ćemo što će se izmijeniti. Zanimljive su i neke perspektive ovog zakona, neke su se i spomenule u raspravi na odboru gdje je rečeno kako RH treba uložiti dodatne napore u privlačenju stranih studenata, te se u tome smislu razgovaralo i o potrebi da se mijenjaju i neki drugi zakoni, što je eto u raspravi o prošloj točki, ne, točci dnevnog reda jedna kolegica dobro rekla, nemojmo zakone gledati kao jedno jedino živo biće, svi su zakoni u stvari na određen način u međusobnom utjecaju. Dakle, trebalo bi tu istaknuti i možda mijenjati i Zakon o porezu na dohodak u dijelu koji se odnosi na oporezivanje, oporezivanje stipendija, kao i Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim bi se osigurala zdravstvena zaštita stranih studenata koji studiraju u RH. Naravno znamo i sami da je ovdje možda jedna od najbitnijih stvari problematika kvalitete diploma iz trećih zemalja, a naročito onih u našem neposrednom okruženju. O tome naravno u hrvatskoj javnosti postoje i neki čak moram priznat i jako dobri vicevi, ali nećemo sada ovdje pričati viceve, pričekat ćemo drugo čitanje zakona, a do tada načelno ovo prvo čitanje kao Klub zastupnika Domovinskog pokreta apsolutno pozdraviti. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovanog zastupnika Damira Bakića.

Uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. Prvo pohvala, dobro je što je konačno uređeno priznavanje poslije srednjoškolskog strukovnog obrazovanja, dakle ne tercijarnog, post sekundarnog jer takvih kvalifikacija ima, ima dosta u EU, čak i u našem susjedstvu u Sloveniji i svakako to valja pozdraviti. Isto tako dobro je što za priznavanje inozemnih visokoškolskih, što je za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada ukinut upravni postupak, kao što ste rekli i sami on je prilično krut i ovime se stvar čini bitno efikasnijom. Prvo, upravni postupak međutim nije ukinut upravo u onom segmentu koji zahtjeva najveću fleksibilnost, a taj se odnosi na priznavanje visokoškolskih kvalifikacija jer studenti dolaze sa različitim kvalifikacijama, razdobljima, studijima i ishoda učenja i slično. Sad u odgovorima na komentare u javnom savjetovanju rečeno je ili opravdava se upravni postupak time što novi Zakon o upravnom postupku predviđa elektronični postupak. No, u isto vrijeme ovdje se propisuje da treba fizički predati originale ili ovjerene preslike dokumenata, a isto tako ne radi se samo o brzini provođenja postupka nego kao što ste i sami kazali o svojevrsnoj krutosti upravnog postupka koji ostavlja previše prostora za razne situacije koje se prilično često javljaju u visokom obrazovanju kad npr. visoko učilište na kojem je ostvareno prethodno obrazovanje nije akreditirano u zemlji u kojoj se nalazi, ali je recimo prepoznatljivo po kvaliteti studija ili možda nije akreditirano jer se radi o nadnacionalnoj instituciji itd. Drugo, međunarodne su preporuke, mislim da tako piše u Lisabonskoj konvenciji također da se priznavanje inozemnih kvalifikacija odnosno razdoblja studija u svrhu nastavka obrazovanja da bude isključivo u nadležnosti visokih učilišta te da se provodi u okviru njihovim upisnih postupaka, a sva ostala tijela poput agencija primjerice trebale bi imati samo savjetodavnu ulogu. Sad konkretno Članci 13. i 14. o tome govore i nejasno je zapravo u kojem su odnosu ti članci, tko bira mjesta na kojem se vodi postupak priznavanja, u koje slučaju to čini visoko učilište, u kojem nadležna agencija, što ako netko želi aplicirati, ako želi možda paralelno aplicirati na dva visoka učilišta. Članak 18. je također nešto pozitivno, on govori o automatskom priznavanju i referira se na Europski kvalifikacijski okvir i na Europski registar za osiguranje kvalitete i sad ovdje samo trebamo pitati jesmo li baš točno samo tako htjeli ograničiti doseg tog automatskog priznavanja jer npr. Europski kvalifikacijski okvir ne uključuje SAD i više ne uključuje Ujedinjeno Kraljevstvo. Konačno Članci 20., 21. i 22. govore o vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom. Predviđanje nekakvog postupka za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti ostaviti dokumentaciju kojom dokazuju inozemnu kvalifikaciju je svakako potrebno, ali ne može se riješiti bez osmišljenog sustava i vjerojatno bez novih resursa. Informativni dokument o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji koji se ovdje dakle spominje odnosno uvodi je instrument koji se koristi u Europi kao kompromis kako i treba biti između nekakvog upravnog rješenja i potpunog odbijanja ljudi s nedovoljnom dokumentacijom. Međutim, trebat će dodatni resursi jer npr. u Članku 21. ovog zakona nalaže se da su obvezni dijelovi evo citiram, informativnog dokumenta o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji i podaci o odgojno obrazovnoj ustanovi ili visokom učilištu koje je izdalo kvalifikaciju podaci o profilu, razini i procjeni obima kvalifikacije. A u zemljama iz kojih azilanti dolaze, azilanti i osobe pod supsidijarnom zaštitom često takve informacije nisu baš tako lako dostupne. Problema ima i naravno sa, sa stranicama sa web stranicama nadležnih tijela. Sad države koje zaprimaju puno takvih zahtjeva raspolažu resursima kao što su npr. izvorni govornici koji mogu provesti intervju sa podnositeljem zahtjeva ili koji se niz godina bave obrazovnim sustavima pojedinih zemalja i znaju detalje koji im omogućuju filtriranje informacija. Tako ja bih rekao da je imajući sve to u vidu sasvim očito da uspostava odgovarajućih mehanizama svakako treba, ali ona i košta. I zato mislim da ne stoji tvrdnja da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. I na kraju je ovo, Članak 7. propisuje koju dokumentaciju nositelj inozemne kvalifikacije treba priložiti. Traži se i za temeljnu ispravu o kvalifikaciji kao i za dopunsku ispravu uz izvornik ili ovjerenu kopiju traži se i ovjereni prijevod na hrvatski ili engleski jezik. E sad, u javnom savjetovanju se pojavilo pitanje je li baš nužno tražiti prijevod ako se radi o dokumentima na latinici i primjerice na bosanskom ili srpskom ili crnogorskom jeziku. Pitanje naravno ima smisla kao što ima smisla ili moguće ima smisla i pozitivan ili negativan odgovor, ali sasvim sigurno nema smisla odgovor koji je zakonodavac dao u javnom savjetovanju, a taj odgovor glasi, prihvaćanje prijevoda na engleski jezik je iznimka za potencijalne studente iz Afrike i Azije gdje nema mogućnosti ovjerenog prijevoda na hrvatski. I sad na samom kraju još nešto sasvim tehnički, ali možda ne sasvim nevažno.

Kada govorimo o priznavanju inozemnih kvalifikacija moramo biti svjesni da o njima treba govoriti u hrvatskom kontekstu gdje se to otkriva kao jedno složeno pitanje o kojem ću više pokušati otvoriti prostora za raspravu unutar pojedinačne rasprave jer u Hrvatskoj nerijetko imamo slučaj da se ne ono što bismo mi željeli kada govorimo načelno o inozemnim kvalifikacijama i priznavanju recimo nekakvu varijantu toga da naši studenti odlaze na prestižna inozemna sveučilišta onda po povratku u Hrvatsku trebaju nostrifikaciju diplome, nego imamo jedan obrnuti slučaj gdje se čak i događaju različite malverzacije gdje naši studenti koji ne uspijevaju upisati fakultete u RH odlaze u susjedne zemlje gdje upisuju te iste fakultete po znatno nižim kriterijima i s nejednakim sustavom vrednovanja da bi se potom vratili u Hrvatsku i tražili priznanje tih istih kvalifikacije i konkurirali na našem tržištu rada. Dakle, nije uopće svejedno o kakvim se točno diplomama radi i tko je možda zloupotrebljavao tu istu funkciju jer imate slučajeve gdje profesori, isti profesori predaju na fakultetima u RH i na fakultetima u susjednim državama gdje možemo reći da sugeriraju ili malo agresivnije sugeriraju studentima da ne prolaze ispite kod njih da bi onda otišli isto to moći proći u susjednu zemlju. Znači itekako bi bez stavljanje ljage na cijeli sustav trebalo proučiti tko u kojoj mjeri i to su pitanja na koja trebamo dobiti odgovor uopće traži priznavanje inozemnih kvalifikacija kada govorimo o visokoškolskom obrazovanju u RH, odakle dolaze takvi zahtjevi, koliko su naši programi kompatibilni i u krajnjoj liniji kakve kadrove dobivamo zauzvrat. Druga stvar o kojoj bih ovdje željela govoriti odnosi se na dvije konkretne stvari koje se tiču upravo ovih zakonskih izmjena. Jedna je koja nije prihvaćena kao primjedba, a tiče se Članka 10. skraćivanja roka za izdavanje mišljenja budući da ovaj zakonski okvir ide prema tome da se pojednostavi procedura, a svjesni smo koliko je ona ranije bila komplicirana i koliko je uopće bilo teško doći do tog priznanja kvalifikacija i da se kao što je u Članku 10. taj rok smanji sa 60 na 30 dana. Da možda postoje iznimni slučajevi, možda bi trebalo i popisati još dodatnu stavku zakona gdje bi se obuhvatile te iznimke, međutim zbog tih iznimnih slučajeva ne možemo si dozvoliti da sustav bude pasivniji u smislu toga da podržava oduljenje roka ukoliko ono nije neophodno. Ono što je rečeno, a što je inače problem ovih zakonskih okvira koji se odnose na obrazovne procese o kojima smo razgovarali danas i prethodno, a i sada govorimo odnosi se na Članak 14. i zapravo nejasnoće oko ingerencija pojedinih institucija koje se tiču priznavanja inozemnih kvalifikacija koje bi potrebno bilo dalje doraditi. Sada bi se također osvrnula i na jedan dio koji je na neki način novina ili pitanje koje će tek postati u Hrvatskoj aktualno ukoliko se nastave trendovi migracija. A to je priznavanje razdoblja studija i kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba. Dakle, mi se ovdje direktno nastavljamo tzv. Lisabonsku konvenciju koja o tome govori slijedeće. Članak 7. svaka država stanka poduzima nužne i moguće mjere u okviru svojeg obrazovnog sustava i u skladu sa svojim ustavnim, zakonskim i regulatornim odredbama radi razvijanja primjerenih postupaka pravednog i učinkovitog utvrđivanja ispunjavaju li izbjeglice i raseljene osobe tražene zahtjeve za pristup visokom obrazovanju za nastavak studijskih programa ili za traženje mogućnosti zaposlenja uključujući slučajeve kad se razdoblje studija, i sad je to taj dio koji je zapravo zanimljiv, prethodno učenje ili kvalifikacije stečene u drugoj državi ne mogu dokazati na temelju isprava. Dakle, kada imamo ljude koji će tvrditi da posjeduju određene kvalifikacije, a mi to ne možemo materijalno dokazati. S jedne strane možete doista imati ljude koji nisu bili u stanju ponijeti sa sobom svoje kvalifikacije zbog nezavidnog životnog položaja, a s druge strane možete imati ljude koji taj sustav zloupotrebljavaju. Koliko je naš sustav pripremljen za uopće provjeravanje tih kvalifikacija i na koji način će se to činiti ostaje otvoreno pitanje pogotovo ako imamo u vidu neke stvari koje su predložene unutar ovih zakonskih izmjena. Primjerice, ono što se tu pokazuje kao zanimljivo je da se može što je i rečeno u odgovoru na javno savjetovanje zahtjev za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja ne može se podnijeti radi stjecanja cjelovite kvalifikacije na razini 6 HKO i više. Dakle, radi se o tome kada govorimo o razini 6 i više to je razina preddiplomskog odnosno diplomskog studija pa i dalje ovog visokog obrazovanja. Što to znači? Zašto se može podnijeti za ono niže, a zašto se ne može za više i na koji način će se uređivati i hoće li se uopće uvoditi u sustav? Ukoliko je ovaj argument točan koji je naveden u javnom savjetovanju one koji tvrde da imaju visoke obrazovne kvalifikacije, a nisu ih u stanju dokazat. Drugo pitanje se odnosi na ono što se naziva u Članku 21. inozemna obrazovna kvalifikacija. Dakle, za osobe iz Članka 20. stavka 1. to su znači azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi obitelji azilanta odnosno stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u RH, a koji su pravima i dužnostima izjednačeni s hrvatskim građanima. Znači nisu u mogućnosti dostaviti dokumentaciju i očekuje se od njih da dokazuju inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i dobit će na tom temelju jedan informativni dokument o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji koji su podaci o odgojno obrazovnoj ustanovi ili visokom učilištu koje je izdalo kvalifikaciju, podaci o profilu, razini i procjeni obujma kvalifikacije. Što će se dalje događati s tim informativnim dokumentom o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji i na koji način će taj dokument uopće služiti unutar sustava koji bi tek trebao dokazati njihove kvalifikacije isključivo ako sam dobro razumjela iz ovog odgovora na njihovoj nižoj razini. Dakle, ako sam naslov sugerira i kasnije pojašnjenje da je riječ o informativnoj obrazovnoj kvalifikaciji koja se definira kao neupravni akt kojeg donosi nadležna agencija na temelju zahtjeva azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji nije u mogućosti dostavit dokumentaciju kojom dokazuje inozemnu obrazovnu kvalifikaciju, mogu razumjeti samo da će ona služiti tek kao neka mogućnost koja otvara prostor za dokazivanje vlastite kvalifikacije. Bilo bi vrlo korisno čuti u tom smislu koliko je naš sustav uopće pripremljen za procesuiranje takvih ljudi, koliko imamo trenutno takvih zahtjeva i koliko se pokazalo da imamo opravdanih odnosno ne opravdanih zahtjeva, koliko ljudi nije bilo u stanju dokazati svoje kvalifikacije. Isto tako napominjem još jednom kada govorimo o priznavanju tih kvalifikacija da bismo mogli imati cjelovitu raspravu, bilo bi nam važno i znati iz kojih zemalja dolazi najveći interes za priznavanje tih različitih obrazovnih kvalifikacija. Jer ono pitanje na koje mi želimo odgovoriti i ono pitanje zapravo što mi pokušavamo riješiti ovim zakonskim izmjenama, a i ranijim priznavanjem Lisabonske konvencije učiniti naš sustav konkurentnim, dakle da mi budemo ta poželjna destinacija u koju se ljudi vraćaju, u krajnjoj liniji i poželjna destinacija u kojoj ljudi stječu visoke obrazovne kvalifikacije. Postoje li pomaci na tom tragu, kakvi su trendovi i jesmo li uopće konkurentni s našim obrazovnim sustavom je nešto o čemu bismo mi trebali razgovarati da vidimo radimo li zakonske izmjene u pravom smjeru. Mi opće imamo ono što se događa i unutar Lisabonske konvencije, nekakve opće točke toga da treba postupke ubrzati, što je opravdano i što svakako pozdravljam, onda nekakve nejasnoće oko toga kako će se regulirati status obrazovnih kvalifikacija osoba koje ne mogu dokazati svoje obrazovne kvalifikacije, određene neusklađenosti unutar institucija koje bi trebale davati te kvalifikacije unutar ovog zakonskog okvira i nedovoljno skraćivanje rokova jer oni su na kraju ti koji najviše razduljuju proceduru. A pitanje poput otkuda interes dolaze i susrećemo li se na tom putu i sa određenim malverzacijama su nešto što bismo svakako barem u okviru saborske rasprave trebali ozbiljnije razmotriti, ali to ću ostaviti za pojedinačnu raspravu.

Poštovane kolegice i kolege, pred nama je dakle prijedlog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovanih kvalifikacija koji će zamijeniti, dakle stupanjem na snagu zamijeniti postojeći Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Kao što smo čuli zakon se ne primjenjuje na regulirane profesije kojih ih je evo danas kad pogledate popis na agenciji 53 grupe i negdje oko 243 profesije ili specijalnosti, dakle ovo se, ovaj zakon se ne primjenjuje na njih, oni idu po drugim postupcima, primjenjuje se isključivo dakle na ne regulirane profesije. O ovom zakonu priznavanju i vrednovanju inozemnih kvalifikacija govorimo dakle u vrijeme kad nas s jedne strane trese i skandal na doktorskim studijima, dakle ne na inozemnim sveučilištima, na vlastitim odnosno na vlastitom sveučilištu. Isto tako govorimo o inflaciji doktorskih studija na svim sveučilištima u Hrvatskoj, o tome je govorilo i ministarstvo, ovdje i tajnik, kao što sam rekla na Odboru za znanost i obrazovanje i često upozoravam na to. Isto tako raspravljamo o ovom zakonu u trenutku kad nam nedostaje radne snage, kad je gotovo milijun ljudi u posljednjih 30.g. ili ako ćemo od zadnjeg popisa stanovništva negdje 400.000 ljudi napustilo Hrvatsku i kronično nam nedostaje radnika, mladih stručnjaka, ljudi koji bi pokrenuli razvoj Hrvatske. Isto tako o njemu raspravljamo u vrijeme kad smo i svjesni da u susjednim državama postoji inflacija privatnih učilišta i sveučilišta upitne kvalitete na koje dolaze studirati kako strani, ali i naši studenti koji onda s takvim diplomama upitne kvalitete dolaze u Hrvatsku ili nastaviti obrazovanje ili se uključiti na tržište rada. Zakon je zato i važan jer posredno je i zaštita kvalitete ulaza na naše tržište rada iz okolnih zemalja i trebao bi na neki način spriječit nelojalnu konkurenciju pojedinih nekvalitetnih obrazovnih institucija iz okolnih zemalja našim obrazovnim institucijama. Negdje sam našla citat koji kaže što je zemlja bogatija privlači više stranih studenata odnosno i kad se govori o kvaliteti obrazovanja negdje se mjeri i brojem stranih studenata obzirom da kvalitetno obrazovanje svakako privlači, privlači strane studente, a mi smo po broju stranih studenata smo na dnu svih ljestvica. Obrazovanje je važno i temelj svakog modernog društva jel ne trebamo stalno, čujemo to u, u eteru da smo zemlja, težimo biti zemlja znanja, međutim evo često nam se događaju skandali tipa da na čelo nekih ne znam agencija, komora ili tako dalje izaberu se ili se postave ljudi za koje se otkrije da su ne znam sudjelovali ili, ili neki od vlasnika ovih diploma upitne kvalitete iz susjednih zemalja ili su ne daj Bože i kupovali diplome, završili s nekakvim prosjekom, ako su, ako su nam takvi ljudi na čelu tih ustanova oni sigurno neće u svojim ustanovama zaposliti ne znam diplomanta s Harvarda ili diplomante s najboljih, najbolje naše diplomante s najboljih sveučilišta jer jednostavno loši ljudi se okružuju lošim ljudima. Kad se govori o priznanju u inozemnim kvalifikacijama među građanima kao što smo čuli još je uvijek prisutan taj pojam nostrifikacije diplome je li kad neko kaže priznati diplomu zapravo upotrebljava taj izraz nostrificirati diplomu iako je taj postupak napušten donošenjem Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija još 2003.g., a temeljio se evo kao što smo čuli na usporedbi studijski obrazovnih programa sa srodnim programima koji se izvode u Hrvatskoj, te je rezultirao ispravom koja je potvrđivala izjednačenost inozemne kvalifikacije sa kvalifikacijom koja se stječe u Hrvatskoj odnosno to je bilo rješenje o nostrifikaciji. Umjesto nostrifikacije ovim zakonom je uveden postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija sa svrhom zapošljavanja i postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija ili razdoblja obrazovanja u inozemstvu sa svrhom nastavka obrazovanja. Dakle, nije se više podrazumijevala usporedba sadržaja studijskih obrazovnih programa već nekakvo formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije. U praksi, primjeni toga zakona pokazalo se dakle da su postupci nedovoljno transparentni, jasni kako građanima, ne samo građanima nego i poslodavcima. Bilo je dupliciranja postupaka, administrativnih opterećenja i institucijama i ljudima, administrativnih prepreka, velikih troškova, dakle osobama koje na tržištu rada u Hrvatskoj pristupaju s kvalifikacijama stečenim u inozemstvu. I onda prijedlogom ovog zakona zapravo se nastoje sve te administrativne prepreke smanjiti. Predlaže se dalje razlikovati priznanje od vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, uvodi se mogućnost priznavanja poslije srednjoškolskog obrazovanja koji nije dio sustava visokog obrazovanja kojeg evo u Hrvatskoj nema, ali ima dakle van Hrvatske i to se sve skupa predaje u nadležnost agencije. Ishod ovog postupka je mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji i ono je predviđeno kao neupravni akt. Evo već smo ovdje čuli komentar na taj odnosno to je pozitivan je li korak naprijed jer će olakšati postupak pristupanja tržištu rada, a i većina europskih je li agencija radi na takav način. Ono što je ostalo kao upravni akt, dakle ono što nije ukinuto, upravni postupak nije ukinut za priznavanje dakle visokoobrazovnih kvalifikacija. Izmjenama se isto tako predlaže da se postupak obavlja ubuduće samo jednom u okviru upisnog postupka pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje odnosno na visokim učilištima s time da će ovdje sad visoko učilište izabrati hoće li raditi samostalno ili putem agencije. Ne znam možda se to isto moglo ovoga ne stavljat na izbor ali evo, ne dirajmo se u autonomiju. Trenutno se dakle provode ta dva odvojena postupka što je jednostavno nepotrebno i često kao što smo i čuli rekao je i tajnik, dakle postupak je toliko bio dugotrajan da bi završio nakon samog upisa u visoko učilište. Pozdravljamo isto tako automatsko priznavanje razine za kvalifikacije visokih učilišta koje je vanjski vrednovala agencija koja je članica Europskog registra za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju ili koje proizlaze iz kvalifikacijskih sustava koji su povezani s europskim kvalifikacijskim okvirima. Donošenje dakle ovog zakona smatramo da će unaprijedit cijeli postupak, studentima će se olakšati i priznavanje dijela studiranja u inozemstvu. Primjerice, studentima koji sudjeluju u Erasmus programima priznaju se dakle ispiti položeni na inozemnim sveučilištima. A generalno smatramo da trebamo raditi na tome da privučemo što veći broj stranih studenata kao što sam rekla je li kvaliteta na, nekad se kvaliteta obrazovanja i mjeri brojem stranih studenata, ali ja bi rekla ne samo da studiraju ovdje u Hrvatskoj da nam na neki način obrazovanje postane nekakav izvozni, obrazovanje koristimo kao nekakav izvoz, međutim da nakon studija tu ostanu i rade. Dakle, trebamo postati zemlje privlačna ljudima za život i za rad. Ne samo evo našim domaćim ljudima, ne raditi samo na tome da domaći ljudi odu već da nam i stranici dođu tu i žive i rade. U tom smislu bi trebalo mijenjati neke druge zakone, Zakon o porezu na dohodak u dijelu koji se odnosi na oporezivanje stipendija o tome smo danas pričali na Odboru za znanost i obrazovanje i Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim bi se osigurala zdravstvena zaštita stranih studenata. Bilo je evo danas govora oni danas kad se upišu na ova sveučilišta imaju inicijalni trošak, otprilike 6.000 kuna moraju odmah dati za zdravstveno osiguranje i to studentima, nekim studentima van EU, dakle iz trećih zemalja predstavlja veliki, veliki teret. Ono što je još pozitivno, uvodi se dakle i postupak vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija osoba pod međunarodnom supsidijarnom zaštitom, a primjedbe koje su, koje smo čitali evo u javnom savjetovanju odnosile su se na probleme neujednačene prakse pri ovom svemu jel, možda će se pojavljivati jer evo zakon je dosta kako kažu i liberalno postavljen. Vidjeli smo u komentarima od predlagatelja dakle da je u tom smislu prihvaćen prijedlog Sveučilišta u Zagrebu o izradi pravilnika kojim se uređuju kriteriji priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na visokoškolskoj razini tako da evo vidjet ćemo hoće li taj pravilnik pomoći da kriteriji zaista budu ujednačeni.

Zahvaljujem. Mi pozdravljamo ovaj prijedlog zakonskih izmjena iako moram reći da pomalo neke izmjene su onako više mlaka voda što bi reklo nego korijenite izmjene kakve su nam potrebe u procesu priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Konzultirala sam se i sa nekoliko sveučilišta i sa akademskom zajednicom, oni zapravo kažu da nema tu ništa novoga, da će se dio procesa znatno olakšati u smislu ovog automatskog priznavanja ali da i dalje nailaze na velike probleme po pitanju odnosa i komunikacije sa samim agencijama. Dakle, rekli da imamo 3 sektorske agencije i da se sami procesi vrlo često dupliraju pa tako ni stranke u postupku, a ni visoka učilišta ne znaju zapravo kome se za što treba točno, točno obratiti. Pozdravljamo ovo automatsko priznavanje jer zaista nema smisla osporavati i diplome ljudima koji su dobili diplomu možemo reći sa nekog svjetskog rangiranog sveučilišta, a posebice onih od koje su akreditirane od strane agencija u sklopu ERIC/NARIC mreže i zapravo Europskog registra osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Međutim, ima tu još i puno problema. Evo navest ću vam jedan konkretan problem koji ovaj zapravo zakon ne podrazumijeva, a to je problematika združenih studija i diploma koje nastaju na združenim studijima. Konkretno recimo evo na Sveučilištu u Puli postoji jedan združeni doktorski studij koji je prilikom reakreditacije doktorskih studija ocijenjeno da Agencija za znanost i visoko obrazovanje međunarodnog povjerenstva najvišom ocjenom kvalitete. Međutim, on se izvodi sa Sveučilištom dakle Burgenland, Sopron isto dakle koji su u cijelom sustavu tih europskog registra kvalitete, međutim kada doktoranti dođu na nostrifikaciju diplome agencija sama ne zna otkud bi krenula i taj postupak traje i po godinu, godinu i po dana. To ove zakonske promjene ne rješavaju i zaista treba vidjeti što će biti sa nostrifikacijom i priznavanjem obrazovnih kvalifikacija nastalih na temelju združenih studija za koje i u samim strategijama obrazovanja težimo da se što više provode. Zatim također malo me zbunjuje činjenica da su i same agencije u javnom savjetovanju iskazale nekoliko kritika, mislim posebice Agencija za znanost i visoko obrazovanje kao da nije u istoj zgradi, da ne stoluje sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, pa ne znam da li je tu došlo do nekakve ne koordinacije i greška u komunikacijama. I ponavljam, pozdravljam ove izmjene i mislim da idu u dobrom putu, ali da do drugog čitanja treba još dati nekakve dorade, posebice u vidu dupliranja same te tri sektorske agencije, a vidjeli smo da i Agencija za znanost i visoko obrazovanje se snažno protivi provođenju upravnog postupka. Nadalje, iako su prihvaćeni prijedlozi Sveučilišta u Zagrebu za izradom pravilnika i da je rečeno na javnom savjetovanju da je dobivena suglasnost rektorskog zbora vidimo da je Sveučilište u Rijeci na javnom savjetovanju dalo nekoliko kritika, posebice, a tu smo uvijek u opasnosti od podnošenja tužbi ustavnom sudu, vjerujem da to i sam državni tajnik zna, posebice narušavanjem autonomije sveučilišta i zapravo kolidiranjem sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru gdje sa Sveučilišta u Rijeci tvrde da se nepotrebno ograničava na zakonu utemeljena autonomija visokih učilišta u području priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja i tu posebice zapravo misle na čl. 15. st. 3. kojim se određuje ta autonomija visokih učilišta i na čl. 15. Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji kaže da se postupak prijave, priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja na razini 6 HKO i više uređuje općim aktima visokih učilišta. Dakle, tu opet dolazimo do jedne konfuzije i sami znate da osim problematike dakle administrativnih procedura i dupliranja rada tri sektorske agencije najveće zavrzlame su bile kada moramo recimo priznavat inozemne obrazovne kvalifikacije prve razine obrazovanja sa svrhom pristupa drugoj razini visokog obrazovanja, pa ne samo da se postupak duplira između agencije i visokog učilišta nego se postupak duplira između čak samog visokog učilišta gdje zapravo se provodi zasebno priznavanje pri upisnom postupku i još onda imate na tom visokom učilištu tzv. urede za akademsko priznavanje na visokim učilištima, pa imate dupli postupak, mislim to je stvarno velik nonsens koji zapravo će se dijelom riješiti ovim zakonskim izmjenama jer opet moramo poštovat tu nekakvu autonomiju sveučilišta i zapravo opet će u njihovoj ingerenciji ostati način na koji će oni to sami urediti. Također govorili smo danas ovdje i predlagatelj je obrazlagao priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija reguliranih profesija koje ne podliježu ovim zakonom iz stručne kvalifikacije. Mislim da smo i svi sami svjesni da tu postoji najviše problema i da je zapravo potrebno čim prije revidirati samu odluku reguliranim profesijama, uvesti nekakav jedinstven regulatorni sustav, što su zapravo učinile sve razvijene zemlje unutar EU, sve u skladu s pravnom stečevinom EU, što znači nije nikakva prepreka da mi u Hrvatskoj ne možemo napraviti isto. Također govorila sam, a to ću više iskoristit u pojedinačnoj raspravi da trebamo urediti status kvalifikacija hrvatskih, a ne samo inozemnih, pri tome misleći na sveučilišne specijaliste kojih je nekoliko tisuća u Hrvatskoj i koji nemaju, koji su nepriznati u potpunosti na tržištu rada i kojima se uvijek prilikom upisa na te studije obećava onaj dodatka od 8% kojeg su nekad imali magistri znanosti. Također moram reći po pitanju izrada kvalifikacija usklađenosti sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, mislim ovdje ste si vi zaista postavili nekakve ambiciozne ciljeve i ambiciozne rokove. Konkretno, znam recimo da Agencija za odgoj i obrazovanje provodi odnosno kontrolno i posredničko tijelo za nekoliko HKO projekata na razini Hrvatske i visokih učilišta i moram reć da upis standarda zanimanja i izrada kvalifikacija ide toliko loše i toliko sporo da je pitanje, u ožujku manje-više završavaju svi ti projekti, da je pitanje da li će se u roku 2., 3.g., lažem, koliko su trajali svi projekti uopće stići izraditi svi ti standardi zanimanja, zatim kvalifikacija i zapravo će visoka učilišta koji su nositelji tih projekta vrlo vjerojatno morati snositi nekakve financijske korekcije jer se manje-više radi o projektima financiranim od strane Europskog socijalnog fonda.

Evo pred nama je prijedlog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i ja sam siguran da će donošenje ovoga zakona koji je u provom čitanju otkloniti sve nejasnoće u postupku oko priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Mi smo svjedoci da imamo sve više, veću mobilnost, pogotovo otkad je Hrvatska u EU i, i ljudi i roba, pa onda i znanja, a samim tim i veću potrebu za priznavanjem kvalifikacija. Ovdje, želim pohvaliti to isto državnog tajnika koji je i na odborima pa i ovdje u sabornici glasan, jasan i rezolutan pa ne znam jel to zašto što se zove Šušak ili bi bilo to da i nije toga je li. Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH provodi se sukladno Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, a priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Donošenjem zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija 2003. godine umjesto nostrifikacije uvedena su dva postupka. Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija sa svrhom zapošljavanja i drugo postupak priznavanja inozemnih obrazovanih kvalifikacija ili razdoblja obrazovana u inozemstvu sa svrhom nastavka obrazovanja što znači formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije odnosno razdoblja obrazovanja koje je izdalo nadležno tijelo u svrhu priznavanja obrazovanja ili zapošljavanja. Pristupanju RH EU i donošenjem ostalih posebnih propisa pojavili su se određeni nedostaci u provedbi Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacije zbog nejasnoće u nadležnosti između agencija u sustavu obrazovanja zaduženih za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i tijela nadležnih za reguliranje profesija, udvostručenih nadležnih ili ne postojećih nadležnosti. Nejasnoće su proistekle iz toga što Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ne razlikuje jasno postupke priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija s ciljem pristupa tržištu rada te nije regulirano i pristupa profesiji koja je utvrđena kao regulirana u RH. Osim nedostatka u pristupu priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija s ciljem pristupa tržištu rada pojavili su se i nedostaci u priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te razdoblja obrazovanja sa svrhom nastavka obrazovanja posebno s obzirom na trendove u razvoju europske obrazovne politike. Priznavanje kvalifikacija sa svrhom nastavka obrazovanja na prvoj razini visokog obrazovanja prema postojećem Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija može trajati i do 60 dana te završiti nakon što se stranka već upisala na visoko učilište. Taj postupak prema postojećem zakonu provodi Agencija za odgoj i obrazovanje u slučaju kad je riječ o priznavanju srednjoškolske kvalifikacije općeg obrazovanja ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih o slučaju da je riječ o kvalifikaciji stečenoj u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ako je riječ o upisu u prvu godinu studijskog programa na prvoj razini visokog obrazovanja postupak provodi i središnji prijavni ured pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje u sklopu središnjeg prijavnog postupka čime se postupak udvostručuje i nepotrebno administrativno opterećuje. Isto tako, dupliciranje postupaka čime se produljuje njegovo trajanje javilo se i kod priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija prve razine visokog obrazovanja sa svrhom pristupa drugoj razini visokog obrazovanja. Uvodi se automatsko, isto tako uvodi se automatsko priznavanje razina za kvalifikacije visokih učilišta koje je vanjski vrednovala agencija koja je članica Europskog registra za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ili koji proizlaze iz kvalifikacijskih sustava koji su povezani s Europskim kvalifikacijskim okvirom. Radi se o uvjetima koji moraju biti kumulativno ispunjeni. Automatsko prepoznavanje razine ne znači i automatski upis nego odluka o upisu donosi visoko učilište. Ovaj zakon bi trebao, ovaj zakon bi se trebao utemeljiti na načelu promicanja internacionalizacije i međunarodne mobilnosti uz primjenu kvalifikacijskih okvira i europskih načela u osiguravanju visokog obrazovanja, a što je razvidno iz Nacionalne strategije 2023. i Rezolucije o strateškom okviru suradnji u području obrazovanja i osposobljavanja prema europskom prostoru 202120230 koji su ministri obrazovanja EU usvojili u veljači 2021. godine. Ovaj predloženi zakon koji je u prvom čitanju kao što sam rekao, sadrži 31 član i jasno definira postupke na koji način se može zatražiti priznavanje i vrednovanje inozemne obrazovne kvalifikacije. Svrha ovog zakona je unapređenje priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija uz maksimalno pojednostavljenje procedure te otklanjanje administrativnih prepreka za potpunu međunarodnu mobilnost u obrazovanju i mobilnost radne snage uz potpunu primjenu kvalifikacijskih okvira, a u skladu s europskim načelima o osiguravanju kvalitete u sustavu odgoja i obrazovanja. Uostalom, mi smo članica EU od 2013. godine i vrijeme je da se i mi počnemo ponašati europski.

Izvolite.

Klub zastupnika SDP-a podržat će prijedlog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Svjesni smo činjenice da ne samo u ovom području priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija nego i u priznavanja stručnih kvalifikacija u svrhu obavljanja reguliranih profesija RH tu zapravo od preuzimanja određenih obveza od stupanja u članstvo EU se suočava s brojnim, s brojim problemima s kojima, kojima pokušavamo doskočiti. Međutim, ono što ste naveli da bi trebala biti smisao ovoga zakona odnosno posljedice koje će donošenjem zakona proisteći citiram, cilj izmjena zakonskog okvira za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija je unaprjeđenje politike priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija uz pojednostavljenje procedura i otklanjanje administrativnih prepreke za međunarodnu mobilnost u obrazovanju i mobilnost radne snage uz primjenu kvalifikacijskih okvira i u skladu s europskim načelima u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, gdje ste jednako tako naglasili da je do sad postojalo dosta nejasnoća u nadležnosti između agencija u sustavu obrazovanja zaduženih za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija i tijela nadležnih za regulirane profesija. Ono što mene zapravo na neki odnosno nas buni jest da i u ovom javnom savjetovanju zapravo te agencije i oni koji bi trebali provoditi ovaj zakon sutra, a to su prije svega Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Agencija za odgoj i obrazovanje plus ovi eksterni, nazovimo to tako, faktori koji nisu direktno pod nadležnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja, a to su visoka učilišta i druge odgojno obrazovne ustanove kao što su škole, zapravo jedan dobar dio tih agencija koje, kojima mi prenosimo određene ovlasti želimo pojednostaviti postupke, želimo utvrditi koja je točno nadležnost, otkloniti sve dosadašnje nedostatke, oni u javnom savjetovanju ponovno, a tu prije svega mislim na Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, pa i Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih iskazuju da zapravo taj cilj nećemo postići na ovakav način, pa kažu u 8. pasusu razloga, dobro je pojašnjen problem koji je potrebno riješiti ovim zakonom, no članci samog zakona ne rješavaju navedene probleme, a ASO, Agencija za strukovno obrazovanje kaže cilj novog zakona između ostalog jasna nadležnost, pojednostavljenje procedura i jasnoća u postupcima priznavanja cilj nije postignut jer i dalje postoje nejasnoće u nadležnosti postupka. E sad, ako nama oni koji trebaju provoditi ovaj zakon kažu da njima ni nakon ovoga neće biti jasno zapravo tko što u cijelom sustavu radi onda treba vidjeti još do drugog čitanja postoji li prostor da se te nejasnoće otklone. Ja razumijem da se prije samog upućivanja nacrta u javnu raspravu možda i nije komuniciralo s dionicima koji bi trebali po meni sudjelovati u kreiranju samog zakona jer od njih očekujemo provedbu istoga i pristojno je u najmanju ruku i pametno da se s njima to iskomunicira, a ne da se komunicira ovako putem javnog savjetovanja, to je prvo. I ono što je drugo, što bi možda moglo do drugog čitanja biti, biti bolje jest ova dilema na koju ukazuje i pučka pravobraniteljica, znači imamo dva odvojena postupka. Prvi je postupak priznavanja odnosno vrednovanja inozemne obrazovne kvalifikacije, a drugi je, ovo je vezano uz znači pristup tržištu rada, a drugi postupak je postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije ili određenog razdoblja, obrazovanje u svrhu nastavka obrazovanjam znači imamo potpuno dva različita principa. Jedno imamo mišljenje znači kod pristupa tržištu rada idemo s mišljenjem na koje se može uložiti prigovor nezadovoljnog podnositelja, međutim i nakon toga temeljem Zakona o upravnom postupku može se de facto dogoditi da idemo ponovno na žalbu na rješenje što produžava cijeli postupak, treba vidjeti, znam da ćete se pozvat na iskustva drugih zemalja, al treba vidjet je li to pravi put i je li u duhu zapravo Zakona o općem upravnom postupku. Evo kolegice Glasovac i mene isto doista zanima na koji način komuniciraju resorne agencije i nadležno ministarstvo jer što je tu paradoks? Dakle, agencije daju primjedbe u trenutku kada vide ovakav zakon u javnom savjetovanju, a onda ministarstvo kao da si pišu pismo golubovima, prihvaća te primjedbe nama svima dajući do znanja kako izgleda njihova komunikacija. Zar je nemoguće u jednom uređenom sustavu da se ovakva rasprava dogodi prije javnog savjetovanja da bi mi imali suvisle prijedloge i da se ne bi gubilo vrijeme i fokus rasprave time što veliki broj ne samo agencija nego onda i pojedinaca mora ukazivati na iste sustavne propuste.

Da, mislim da se ovo treba i mora izbjeći. Uvijek može se dogoditi u iznimnim slučajevima da naprosto ministarstvo ima nekakvu viziju koja se naprosto ne poklapa sa preuzimanjem određenog dijela odgovornosti i njenih na neki način sastavnica odnosno produženih ruku, što u ovom slučaju jesu resorne agencije, međutim to ne bi smjelo biti pravilo i ovo zaista izgleda malo ružno kada oni koji bi sutra trebali provesti zakon, a zakon se radi da bi njima bilo lakše provoditi sami zakon kroz javno savjetovanje zapravo kažu da se njima nije olakšalo i da njima ništa nije jasno, to treba izbjeći. Vidim da su neke primjedbe iz javnog savjetovanja prije svega Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Zagrebu su uvažene i to je u redu, međutim bilo bi dobro da se do drugog čitanja vidi kako postići taj određeni konsenzus i s onima koji trebaju biti provoditelji zakona jer svima nam je u interesu da nakon donošenja ovog zakona više nemamo probleme i da postižemo ključni, ključni cilj koji nisam sad se osvrtala [[Upadica: Hvala.]] na to, više sam se fokusirala na

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice i kolege zastupnici, kao što sam najavila u raspravi u ime kluba ovu pojedinačnu raspravu iskoristit ću da ukažem na problematiku priznavanja kvalifikacija naših sveučilišnih specijalista jer kao što sam rekla i sam predlagatelj mi je to pojasnio smatra da bi se to prvo trebalo riješiti u kolektivnim ugovorima na razini državne uprave, jedinica lokalne pa kako imam sad tu potencijalnog sugovornika koji je napokon iz Ministarstva znanosti i obrazovanja voljan saslušati ovu problematiku podsjetit ću da je već zapravo to bio predmet rasprave i na Povjerenstvu za tumačenje kolektivnog ugovora, ali prije nego krenem s time treba reći da zapravo prema popisu poslijediplomskih specijalističkih studija trenutno samo na Sveučilištu u Zagrebu dopusnicu za te studije ima 192 poslijediplomska specijalistička studijska programa, a na razini RH izvodi se više od 270 takvih studija. Dakle, sukladno Članku 53. stavka 2. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama pravo na uvećanje plaće od 8% pripada isključivo radnicima koji imaju znanstveni stupanj magistra znanosti. Podsjetit ću kada se taj studij ukidao i kada se uvodio novi specijalistički poslijediplomski studij oni su se počeli isto naplaćivati kao što je bila cijena i znanstvenog magisterija dakle 30 do 60.000 kuna, mnogi od njih još uvijek otplaćuju kredite za pokrivanje školarine, a pravo na dodatak na plaću od 8% koji su imali magistri znanosti ne ostvaruju. Ja uopće ne tvrdim da je magisterij znanosti isto što i poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij, ali onda treba ljudima reći kad upisuju te studije. Ljudi moji vi neće imati jednaka prava kao što su nekada imali magistri znanosti i nećete dakle moći ostvarivati sve te beneficije koje su imali oni. S druge strane samo Povjerenstvo za tumačenje kolektivnog ugovora je još dakle 2011. godine donijelo zaključak da bi se temeljem Članka 52. TKU-a trebao priznati dodatak od 8% osobama koje su završile poslijediplomski sveučilišni studij i postali sveučilišni specijalisti. Također su napomenuli da s obzirom na zahtjeve predloženika i konstataciju kako od 2003. godine ne postoji mogućnost stjecanja znanstvenog stupnja magistra znanosti te s obzirom na činjenicu da su specijalistički studiji postali slijedeći stupanj obrazovanja nakon diplomskog sveučilišnog studija o čemu svjedoči i naš zakon o HKO-u povjerenstvo će ugovornim stranama kolektivnog ugovora temeljem Članka 19. stavka 2. alineje 2. TKU-a uputiti prijedlog za izmjenu predmetnog članka ugovora. Ja sam svjesna da zapravo jedina zapreka svemu ovome su financijska sredstva. Međutim, moram reći da postoje naravno i primjeri dobre prakse pa tako u Kolektivnim ugovorima za službenike i namještenike u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije osnovna plaća službenika, namještenika uvećat će se iako službenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti koji je stekao prema ranijem sustavu obrazovanju, ali i službenik koji je stekao naziv sveučilišni specijalist završetkom sveučilišnog specijalističkog studija. Ista situacija je i u Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba kao šta je ista situacija i za one koji su zaposlene u službi Oružanih snaga RH, a isto se primjenjuje i u Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

Već se neko vrijeme također provlači i slučaj kvalifikacija magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike, a to je nešto što odavno nije sustavno riješeno i zbog čega se žale brojni magistri. Naime, ne priznaje se u okviru reguliranosti profesije nastavak obrazovanja kroz diplomski studij te time proizlazi da se profesija magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike u Hrvatskoj ne može svrstati ni pod definiciju regulirane profesije prema direktivni, nit pojam neregulirane profesije što zapravo znači da nismo ispravno implementirali direktivu i što je onemogućilo onima koji su to studirali pristup tržištu rada unatoč pravnim stečevinama EU.

Tako je da, dobro ste rekli poštovana zastupnice, nije to jedan od takvih studijskih programa, ima ih zaista na bacanje, ali gledajte vi kada idete u osnivanje novog studijskog programa imate razna tijela u sustavu koja vam kada je riječ o reguliranim profesijama u prvu ruku idete na usklađenost sa mrežom javnih visokih učilišta, na Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Ona vam da potvrdu da li ste usklađeni ili niste, a onda imate ako je riječ o reguliranim profesijama i radnu skupinu Ministarstva znanosti i obrazovanja koja mora provesti vrednovanje i na temelju toga i međunarodnih recenzija izdaje ili ne izdaje dopusnicu, ali nije tu kraj priče, onda nakon šta oni izdaju dopusnicu, referirat ću se na kolegu Bačića što je danas spomenuo, onda dolazimo do onog famoznog popisa akademskih naziva i kratica koje izdaje rektorski zbor i vi zapravo ako nemate usklađeno sve sa direktivom s dopusnicom koju je izdalo ministarstvom i sa kraticama i popisom akademskih naziva koje je izdao rektorski zbor to zapravo onda na kraju nitko niti ne provjerava što se objavljuje. Poštovana kolegice, kad smo kod priznavanja inozemnih diploma i kvalitete znanja kako komentirate slijedeću činjenicu, riječ je o Sveučilište u Splitu, sad je manje važno o kojem je fakultetu riječ, dakle kad imamo istog studenta, istog profesora, različit grad, različito sveučilište i različita država, ali i različita ocjena. Dakle, na Sveučilištu u Splitu student ne može položit ispit, na indirektnu sugestiju profesora se prebaci u BiH na Sveučilište u Mostaru gdje isti radi i dolje prođe ispit bez ikakvih problema isti onaj koji je u Splitu kada ga vragu daš nije mogao položit. Drago mi je da ste to spomenuli, ovoga, pa zapravo meni je žao što na Sveučilištu u Mostaru ima zaista vrijednih, sposobnih i poštenih ljudi i što se omalovažava njihov rad, ali s druge strane dok naša sveučilišta propadaju šta se tiče prostornih i kadrovskih uvjeta, uvjeta opreme o kojima raspolažu, mi dajemo milijune i bolnici u Mostaru i Sveučilištu u Mostaru.

Primjerice na vašem fakultetu, Medicinskom fakultetu u Puli jel gdje ste izabrali dekana kojeg ste smijenili nakon godinu dana. Ovdje kolegica je otvorila jedan drugi termin, a to je temelj kolektivnih ugovora, zbilja jako vrijedno. Što se tiče specijalizacije to su 4-5 liječnika. Mi smo usklađivali naš proces specijalističkog usavršavanja, prije smo imali specijaliste, prije … [[Govornik se ne razumije]] interniste, a onda subspecijaliste, a sad imamo samo subspecijaliste. Problem je što kolektivni ugovor ne razlikuje u plaći subspecijaliste kako se danas … [[Govornik se ne razumije]] Ja bi stvarno molio državnog tajnika kad ste već otvorili tu vrlo važnu temu iz vašeg sveučilišta da se pridruži sa medicinskim kemičarima i naravno i našim subspecijalistima jel da se napokon ispravi ta dugogodišnja, ja bi rekao ne možda nepravda nego naprosto splet okolnosti jer nisu prije postojali. Apsolutno se slažem s vama da treba riješiti pitanje ugovora subspecijalista. Isto tako drago mi je da vas mogu informirati kako je Medicinski fakultet registriran u Puli, kako je dobivanje suglasnosti Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u samoj završnici i kako zapravo postoje još 3 manje omaške koje ćemo vjerujemo u slijedećih mjesec dana otkloniti i kako će s obzirom na nedostatak liječnika kojih imamo, a radi se o 2000 liječnika i 4.500 medicinskih sestara i tehničara ova upisna kvota od 30 studenata što planira upisati Sveučilište u Puli ne brinite se neće ovoga naštetiti Sveučilištu u Zagrebu.

Poštovana kolegice Radolović, dotaknuli ste se diskriminacije studenata poslijediplomskih specijalističkih studija u smislu ostvarivanja određenih plaća odnosno dodataka koja nisu ujednačena i ne prate zapravo ono što uživaju studenti završenih poslijediplomskih sveučilišnih studija. Međutim, nije to samo slučaj kod poslijediplomskih, mi smo imali situaciji gdje je država izdavala i izdaje dopusnice za određene programe i preddiplomskih stručnih studija i diplomskih i poslijediplomskih, lijepo sveučilišta, visoka učilišta naplaćuju te upisnine, ljudi završavaju i onda poslije im ista ta država kroz svoje zakone osporava jednaku vrijednost odnosno diskriminira stečene kvalifikacije, ne želi im priznati određenu razinu.

Apsolutno se slažem s vama poštovana zastupnice i zato mi je drago najave što su došle od državnog tajnika Šuška da se ide u cijeli paket zakonskih izmjena i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ali i shodno s njime i Zakona o kvalitete u cijelom sustavu visokog obrazovanja jer zaista je neophodno sve to skupa promijeniti, ovako imate kontradiktornu situaciju. Ponavljam, postoji više razina, imate prvo na samim visokim učilištima unutarnju jedinicu za osiguravanje kvalitete znači glavni Odbor za kvalitetu, ured za kvalitetu i senat koji potvrđuje elaborat studijskog programa, onda sve to ide na Agenciju za znanost i visoko obrazovanje i ako se radi ili ne radi o reguliranim profesijama dolazi u ministarstvo na izdavanje dopusnice i onda ide na rektorski zbor. Mislim da tu ne postoji dobra komunikacija i koordinacija među svim tim tijelima odnosno ne zna se tko pije, a tko plaća, al evo pozdravljam najave državnog tajnika da se ide u sređivanje sve te situacije.

Naravno da ostaje otvoreno pitanje zašto ih toliko čekamo, a odgovor je jasan i vrlo prozaičan. Pa čeka se eto da se promijene neke strukture da ne bi slučajno bilo otpora, a onda će se krenuti s kapitalnim projektom ministra Fuchsa i izmjenom Zakona o znanosti i visokom obrazovanju. Budući da sam prije 10-ak godina protestirala protiv tada njegovih predloženih izmjena i ne samo ja nego ih je i odbila većina akademske zajednice pa nisu na kraju prošle, slutim kako će izgledati ove buduće izmjene i razgovarati ćemo o njima kada dođu na dnevni red, ali ukoliko bude potrebno biti će otpora pogotovo kada govorimo o autonomiji sveučilišta. Zato što se to veže i na ovaj zakonski okvir. Naime, treba imati u vidu da je ministar Fuchs ministar opasnih namjera. Ja ovo ne govorim tek kao floskulu nego ću i obrazložiti. Imali smo prethodno izmjene zakona koje su se odnosile na Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja gdje se taj isti centar stavio pod šapu ministarstva što ranije nije bio slučaj. Nakon toga, imate izmjene Zakona koje se odnose na Hrvatsku zakladu za znanost, ključnu instituciju koja financira znanstvene projekte, a i ona se stavlja umjesto pod nadležnost sabora kao što je nekada bila pod nadležnost ministarstva. I tako potiho, mic po mic uz neke zakone koji su medijski manje atraktivni ministar zaokuplja sve ključne institucije i provodi jedan oblik centraliziranja sustava i stavljanja pod direktnu nadležnost politike nezavisnih institucija u znanosti i visokom obrazovanju što nikako ne bi trebao biti slučaj. Dakle, sada kada kažem ministar opasnih namjera jasno vam je i kakve su njegove namjere. I sada imajući navedeno u vidu, mi ovdje imamo jedan članak koji se odnosi, članak točnije 15., gdje se govori o tome da ministar nadležan za poslove obrazovanja uz prethodno mišljenje Rektorskog zbora RH donosi pravilnik kojim se uređuju kriteriji priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja na visokoškolskoj razini iz Članaka 13. i 14. ovog zakona. Što točno znači mišljenje Rektorskog zbora? Je li to mišljenje i suglasnost, je li to suglasnost ili vama rektorski zbor napiše što on misli o tome, a vi donesete što god hoćete a zaprimili ste njihovo mišljenje. I čiji bi to uopće posao trebao biti? Kada imamo u vidu ono što je ministar prethodno činio nije nimalo svejedno na što se odnosi Članak 15. ovog zakona i to bi trebalo precizno nedvosmisleno definirati. Uvijek ću se zalagati za autonomiju sveučilišta. Zašto? Zato što bez obzira tko bio na čelu sveučilišta i koliko god nam se nekada njegovi pojedini čelnici ne sviđali oni su prolazni, ali sveučilište kao autonomna institucija mora ostati jer mora postojati nezavisna inteligencija koja će biti u stanju neovisno od politike koje je ministar dio kritizirati tu istu politiku kada za to bude pravi trenutak. Ako sve potpadne pod jednog ministra i pod pojedinu političku opciju koja je tada na vlasti onda gubimo uopće mogućnost samostalnog kritičkog mišljenja koje bi se trebalo događati unutar sveučilišta. Dakle, ne treba misliti o konkretnim čelnicima nego o tome kakve ciljeve želimo postići i kako želimo da institucije funkcioniraju unutar sustava znanosti i obrazovanja. Drugo pitanje odnosi se na ono o čemu sam govorila, a to je također azilante. Dakle, tu vidimo da su u suprotnosti Članka 20. i Članak 21., Članak 20. odnosi se na to da se mogu odbiti kvalifikacije azilanata ako se za njih, isključivo ako se za njih ne posjeduje potrebna dokumentacija. A Članak 21. govori o tome ako oni nisu u mogućnosti dostaviti kvalifikacije da će se onda napraviti ovaj informativni obrazaca koji će donijeti podatke o profilu, razini i procjeni obujma kvalifikacija što god ti pojmovi pojedinačno znači.

Međutim, ono na što želim svrnuti pozornost je ukoliko je u kontekstu govora o priznavanju inozemnih dakle diploma, ako je meritum kvaliteta znanja kako komentirate, ponovit ću ponovno činjenicu, činjenicu isti student, isti profesor, ista država, isto sveučilište, negativna ocjena.

Takve bi stvari svakako trebalo pojedinačni istražiti premda čak osim moralne odgovornosti za koju smo vidjeli pogotovo u posljednje vrijeme da baš ne vrijedi mnogo u politici nisam sigurna da mogu postojati konkretne sankcije zato što uvijek isti profesor može reći da je student različito pristupio ispitu i naučio za ispit u jednoj ili drugoj državi pa se tako lako izvući. Dakle, osim nekih moralnih sankcija nisam sigurna da u praksi možemo ovo spriječiti, ali osvještavanjem problema možda će se netko malo i poplaštiti jer na sveučilištu se dosta živi i od svoga ugleda pa će prestati s takvom praksom.

Poštovana zastupnice baš ste spomenuli taj Članak 15. i donošenje pravilnika uz prethodno mišljenje rektorskog zbora. Moram priznati da sam ja isto dosta zbunjena jer piše u ocjeni stanja zakona da se ovaj izmjene zakona donose upravo kako bi se ukinulo taj dupli postupak u smislu da sveučilišta provode sama i da Agencija za znanost i visoko obrazovanje vrednuje te inozemne kvalifikacije, al onda opet stoji u čl. 13 i čl. 14 da će opet se priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija podnositi u okviru opisnog postupka za nastavak obrazovanja na višoj razini podnošenje zahtjeva Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, a u čl. 14 piše da u svrhu upisa na diplomske i poslijediplomske i studije na stranih jezicima visoko učilište može i samostalno provoditi postupak. Meni je to poprilično zbunjujuće pa vas molim komentar.

Složit ću se s vama, kao što sam i sama navela da ostaje nejasno. Mislim, ako vi stavite ili-ili opet student ili bivši student neće znati kome se obratiti, ako ostavljate na dobru volju hoće li to učiniti sveučilište ili će to učiniti nadležna Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Isto tako moram reći da možda i zbog pretjeranog opreza, ali imajući u vidu ovo što sam rekla s prethodnim zakonskim izmjenama koje se odnosile na NCVVO i isto tako na Hrvatski zakladu za znanost, kada vidim ministar, a onda samo mišljenje Rektorskog zbora i imajući u vidu da je odbio u ovoj javnom savjetovanju prijedlog Rektorskog zbora oko tog istog pravilnika, moramo postaviti pitanje je li ovo još jedan tihi marš na pravilnike, institucije, itd., gdje će se sustav što više centralizirati prema jednoj osobi koja bi trebala odlučivati o svemu i onemogućiti nezavisnost ili autonomija, bilo visokoškolskih institucija, odnosno sveučilišta, bilo Ja ću nastaviti kroz svoje pitanje odnosno repliku vama temu pravilnika iz čl. 15. Dakle nekad je nešto pomodarstvo, ali nekad nešto prelazi granice pomodarstva i pretvara se u nešto što ne treba bit. Mi se previše, zaista previše često u ovoj sabornici susrećemo sa zakonskim prijedlozima koji ne definiraju priču do kraja nego to prepuštaju pravilnicima. Pravilnike donosi ministarstvo na određeni način i nemate priliku vidjeti cjelovitu sliku odnosno vidite samo dio slike. Tako je to i u ovom zakonu. Dakle ovim pravilnikom se uređuju kriteriji priznavanja i vrednovanja u svrhu nastavka obrazovanja. Osnovni kriteriji bi trebali biti propisani zakonom, a pravilnik samo onda razrađuje neku metodologiju i neke uvjete, ali kriteriji bi trebali biti u zakonu. Dakle način vrednovanja, isto u zakon, a sve ovo, ta, na taj Slažem se s vama, ovo je čest slučaj, znate koliko smo razgovarali o programu mjera kada smo imali na dnevnom redu Zakon o obnovi pa se na kraju vidjelo da je program mjera zapravo zakočio obnovu jer su cifre koje su tamo bile navedene bile neprovedive u praksi s obzirom da se premalo vrednovao rad pa su se rušile ponude, nisu ni stizale ponude i dalje imamo ono što imamo, odnosno nemamo ništa kada govorimo o obnovi. Da, nisu ni meni, a dolazim iz sustava visokog obrazovanja, uopće jasni ti kriteriji ni način na koji bi se stvar trebala odviti, a reći ću i nešto iz prakse. Moji studenti koji odlaze provesti semestar ili više u inozemstvo na koje se odnosi čl. 21, ako se ne varam, netko tko je proveo jedan dio vremena u inozemstvu, mislim to ostaje nama na dobroj volji, mi njima dajemo takve popuste i puštamo ih samo da prođu kroz sustav bez predavanja i ičega i priznajemo sve i svašta da ne bi izgubili pravo studiranja, a da je išta uređeno, nikad ništa.

Moje pitanje vama je što je za vas ta autonomija, slažete li se s definicijom UNESCO-a iz '96. g. koja govori nešto o slobodama i institucionalnim i svih zaposlenika sveučilišta, ja ću to prevesti ili mislite da se pod autonomijom može shvaćati danas sukob sa zakonom i s pravom, neodgovaranje osnivaču u smislu trošenje novca poreznih obveznika bez da vas itko ima pravo pitati gdje je to, bezakonje, obračun s novinarima, studentima, šikaniranje nastavnika ili je kod nas autonomija poprimila neke druge oblike gdje se pokrivamo ustavnom kategorijom, a zapravo kršimo ona osnovna prava, a to je rad za javno dobro [[Upadica: Hvala.]] i zajedno s državom kreiranje između ostalog sudjelovanje u ljudskim potencijalima, kreiranju i informiranju. Autonomija nije niti smije biti isprika za kršenje zakona i nepostupanje po zakonu. Dakle, sve ove stvari koje ste vi naveli trebaju biti podvrgnute, bilo kritici javnosti, bilo zakonskim sankcijama i na taj način se treba provoditi nadzor nad djelovanjem bilo koje javne institucije, uključujući i sveučilišta. Međutim, ono što se bojim da nam se događa, a na što nikako ne bismo smjeli nasjesti je da zbog mišljenja o pojedinim čelnicima sveučilišta smo spremni zbog nezadovoljstva ili zadovoljstva njihovim radom, kako za koga, žrtvovati cjelokupan princip autonomije jer ajmo pogledati što nam je alternativa, kada govorimo o autonomiji. Alternativa nam je ono što se sada događa s ostalim institucijama i što ministar želi, a sad će to predložiti, vjerujte mi, u novom Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju, da sve podvrgne ministarstvu, a gdje smo onda? Sveučilišta su u biti kao prezimena. Prezimena su trajna i svi mi koji se bavimo javnim radom, ako cijenimo naše pretke i ... [[Govornik se ne razumije.]] , čuvamo naše prezime, nismo na crnim listama, ne krademo, ne uzimamo naknade u Saboru koje ne zaslužujemo jer cijenimo naše prezime. Cijenimo sveučilište, ali ja moram biti iskren da vi niste bili tako oštri, nekoliko vas je prije tog govorilo da ne razumijem zašto ste vi, smatrate, možda vi ne, da agencije moraju biti provedbena tijela ministarstva? Agencije, pustite što piše za agencije, agencije mogu biti autonomne, dakle agencija HALMED, ne mislite valjda da će Ministarstvo zdravstva diktirati koji će se lijek napraviti ili ne.

Pa u čl. 238, mi zastupnici neki se osjećamo malo pa uvrijeđeno, ja ću to tako reći kad vidimo da zastupnici lupaju ovakve bedastoće bez da su pročitali uopće zakon jer to se vidi iz ove [[Upadica: Kolegice Glasovac.]] ovdje naprosto da

Odgovorit će na, poštovana zastupnica Selak Raspudić. Da, dobro. Uglavnom, možda je vama i lakše, g. Ostojić, ja se moram za 2 prezimena brinuti, a ne samo jedno, tako da je na meni dvostruki teret brige oko integriteta.

U mnogim tim institucijama Sabor je onaj koji vrši nadzor, kontrolu pa čak i izbor osoba koje će biti unutar tih institucija, dakle mi se trebamo boriti tu za svoju ulogu.

Potpredsjedniče, kolegice Raspudić, profesorice Raspudić Selak, sjajno ste ovo objasnili. Provedbena tijela, ali ne produženi organi, citiram zastupnice neke. Ne oni koji će izvršavati. Zašto se plašite toga? Zašto se plašite da u raspravi imamo različita mišljenja? Dakle Anka je moja draga prijateljica, Anka, ne treba pisati sve u zakonu. Dapače, bolje pisati u pravilniku. Dok zakone promijenimo u Saboru, pa nikad kraja. A pravilnici se brzo mijenjaju jer znanje se mijenja nevjerojatnom brzinom.

Nitko ga nije pročitao, čak ni Stipe Šuvar. Ministarstvo znanosti, inozemne kvalifikacije ili tuzemne kvalifikacije, cijeni niz problema to naprosto moramo otvoriti.

Pa ne ide to tako, ljudi Božji, ha ne ide to tako.

Dakle, ključni su znanje i vještine, kurikulum, broj pretraga, broj pregleda, sve ovo državni tajniče što morate staviti u pravilnik, ne u zakon, nije to za zakon, to je za pravilnik jer je to naprosto dinamičan proces. Osnivanje fakulteta, veleučilišta diljem, ma gledajte, danas sam govorio o 4K, kompetentnost, konkurencija, kvaliteta i kompeticija. Ali oni koji su osnovali i stavili dekana Medicinskog fakulteta u Puli dekana koji je antivakser, koji je antiznanstvenik, koji je govorio, citiram, treba hitno maknuti sve vakcine, treba reći, da pogriješili smo, za ime Boga, zar je to teško.

Antu Kujundžića ni krivog ni dužnog smo uvalili u priču o Mostaru ili nekom drugom fakultetu. Dakle ono što je užasno važno, na čemu trebamo raspravljati je kvaliteta. Kvaliteta rada, kvaliteta znanja, kvaliteta znanstvenih radova, postoje vječiti docenti i na zagrebačkom sveučilištu koje rade jedan rad svake dvije godine. Znate li koliko taj docent ili asistent košta Hrvatsku? Par stotina tisuća kuna, milijun, dva kuna. Ne producira i to mi očekujemo da napokon znanje i kvaliteta stupi na prvo mjesto.

Upotrijebimo znanje. Što ga više upotrebljavamo brže se razmnožava, brže se dijeli. Znanje je kvaliteta i zato mi je zbilja zadovoljstvo sve ovo što sam čuo osobito gospođe prof. Selak Raspudić koja nam je jasno objasnila da agencije jesu provedbena tijela ali nisu kao u totalitarnim režima i totalitarnim strankama dio kojima barata rektor ili ne daj Bože predsjednik stranke. Uvaženi kolega Ostojić, zanima me kako vi vidite unutar vlastite struke s obzirom da smo već pokrenuli i to pitanje imajući u vidu i ove zakonske izmjene odnos između različitih institucija.

Kako bi trebao izgledati idealan odnos unutar tih institucija i koja bi institucija tu trebala biti ključna u upravljanju ovom krizom?

I zato je stožer u startu imao simpatije, a danas se vide greške. Poruke su loše, kontradiktorne, paradoksalne, mijenjaju se od danas do sutra, pardon od jutra do navečer i to je nažalost tako. Zato stožer apsolutno ovakav kakav je nije ispunio svoju ulogu. To vidimo u dvije stvari. Prvo o incidenciji i prevalenciji mortaliteta, prva, druga, treća država od 200 država UN-a. To je njihov rezultat. Poštovani kolega Ostojić ja vas cijenim kao liječnika i poštujem ali tu moje poštovanje naspram vas prestaje. Ako mislite koristiti ovu govornicu da se obračunavate s SDP-om lijepo odite u HDZ dočekat će ovakvog stručnjaka raširenih ruku i onda se dakle sukobljavajte sa SDP-om. Ja bih vas htjela pitati da kažete jasno i glasno svekolikoj hrvatskoj javnosti, ljudima u Puli i Istri da li ste vi osobno protiv studija medicine u Puli i Istarskoj županiji ili je to samo zato što se dodvoravate HDZ-u, Medicinskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilištu u Zagrebu jer želite poući u HAZU razred [[Upadica: HAZU?]] pa dobro ja govorim HAZU razred medicinara ili naprosto vam se trese vaša stolica [[Upadica: Pa nisam to znao.]] na Rebru pa zato sve ovo činite, ali molila bih vas jasan i glasan odgovor, da li ste protiv studija medicine u Puli i Istarskoj županiji?

A kolega Ostojić ja mislim da nema šta odgovarati [[Upadica: Ma ja bi samo…]] jer nije bilo ništa o temi. Ne, ne ja bi samo odgovorio ako se smijem našaliti, ako smijem odgovoriti u ime HDZ-a, ne to je rekla Glasovac, a ne ja, ne.

Dakle kolegice Radolović Opća bolnica Pula pa zahvalit će mi se svi župani, svi gradonačelnici Pule, pa nažalost moja zasluga je visoko vjerojatno velika, velika, velika. Pa ja sam vam govorio prije par godina, nemate kadar kad ste me pozvali vi osobno, ne neću vam se pridružiti, kad ste mi rekli tim, ukazao sam vam što će vam se desiti i zato ste izabrali dekana antivaksera, …/nerazumljivo/… izabrali dekana, jesmo to otvoreno rekli već kad me povlačite za jezik, otvoreno, pred svjedocima bez mene, loše, loše i ne valja. Kolega Krstulović Opara digao je povredu Poslovnika.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Ostojiću, vi spominjete 4K-a [[Upadica: Tako je.]] jer možete ono kvaliteta, kreacija itd., pa šta mislite kako se tih 4K-a u ovoj zemlji može nositi sa 3K-a koja ja često znam spominjati, a to su korupcija, klijentelizam i kriminal. O kojoj god temi da razgovaramo, koju god temu da otvorimo vi možete navesti bezbroj K-a i pozitivnih intencija iznijeti ovdje za ovom govornicom u ovoj sabornici, ali uvijek se svemu suprotstavljaju ova 3K-a s kojima se ne znamo i ne možemo obračunati. Korupcija, klijentelizam i kriminal. To je ono što vlada ovom zemljom. Volio bih čuti vaše mišljenje. Ovako, samo čas, samo čas, kolega Škoro i vi dobijate opomenu sukladno Članku 232., ja vas lijepo molim mi imamo, mi imamo točku koja se zove ako ste zaboravili, vi ste kasno došli usred točke pa ne znate valda o čemu mi govorimo, zove se Prijedlog Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Kolega Škoro je digao ponovno povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Ja sam ovdje od jutros. Dakle, ja vas lijepo molim ako ste vi kasno došli, ne znači da smo došli svi.

Ja vas lijepo molim hajmo prestat s tim stvarima. Molim vas! Pogledajte kasni su sati. Ako hoćete ozbiljno raspravljati a čini mi se da je to ozbiljna tema, onda je ovo prepucavanje sa pseudo povredama Poslovnika potpuno deplasirano barem za mene. Ali možemo, što se mene tiče možemo ostati do jutra i izigravati da ne velim šta ovdje na sramotu svih nas. Dobro.

Nije bila Sandra, uzeo njeno četvrto ka konzervatizam u lošem smislu riječi što je neki dan pustila u eter. Dakle, kriminal, klijentelizam, korupcija i konzervatizam u negativnom smislu riječi su nekakva hajmo reći četiri negativna ka. Dakle, četiri pozitivna ka je nešto što postoji u sociologiji već 50 godina, kao što postoji Paretovo pravilo 20, 80. 20% pjevača diljem svijeta napravi 80% hitova, 20% kirurga mislim na vas, 20% kirurga operira 80% najtežih pacijenata, 20% književnika napiše 80% najljepših djela, najboljih djela, najbolji književni.

Ja ću se truditi biti u temi potpredsjedniče. Dakle kolega, kada govorimo o procesu priznavanja diploma on je do sada bio vrlo zamršen, dugo je trajao, često je bio i skup. To vjerujem da vi kao osoba koja ima doticaja sa akademskim svijetom to itekako dobro zna, tako da je pohvalno sa ove strane da radimo na tome da simplificiramo i ubrzamo taj proces. Sad imate onaj dodatak diplomi, manje smo više harmonizirani bolonjskim procesom, tako da to nije toliko teško. Međutim, kada govorimo o zemljama izvan EU tad postoji problemčić, odnosno ovaj prijedloga zakona kaže 60 dana je rok da se prizna diploma ako se ide na pristup tržištu rada.

Meni je žao što je nadležni ministar, to ide u dva čitanja. To je trebalo ići u žurni postupak. Strukovno obrazovanja, temelj obrazovanja. 50% djece koja danas, odnosno koja su u rujnu upisali školu kad završe svoje obrazovanje za 16, 20 ili 21 godinu ili 22 godine neće biti poslova koji su danas. Neće ih biti! Ne postoje! Fax mašine i slične stvari, gotovo. Naprosto je znanje eksplozivno i zato i ovo i prvi zakon trebali ste ići u žurno čitanje, žurni postupak, Kolega Ostojić, ja bih se ipak vratila na onu vašu temu i ova tema koja je kad sam se referirala na odredbu članka 15. Prvi članak donosi se zakon, drugi članak uvest ćemo sve elemente iz Europske direktive, treći članak sve ostalo će propisati ministar pravilnikom i uredbom i četvrti članak stupa na snagu. I pravilnici trebaju u onom dijelu u kojem oni razrađuju neke stvari. Ali osnovni elementi koji se definiraju tim pravilnicima moraju biti definirani ovim zakonom, a onda Pravilnikom to razrađujete dalje.

Ja sam u svom životu zadovoljan sa nekim stvarima primjerice Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji koji sam spremao kada sam bio u oporbi i pustio ga mjesec dana nakon što je osnovana Vlada. Anka bili smo zajedno kad se desila Gunja, zajedno. Tamo smo organizirali sve – sanitarno, spašavali ljude, stoku itd. Jesmo, ali da smo ga radili na način kao što ga radi HDZ zakon o obnovi nikad ne bi bilo Gunje. Ti si sigurno ponosna na Gunju. O tome ja govorim. Nemojmo raditi mastodont zakone, budimo praktični, jednostavni i ostavimo prostor ne za makinacije ne daj bože, nego naprosto da budemo učinkovitiji. U ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka govorit će poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite.

Zahvaljujem se. Dakle, ima tih rijetkih ali lijepih trenutaka kad otvorim neki prijedlog zakona i vidim da nešto o čemu smo govorili i borili se prije 10, 15 godina čak u ovom slučaju se danas zaista ozakonjuje, odnosno postaje dio zakonodavnog odnosno postaje dio zakonodavnog okvira RH pa vas to onda negdje malo veseli, ali imate uvijek i tu malu žal da je trebalo toliko dugo vremena da se neke očite stvari prepoznaju. Tako je u ovom prijedlogu i sa odredbama o vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada i nastavka obrazovanja što je vrlo bitno na istoj ili višoj razini obrazovanja za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom te članove obitelji azilanata odnosno stranaca pod supsidijarnom zaštitom. Kad smo u centru za mirovne studije radili prvi integracijski priručnik za tražitelje azila i strance u Hrvatskoj 2006. godine, 2006. čini mi se da je to bilo ovo je bila jedna od ključnih točaka. I opetovano smo dakle predlagali i predlagali da se napravi sustav priznanja kvalifikacija ljudi koji dolaze u Hrvatsku kao izbjeglice i kojima bude odobren naravno taj izbjeglički status. Ne samo zato što je to pitanje njihovih prava jer u prvom redu jeste nego je i to pitanje interesa RH, da ljudi koji dolaze živjeti u Hrvatsku ovdje žive, imaju mogućnost obrazovati se i sudjelovati na tržištu rada u skladu sa svojim kvalifikacijama. Posebno, posebno u Hrvatskoj gdje nam ljudi na tržištu rada nedostaje i gdje nam nedostaje i nekih kvalifikacija. I ono što je posebno osjetljivo pitanje kod izbjeglica kada dolaze jest pitanje dokaza o kvalifikacijama koje su stekli jer vrlo često oni te dokaze nemaju jel, posebno ako bježiš iz ratom ugroženog područja. I ono što je dobro je da je ovdje predviđen postupak priznavanja tih kvalifikacija i kada tih dokumenata nema te da nadležno tijelo ne može odbiti priznati kvalifikaciju samo na temelju toga što tih dokumenata nema. Dakle, bit će postupak utvrđivanja zapravo kvalifikacije na kojem je netko stupnju za što će zapravo morati postojati i to se ovdje ne razrađuje i ja se nadam da će se to provedbenim instrumentima razraditi, a to je način utvrđivanja tih kvalifikacija, standardizacije testova, ali posebno pitanje prevoditeljske pomoći u zapravo takvom testiranju jer mnogi koji dolaze naravno ne znaju hrvatski jezik i tu se onda još i javlja pitanje za koje se također godinama zalažemo, za koje se besprizorno niski novci u Hrvatskoj daju iz državnog proračuna, a to je pristup učenju hrvatskog jezika za strance i tražitelje azila i osobe i azilante i osobe po supsidijarnom zaštitom. Ono što bi ovdje dodali kao prijedlog jest da se i ovime propiše da osobe koje jesu, koje imaju tu vrstu međunarodne zaštite da u slučajevima da nemaju zaposlenje, da nemaju prihode da ih se oslobodi plaćanja naknade koja je potrebna za ulazak u ovaj postupak jer na kraju krajeva zaista se vrlo često radi o osobama koje nemaju nikakve prihoda. Mogu vam reći da sam se u svom bivšem radu često susretala sa vrlo mladim, vrlo mladim ljudima koji su dobili zaštitu i došli su iz Sirije i imali su zapravo jako dobre kvalifikacije i nisu imali dokaze za njih, ja se iskreno nadam da će ovime zapravo dobiti to priznanje i da će normalno moći sudjelovati na tržištu rada. Nedavno sam jednog dečka srela koji je u međuvremenu toliko dobro progovorio hrvatski jezik da ga je jedan kolega koji je bio samom me pita jel on Zagorec jer kao malo ima naglasak jel, ali zapravo je čovjek iz Sirije. Ono što želim naglasiti još je da su državljani trećih zemalja do sada bili prisiljeni prihvaćati nesigurne oblike rada, kratkoročne ugovore, neprijavljeni rad i težak fizički rad koji vrlo često nije bio adekvatno plaćen. To se nikome ne isplati jer ne želimo zapravo da se na taj način snižavaju standardi rada i zaštite, zaštite dostojanstva rada. u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Andro Krstulović Opara.

Jasno je da je cilj kojega želimo postići donošenjem ovog zakona je prije svega usmjeren ka pojednostavljivanju procedura i otklanjanju svih administrativnih prepreka kojima, onima koji žele ostvariti svoju namjeru uključenja prva stvar u školovanje, a potom i u tržište rada u RH članici EU. Vidimo danas i tekstove da su deseci tisuća mladih ljudi iz Južne Amerike podrijetlom Hrvati žele doći u Hrvatsku i naravno imaju problem sa tzv. nostrifikacijama diploma kao i jezikom. Ovaj zakon će pripomoći i njima. Ovo je reći ću odmah na početku to danas nije bilo nacrtano vrlo jasno ovo je jedan dio posla koji može ići ka demografskoj obnovi naše zemlje. Mobilnost i lakša međunarodna prepoznatljivost naših sveučilišta, visokoškolskih ustanova ali i srednjih škola su također postignute ovim zakonom. Čestitam svima koji su u ovome sudjelovali, ja znam da je potreba usklađenje sa Europskim kvalifikacijskim okvirom izuzetno nužna i potrebna radi stvaranja kompetitivnosti o kojoj smo danas puno puta govorili ali sasvim sigurno je pravo vrijeme za donošenje ovakve odluke. Isto tako bi se osvrnuo poštovanje kolegice i kolege na današnju raspravu. Bilo je zadovoljstvo biti ovdje cijeli dan, počeli smo jutros sa Ukrajinom na našem odboru, pa potom na Odboru za kulturu i završavamo uistinu o jednoj kvalitetnoj akademskoj, kvalitetnoj akademskoj raspravi. To ovaj zakon i zaslužuje. Unatoč tome što je možda bilo nekoliko dihotomnih tonova, nekakvih razmimoilaženja mi možemo gospodine predsjedavajući, a vjerujem i svi ovdje nazočni ustvrditi da postoji široki stupanj suglasnosti svih klubova i predstavnika stranaka za potrebu donošenja ovakvog zakona. I siguran sam da doprinosi današnje rasprave će pridonijeti vama stvarateljima ovog zakona da on bude što bolji i da će biti što prije donesen. Isto tako dopustite, ja imam jedan hobi to vjerujem i vi radite, ja čitam primjedbe na javnim savjetovanjima. Javno savjetovanje je u ovom zakonu je pokazalo iznimni interes brojnih ljudi iz cijele Hrvatske i fenomenalno je bilo vidjeti otvorenost izrađivača ovog zakona koji je najveći dio tih primjedbi prihvatio. Ja vam gospodine Šušak čestitam na tome, jer to govori i o transparentnosti, otvorenosti i spremnosti da učinimo ovaj zakon još boljim.

I dopustite još za kraj jer nemam puno vremena još jednu primjedbu, odnosno konstataciju o kojoj danas nije bilo riječi. Već sam malo prije rekao da je ovo sasvim sigurno može koristiti kao jedan od alata u potrebnim demografskim mjerama za obranu, demografsku obranu naše zemlje valja kazati da se ovim zakonom olakšava povratak u Domovinu brojnih članova obitelji, ljudi koji su zadnjih 10, 15 godina napustili Hrvatsku i koji su vezani za zemlje u kojima žive i rade zbog toga što imaju djecu u školama i fakultetima u stranim zemljama. Ovo sasvim sigurno uz mjere koje je Vlada donijela pomaže povratku brojnih hrvatskih obitelji.

Mislim da je ovaj zakon potreban. Čestitam svima koji su sudjelovali u njegovoj izradi. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su konstruktivnim prijedlozima uputila naše izvođače da nam ih pripreme i veselim se njegovom usvajanju. Sasvim sigurno i ovo je jedan od onih lijepih trenutak biti saborski zastupnik kada vidiš da radiš na nečemu čemu se najveća većina ljudi ovdje slaže.

Moram reći da ne maštam o tom povratku koji će biti omogućen ovim zakonskim izmjenama. Prije sam fokusirana na zaustavljanje odlaska iz Republike Hrvatske, jer to nam je ono što nam je trenutno i veća prijetnja, a da bismo to riješili mogli bismo se i pozabaviti onime o čemu je također bilo riječi danas u saborskoj raspravi, a to je uopće priznavanje tuzemnih kvalifikacija, a onda naravno i ovih inozemnih. Činjenica da se svi slažemo oko toga da treba pojednostaviti i ubrzati proces priznavanja inozemnih kvalifikacija ne znači da se i slažemo oko načina na koji će se to učiniti. I u tom smislu ovdje su bile iznesene različite, smatram i konstruktivne primjedbe kako unaprijediti ovaj zakonski okvir, prije svega odnos između članaka 13., 14. i 15. o kojima sam i sama govorila. Ako doista želimo urediti sustav, onda se mora jasno znati tko će vršiti priznavanje inozemnih kvalifikacija, a ne da može biti ili ovaj ili onaj, pa se mogu međusobno prebacivati. To je sve što otežava postupak onima koji su za njega zainteresirani i uvodi nejasnoće i nesigurnost u samo priznavanje inozemnih kvalifikacija. Isto tako, kad govorimo o azilantima ne dijelim optimizam kolegice Benčić. To što se azilanti spominju unutar zakonskog okvira ne znači da je na konkretan način regulirano priznavanje njihovih kvalifikacija. Ovdje sam već govorila o neusklađenosti toga da se s jedne strane govori o skupini koja u nekim slučajevima nema dokaz o svojim kvalifikacijama, s druge strane se govori u članku 20. da se oni mogu odbiti upravo ako nemaju dokaz o tim istim kvalifikacijama, a onda daljnje upućivanje u proceduru putem izdavanja nekakvog informativnog obrasca bez da je jasno po kojim kriterijima će se taj obrazac izdavati i kako će on to uopće u sebi sadržavati nekakve projekcije ičijih kvalifikacija. Dakle, osim ovog nekog spominjanja ne vidim da je unutar ovog zakonskog okvira taj status na ikoji način detaljnije razrađen. Ono što nam nije poznato a trebalo bi nam biti poznato kada se predlažu ovakve zakonske izmjene osim pozivanja na Lisabonsku konvenciju mi nemamo uopće pojma kakva je situacija u hrvatskoj, koliko ima interesa za takvim tipom priznavanja kvalifikacija, odakle on dolazi i zašto su nam onda i potrebne ovakve zakonske izmjene, odnosno koji će biti njihov očekivani učinak. Čini se da je to previše tražiti u okviru bilo kojeg zakona pa tako i ovih zakonskih izmjena, a da bismo imali suvislu saborsku raspravu onda bismo doista mogli malo poraditi i na samom uvodnom opisu zakona koji se donosi i ciljevima zbog kojih se on donosi jednako kao i opravdanjima, očekivanim učincima u praksi, da vidimo je li ova zakonska izmjena polučila učinak zbog kojeg se i donosi. I zaključno ću se samo osvrnuti na realnost, na ono čemu i sama svjedočim unutar obrazovne institucije u kojoj radim. Osim činjenice da su naši studenti sada počeli koliko toliko ići na inozemna sveučilišta i provoditi tamo po koji semestar mi nismo ozbiljno razradili sustav priznavanje tih istih kvalifikacija vremena provedenog na tim sveučilištima, ekvivalentnih ispita i bilo čega toga sličnome. Sve počiva na entuzijazmu nastavnika, a prije svega taj se entuzijazam moram na žalost reći ogleda u tome da vi studentu izađete koji je otišao u inozemstvo na semestar ili dva što više ususret tako da kažete o.k. za razliku od svih drugih studenata ti ne moraš biti na predavanjima, ti ne moraš ovo, ti ne moraš ono, nadoknadit ćeš na drugi način jer on nije u stanju steći paralelne bodove, pa se mi svi pravimo da to hoda u praksi, a zapravo ćemo ignorirati rupe koje će nastati zbog takvog oblika studiranja jer nismo razvili sustav koji bi prepoznavao naše kvalifikacije i naše obrazovanje u odnosu na paralelne obrazovne sustave ono što se studira na drugim sveučilištima u Europi. Dakle, praksa je tu zažmirimo na jedno oko, a ne stvorili smo sustav u kojem se to vrijeme može priznati i nadoknaditi u RH i to je nešto što prije svega treba promijeniti.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici, pokušat ću u vremenskom okviru zaokružiti odgovore i reakcije na sve ono što je izrečeno. Moram reći da sam i ja zadovoljan raspravom. Ovo je bila ipak jedna akademska razina dostojna ovog visokog doma s obzirom na temu i na predloženi zakonski okvir. Međutim, krenuo bih s kraja od maloprijašnjeg izlaganja uvažene zastupnice Marije Selak Raspudić kada je spominjala o problemima internacionalizacije na njenom visokom učilištu koje se zove Sveučilište u Zagrebu, a sastavnica Filozofski fakultete u Zagrebu i s obzirom na prijašnje izlaganje kad je u pitanju autonomija sveučilišta. Dakle, nešto što je sad izrečeno je zaista predmet autonomije sveučilišta i nitko izvan sveučilišta profesora, rektora, prorektora, dekana, prodekana, fakultetskih vijeća i senata ne može i ne smije odlučivati kako će se priznavati razdoblja studija provedena u inozemstvu osim sveučilišta samog. Zanimljivo je i ja s obzirom na mojih nekoliko predlaganja i obrazlaganja ili branjenja prijedloga zakona sad sam vidio praksu kako se koriste informacije sa e-savjetovanja i primjedbe komentiraju primjedbe pojedinih dionika građana RH i svih onih koji imaju pravo pristupa na e-savjetovanje u skladu sa kodeksom odnosa sa zainteresiranom javnošću i Zakonom o pravu na pristup informacija. I to je super. I to je demokracija. I svaki ima pravo komentirati, kritizirati, predlagati itd. Međutim, vjerujem da je vama kao uvaženim zastupnicima i zastupnicama u ovog visokog doma poznat zakonodavni postupak u RH pa da tekst prijedloga zakona koji ste dobili na saborske klupe pred sebe ne odgovara sadržaju zakonskog teksta koji je bio na e-savjetovanju. Dakle, ovlašteni izraditelj nacrta zakona koji je došao na vladu kao nositelj izvršne vlasti dok je stigao u ovaj visoki dom je preživio i doživio stanovite izmjene i dopune. E sad, s obzirom na taj dio zakonodavne procedure ili odnosa sa zainteresiranom javnošću postavili ste pitanje resornih agencija kao tijela ili organa kako se to u nekadašnjem sustavu znalo reći, a bilo je i marksizma kao filozofije svijeta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje je neovisna javna ustanova koja kontrolira kvalitetu u znanosti i visokom obrazovanju. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao tijelo državne uprave nadležno za znanost i obrazovanje nema nikakav izravan ili neizravan utjecaj na rad postupanje te agencije. S tim u svezi su i bile primjedbe u javnom savjetovanju i dobro je da su bile i mi ih pozdravljamo. Naravno, ta agencija je doživjela i neke kadrovske promjene u proteklih nekoliko mjeseci i očito su se dogodila i stajališta te agencije prema nacrtima prijedloga zakona. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je formiralo radnu skupinu u kojoj su bili predstavnici svih agencija koje su se spominjale u prethodnoj raspravi i predstavnik Rektorskog zbora RH kao vrhonaravnog krunidbenog tijela autonomije hrvatskih javnih sveučilišta, nažalost ne i privatnih što je diskriminacija i taj rektorski zbor je imenovao prof.dr. Nikolu Đakovića predsjednika Povjerenstva za priznavanje diploma Sveučilišta u Zagrebu kao predstavnika rektorskog zbora. I prof. Nikola Đaković je uredno sudjelovao na svim tijelima i svim sastancima kad se radio ovaj nacrt zakona i davao svoje primjedbe, prijedloge, sugestije, pokude, pohvale i ostalo. Dogodilo se da je Sveučilište u Zagrebu i rektorski zbor su imali različite prijedloge u odnosu na Sveučilište u Rijeci. Mi ne možemo i ne smijemo ulaziti ni utjecati u odnose rektora i pojedinih njihovih nadležnosti kako i oni formuliraju svoje zahtjeve. Ja se nadam da ih formulira demokratska, demokratski način i da predstavnik rektorskog zbora pojedinačno svakog rektora izvješćuje o tome što je radio, kako je radio na toj sjednici rektorskog zbora odnosno sjednici radne skupine koja je pisala ovaj nacrt zakona. Naravno, svak bježi od tereta i radnik, službenik koji radi u agenciji itd., agencija i rektorski zbor su imali dijametralno suprotstavljene zahtjeve. Agencija je htjela potpuno liberalizirati cijelu proceduru, a rektorski zbor odnosno predstavnik rektorskog zbora je inzistirao na upravnom postupku kao formaliziranoj proceduri jer će se na taj način zaštiti ulazak loših studenata sa loših visokih učilišta iz okruženja u hrvatski visokoškolski sustav i na taj način doći do gotove kvalifikacije. Ovaj pravilnik kojeg donosi ministar, a što u ustavnom pravu ili u teoriji ustavnog prava nazivamo poremećajem ravnoteže izvršne u korist, zakonodavne u korist izvršne vlasti pa se onda putem stvarna primjena zakona derogira kroz pravilnike kao podzakonske akte je rezultat prijedloga rektorskog zbora, vjerovali ili ne. I to mišljenje koje će davati rektorski zbor, postoje zapisnici sa tih sastanaka tu je kolegica koja je bila na svakom, na svakoj radnoj skupini je izašao kao takav, kao takav prijedlog. Pitanje dvojnosti. Mi ne možemo visokim učilištima nametati hoće li ili neće preuzimati servis agencije da za njih obavi ili će ići u samostalnu proceduru. Pitanje roka od 60 dana za vrednovanje visokoobrazovne kvalifikacije ili druge inozemne kvalifikacije u svrhu pristupa tržištu rada, zašto je taj rok toliko dug? Pa zato, za Boga dragoga, mora se provjeriti vjerodostojnost kvalifikacije. Kako ćete provjeriti vjerodostojnost kvalifikacije iz Tadžikistana ili bilo koje druge udaljene zemlje od komunikacijskih problema do dostave vjerodostojnih činjenica i dokaza kojima dokazujete vjerodostojnost. To je maksimalan rok od 60 dana, on može bit kraće, može biti 3 dana, može biti 15 dana. Cijelo vrijeme se konzultiralo i surađivalo sa osobama odnosno službenicima koji rade u ... [[Govornik se ne razumije.]] uredu i cijelom sustavu, u cijelom sustavu priznavanja, što ishoda učenja, što obrazovnih razdoblja, što kvalifikacija i to je optimum koji je postignut u suglasju s agencijom jer ona mora provjeriti vjerodostojnost diplome. Ono što nitko nije primijetio, a činjenica da student neće lutati od visokog učilišta ili učenik od jedne škole do druge škole nego će se sve prijavljivati na Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i ona će onda distribuirati kroz ovaj složeni postupak, ne samo procedura ili nadležnosti nego i samog nazivlja koje koristimo jer naprosto su takvi pojmovi u Hrvatskoj utemeljeni s obzirom na činjenicu da je riječ o kvalifikaciji, o razdoblju učenja, o odnosima, itd. Puno je ovdje bilo riječi ili bojazni odnosno da nismo dostavili dovoljne dokaze oko priznavanja razdoblja obrazovanja ili kvalifikacija za osobe koje su bez državljanstva, odnosno azilante kojima je odobren trajni nastan u RH, do dana današnjega imate 0 zahtjeva, niti jedan pa vam ne možemo ni dostaviti praksu. Koliko će ih biti sutra, 100, 1, nijedan, ja nisam vidoviti Milan pa vam ne mogu reći, kao što su neki danas imali transcendentalne misli i ovoga, negativno izražavanje o najavama budućih zakonskih tekstova. Izražene su tu kvalifikacije o čelniku tijela državne uprave nadležan za obrazovanje i znanost, da je čovjek opasnih namjera s obzirom na prethodne zakonske procedure i ja znam da se ponavlja iz susreta u susret kad bilo tko dođe iz Ministarstva znanosti i obrazovanja gdje se onda govori da ministarstvo stavlja šapu, podređuje sve sebi, u pitanju je .../nerazumljivo/... stranka opasnih, osoba ... [[Govornik se ne razumije.]] namjera, itd., itd. Dakle ja moram s ove govornice istaknuti da nema potrebe govoriti o nečemu što će biti pro futuro jer ne odgovaramo za buduće korake koji će se dogoditi. Kad je u pitanju odnos pravilnika, rekao sam da je Sveučilište u Zagrebu kao predstavnik Rektorskog zbora predložilo izradu takvog pravilnika, kad je u pitanju odnosi prema reguliranim profesijama, za to je nadležno Ministarstvo rada, tako da pitanje izmjene i dopune Zakona o priznavanju kvalifikacija koje spadaju na popis za regulirane profesije moramo se obratiti Ministarstvu rada s obzirom na činjenicu da ono vodi cijeli pristup i cijele odnose. Kad je u pitanju priznavanje domaćih kvalifikacija, tu opet moramo doći na nama uvijek dragi termin autonomije sveučilišta. Naime, vi znate da po Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju hrvatska javna sveučilišta samostalno akreditiraju sve svoje studijske programe na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, bilo u specijalističkoj, bilo doktorskoj, kao i iznimno stručne studije koji su postali lukrativni dio djelatnosti tih javnih sveučilišta pa sve više nauštrb veleučilišta kao modela dualnog obrazovanja pokreću i stručne studijske programe. U posljednje vrijeme imamo pojavu integriranih studija tako da se neke društvene znanosti u polju ekonomije pokreću sa integriranim studijskim programima. Što hoću reći? Da vam više ne dociram i ne pametujem. Pitanje kvalifikacija kao što je završavanje studijskih programa medicinsko-laboratorijske dijagnostike pitanje je tog javnog visokog učilišta, odnosno sveučilišta koje je akreditiralo studijski program za koji nisu dobili prethodno suglasnost resornog ministarstva, pretpostavljam zdravstva i komore, s obzirom da je riječ o reguliranoj profesiji. Kako će objasniti završenim studentima da su im prodali rog pod svijeću, to je pitanje čelnika tih sveučilišta i pitanje autonomije sveučilišta. Spominjalo se ovdje danas i pitanje Sveučilišta u Mostaru kao jedino visokoškolske ustanove ili institucije u BiH na koji se izvodi nastava na standardnom hrvatskom književnom jeziku. Nedavno je Rektorski zbor RH održao zajedničku sjednicu Rektorskog zbora sa Rektorskom konferencijom BiH. Bila je idealna prihoda da rektori malo promisle o kvaliteti, da porazgovaraju o kvaliteti. Rektor našeg najveće, najstarijeg, najljepšeg i najznačajnijeg sveučilišta i predaje na tom istom sveučilištu, a znam da ste vi, uvažena zastupnice Selak Raspudić zaposlenica tog istog Sveučilišta, pa vjerujem da čelnik može propitati kvalitetu koja se spominje jer se ovdje danas u negativnom kontekstu spominjao Mostar i Sveučilište u Mostaru u odnosu na Sveučilište u Splitu. Nešto je tema što predstavlja zaista u onoj srži, esenciji pitanje autonomije sveučilišta, pitanje kvalitete, provjere ishoda učenja, ispita i načina njihova polaganja i to ne može i ne smije biti tema rasprave o priznavanju inozemnih i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Kad je u pitanju vrednovanje kroz plaću dodatka za osobe koje su završile poslijediplomski i specijalistički studij, dugo sam u sustavu iako nisam toga svjestan, svjestan sam i promjena u sustavu plaća 2001. ili '02. g. gdje je tadašnja Vlada, posebice i njen potpredsjednik promijenio sustav platnih razreda, uveo sustav platnih koeficijenata i on je na snazi i dan danas kao loš sustav i većina ljudi u sustavu su izgubili velike iznose novca, osobno sam izgubio, mislim gotovo 1700 na plaći te 2001. ili 2002. g. i tada je u sustavu kolektivnog pregovaranja između sindikata i tadašnje Vlade, mislim na prijedlog sindikata, ukoliko se ne varam, zbog položaja liječnika ili zaposlenika u biomedicini i zdravstvu uveden dodatak na akademske stupnjeve doktora i magistra znanosti i tada mi je to bilo, moram priznati čudno i pitanje je, i zaista sam iznenađen kako nitko dosad nije postavio ustavnost, pitanje ustavnosti tih dodataka. Naime, ako ste za neko radno mjesto, vam je uvjet akademski stupanj doktora znanosti, onda mu ne možete dati dodatak zato što on ima ispunjene uvjete za radno mjesto. A ako ste već dali za najviši akademski stupanj i vrhunac nečijeg znanstvenog rada dodatak, onda ste dali i za magisterij znanosti kao prethodno razdoblje poslijediplomskog obrazovanja, onda je čudno zašto niste dali za poslijediplomski specijalistički studij, ali i za diplomski studij, pa i za preddiplomski studij jer to je pitanje jednakog pristupa i čudi me da nitko od zainteresiranih strana nije postavio pitanje zakonitosti odnosno prije svega ustavnosti tih odredbi.

Moje misli odnosno konstatacije nipošto nisu nadilazile granice iskustva nego su bile utemeljene u onome što je prethodilo ovom mandatu ministra, a to su njegove nekad predložene izmjene Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, a što se tiče dodatka za doktorat, i profesori u srednjoj školi imaju doktorat i trebaju im dodaci za doktorat. Repliku ima poštovani zastupnik Ante Bačić. Poštovani državni tajniče, ja ću vam zahvaliti na ovom iscrpnom završnom obraćanju i na otvorenosti prema ovom Visokom domu, ali kad smo se već dotakli teme nostrifikacije diploma iz BiH, da li znate u postotku koliko tih diploma ima, tj. koliko naših građana pristupa fakultetima u BiH, evo, konkretno, na Sveučilištu u Mostaru. Neke kolege su ovdje napomenule i spomenule financiranje samoga Sveučilišta u Mostaru, ja se s njima ne slažem i ja sam apsolutno za Sveučilište u Mostaru i ulaganje u isto i pomoć od strane RH jer ipak tamo žive Hrvati i kad ne bi bilo takvih institucija mislim da ne bi bilo ni mjesta više za Hrvate u BiH. Kad je riječ o inozemnim visokoškolskim kvalifikacijama, negdje oko 1000 do 1300 varira taj podatak je zahtjeva za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija, negdje njih 80%, znači 800, 900 iz BiH i odbija se dobar dio tih zahtjeva. Nažalost pokreću se upravni sporovi jer je sada propisan upravni postupak i sudovi, suci smatraju da nije utvrđena bitna razlika u kvaliteti s obzirom na obrazloženje rasprave, na obrazloženje rješenja i onda ne možete, naprosto padaju te odluke o nepriznavanju i Agencija bude primorana priznati. Kad je u pitanju financiranje visokog obrazovanja za Hrvate u BiH, ona je na godišnjoj razini 8 milijuna kuna, a visoko javno, visoko obrazovanje RH košta 3 milijarde kuna u prosjeku za sva javna visoka učilišta u RH. Poštovani tajniče, zaintrigiralo me ovo kad ste rekli da je Sveučilište u Zagrebu inzistiralo na upravnom postupku, je li, da se zadrži upravni postupak kako bi se spriječilo priliv nekvalitetnih kvalifikacija, je li, sa nekvalitetnim diplomama u naš sustav. Znači li to da onda ovaj dio koji je ostao pod neupravnim postupkom dozvoljava prodor, da tako kažem, nekvalitetnih kvalifikacija na naše tržište rada? Naime, princip priznavanja u svrhu nastavka obrazovanja je zahtjevniji princip, posebice kad je riječ o visokim učilištima, kao što je Sveučilište u Zagrebu koji ima 34 sastavnice od biomedicine i zdravstva do interdisciplinarnog područja filologije, društvenih humanističkih znanosti i teško je posebice, recimo u reguliranim profesijama, odnosno studijima čiji se završetkom stječe regulirana profesija tu postupak po mom skromnom uvjerenju mora biti zahtjevniji. Inzistiranje Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Sveučilište u Zagrebu je bilo ovlašteni predstavnik Rektorskog zbora je bilo u cilju upravo zaštite zahtjevnih i teških studija, bitnih studija gdje se odlučuje o zdravlju čovjeka da bude rigorozniji postupak, za razliku od ovog postupka priznavanja gdje svaki poslodavac će odlučiti hoće li nekoga zaposliti ili ne, ispričavam se, promašio sam vrijeme pa evo… Time zaključujem raspravu i glasovat ćemo o ovoj točci kad se steknu uvjeti. Evo ga, točno u 8 sati, zvoni zvono, a mi krećemo na sljedeću točku: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 214; Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnika podnositelja dati dodatno obrazloženje? ... [[Upadica se ne čuje.]] Molim? ... [[Upadica se ne čuje.]] Ne razumijem, što želite? ... [[Upadica se ne čuje.]] Dizali ste replike, nisam shvatio, o čemu se radi. Ovaj, skrećem pozornost samo na to da s obzirom na broj prijavljenih klubova i pojedinačnih rasprava bez replika ćemo ostati negdje do ponoći otprilike, a vjerojatno sa replikama, malo i dulje. Evo, tek toliko da znamo. Ovaj, ponovo ću dati naravno, državnom tajniku riječ, poštovanog zastupniku Žarku Katiću. Poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici, pred nama je znači Zakon o izmjenama i dopunama o sigurnosti cestovnog prometa to je ukupno već deseta izmjena ako računamo i odluke Ustavnog suda koje su bile u međuvremenu na zakon koji je donijet 2008. godine. Dakle, relativno čestim izmjenama i dopunama pokušavamo ovo važno područje uskladiti sa suvremenim tehničkim i drugim normama, ali i doći do toga da u RH u cestovnom prometu strada manji broj ljudi. Brojke koje imamo unatoč svim našim zalaganjima još uvijek su po mišljenju svih nas, cijeloga društva još prevelike, velike su dakle štete u životima, zdravlju, u materijalnoj vrijednosti i svi želimo to, postići takvo stanje u kojima će broj smrtno stradali koji sad, koji recimo u 2020. iznosio 58 poginulih na milion stanovnika, prošle godine 71 bilo je stanovito povećanje, da on bude u godinama ispred nas čim manji. U tom smislu osim ovih izmjena vjerujemo da će pomoći i novi Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa koji je donijet prošle godine u ljeto, dakle prije nekih pola godine i koji se odnosi na razdoblje od 2021. do 2030. i u njemu je niz mjera za poboljšanje stanja sigurnosti. Ovaj zakon koji se nalazi pred vama svojim reguliranjem određenih uvjeta sudjelovanja u prometu osobnih prijevoznih sredstava kao što su električni romobili, električni monocikli, segwey itd. omogućit će i urediti i njihovo sudjelovanje u prometu na cestama. Uredit će se pravo i način korištenja površina po kojima se mogu kretati te uvjeti koje moraju ispunjavati takva vozila kao i vozači tih vozila kad sudjeluju u prometu. Tu želim istači slijedeće, definiraju se dvije nove kategorije prijevoznih sredstava to su pomoćna pješačka sredstava koji se odnosi na naprave koje se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvima kao što su romobili bez motornog ili električnog pogona, bicikli, dječji bicikli, koturaljke, role, sanjke i slično i osobna prijevozna sredstava u koje spadaju vozila koja nisu razvrstana niti u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima koje nemaju sjedeće mjesto, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm3 ili čija snaga, dakle trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/

Naglasio bih još neka pravila koja predlaže ovaj zakon za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima kao što su slijedeće. Dobna granica za upravljanje ovim prijevoznim sredstvima je 14 godina, dakle minimalna. Kada se kreću biciklističkom stazom dužna su prije prelaska kolnika obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja im se približavaju te kolnih prijelaza i kada se uvjete da je to moguće na siguran način. Ako biciklistička staza nije označena preko kolnika su se dužni zaustaviti i gurati osobno prijevozno sredstvo kao pješak preko obilježenog pješačkog prelaza ili kolnika ceste. Dakle, pravila su kao i za bicikle. Ako se kreću noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili općenito reflektirajućom odjećom. Osim toga kad se kreću noću ili u slučaju smanjene vidljivosti tijekom dana na osobnom sredstvu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj. Zatim, mlađi od 16 godina dakle ovi između 14 i 16 godina sudionici u prometu moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje. Na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom, a ne još netko drugi s njime. Ne smije se upravljati vozilom koristeći slušalice na oba uha čime se naravno smanjuje mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Ne smije se skidati istodobno obje ruke s upravljača i osobna prijevozna sredstva ne smiju se kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila. Sva ostala vozila sličnih karakteristika koja ne spadaju u kategoriju osobno prijevozno sredstvo morat će biti razvrstana u jednu od postojećih kategorija vozila sukladno posebnom pravilniku. To je Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, jer u protivnom neće smjeti upravljati ili sudjelovati u prometu na cestama. Osim dakle, reguliranja ovih novih sredstava koja su se zadnjih godina pojavila u prometu i koje su većina ili dobar dio europskih zemalja, ali ne sve njihovo sudjelovanje u prometu regulirao u zadnjih dvije, tri godine ovaj zakon uređuje još uz svojih pedesetak članaka i neka druga pitanja. Tako uvodi pojam zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini, kontaktnoj zoni. Ovo je uključeno u zakon na prijedlog Grada Dubrovnika, da se uvede takav pojam jer kulturno-povijesna cjelina, te područje koje okružuje kulturno dobro i koje je upisano u listu svjetske baštine i u listu ugrožene svjetske baštine i za koje se određuju mjere radi osiguranja zaštite vrijednosti tog kulturnog dobra prema posebnom propisu. Nadalje, uvodi se mogućnost da liječnici, dakle i oni koji uopće, dakle obiteljske medicine ali i svi liječnici izdaju obavijesti o privremenoj nesposobnosti za upravljanje vozilima zbog privremenog zdravstvenog stanja vozača. Naime, ovim izmjenama i dopunama želi se smanjiti administrativno i financijsko opterećenje kako vozača, tako liječnika, te policijskih uprava i postaja koje obavljaju poslove u vezi sa sigurnosti prometa na cestama. Prema trenutno važećim odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama troškove izvanrednog zdravstvenog pregleda snose vozači, odnosno policijske uprave ili policijske postaje ovisno o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti samog vozača. Ako je vozač ocijenjena njegova sposobnost kao da je on sposoban, onda će te troškove snositi policijska uprava i postaja, u suprotnom snosit će ih vozač. Zbog toga se ovim izmjenama i dopunama zakona uvodi mogućnost da liječnici, dakle liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača, te izabrani liječnik na upozorenje vozaču, uz upozorenje vozaču o tome obavijesti i policijsku upravu i postaju prema mjestu prebivališta, a ta obavijest znači da vozač privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom zbog trenutnog zdravstvenog stanja ali pri tome vozač nije dužan nužno obaviti zdravstveni pregled.

Liječnici su u obvezi upozoriti vozača, dano upozorenje evidentirati u medicinskoj dokumentaciji i putem centralnog informatičkog sustava, dakle poznatog pod imenom CEZIH ili posebnog obrasca koji sad postoji obavijestiti policijsku upravu ili postaju, a vozači se moraju pridržavati navedene obavijesti i upozorenja koje im je izdao liječnik, te ne upravljati vozilom određeno vremensko razdoblje a najduže šest mjeseci. Ponavljam radi se o onim bolestima i stanjima koja i po prirodi stvari traju kraće razdoblje. Na ovaj način izbjeglo bi se slanje vozača na obavljanje zdravstvenog pregleda zbog privremenih zdravstvenih stanja u kraćem trajanju, a što posljedično će sigurno dovesti do smanjenja troškova. Ukinula bi se također novčana kazna za neobavljanje izvanrednog zdravstvenog pregleda. Budući da vozačka se dozvola oduzima ukoliko vozač ne obavi izvanredni zdravstveni pregled na koji je poslan. Želim još jednom napomenuti da će u slučajevima kada je zdravstveno stanje vozača teže narušeno on i dalje biti upućivan na obavljanje izvanrednog nadzornog zdravstvenog pregleda. Nadalje, ovaj zakon predviđa sankcioniranje nesavjesnih vozača koji parkiraju na predviđenim mjestima koja su namijenjena samo za punjenje električnih vozila. Zadnjih mjeseci možda i nekih godina od kad su opremljena mjesta za punjenje električnih vozila često se viđaju vozila koja su tamo parkirana više sati ili čak i više dana i ona, dakle trenutno nema sankcije za njihovo sankcioniranje, dakle nije propisana sankcija za njih i oni koriste tu pravnu prazninu i često iako ne pune vozilo korist to mjesto kao besplatno parkirno mjesto. Nadalje, ovaj zakon predviđa ukinuti registarske pločice sa crvenim i zelenim brojevima i slovima. Međutim, naši propisi reguliraju mogućnost izdavanja takovih registarskih pločica. Crvenim brojevima i slovima su označena ona vozila koja imaju, koja ne udovoljavaju standardnim uvjetima u pogledu dimenzija duljine, širine, visine odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno ona vozila koja premašuju dopuštena osovinska opterećenja. Što se tiče zelenih vozila, dakle vozila koja su označena registarskim pločicama sa zelenim brojevima i slovima tako se označavaju vozila stranaca i privremeno registrirana vozila, a držimo da za, s aspekta sigurnosti prometa na cestama za jedno i drugo ne postoji potreba, a u inozemstvu, pošto ta vozila sa svojim registarskim pločicama druge boje odskaču od ostalih registarskih pločica izdanih u RH, često strana tijela za nadzor prometa provode onda bespotrebne dulje policijske, carinske ili inspekcijske provjere, a na kraju se utvrdi da su ta vozila, naravno, po našim propisima ispravno registrirana i označena, ali to, onemogućuje odnosno otežava korištenje tih vozila, osobito u inozemstvu. Nadalje ovim Zakonom definiramo i način prolaza vozila hitnih službi prilikom nastanka incidentne situacije, dakle stvaranje koridora za prolazak vozila hitnih službi, poznat i pod nazivom kao spasilački trak koja je dakle namijenjena prioritetnim vozilima, a služi za prolaz vozila hitnih službi, kada nastane incidentna situacija. Time bi se znatno ubrzao proces pomoći stradalim sudionicima u prometu i to je za sad trenutno regulirano u čl. 152 st. 1 ali samo na prometnicama sa 2 prometne trake, dakle u različitim smjerovima, a na, recimo autocestama ili cestama gdje imamo u istom smjeru 2 ili više prometnih traka ne postoji takva odredba.

Prema nekim istraživanjima provedenim u Austriji, koridor za nuždu može ubrzati dolazak hitnih službi na mjesto događaja za nekih 4 do 5 minuta i povećati šanse za preživljavanje ozlijeđenih za 40% Ovakve odredbe postaju u mnogim europskim zemljama. Kako i nama dolaze mnogi strani turisti, oni se već tako ponašaju i tim situacijama, željeli bismo da i naši vozači steknu rutinu i kad se tako nešto dogodi da stvaraju, otvore taj koridor i da se pomaknu ulijevo ili udesno. Nadalje, s obzirom na tehnološki razvoj i postojanje već kod nas takvih vozila, uvodi se definicija potpuno automatiziranog vozila te se uvode sankcije za vozače koji nepropisno koriste vozila s djelomično automatiziranim sustavima. Dakle, ta sankcija se propisuje za one vozače koji koriste vozila sa ugrađenim sustavima za pomoć vozaču, dakle to je djelomično automatizirano vozilo na način da ga, ako recimo ne sjede na vozačkom sjedalu za vrijeme vožnje, odnosno jednostavno u onim slučajevima kad je potrebno, kad se možda pojavi nekakav kvar ili kad je potrebno da se tim vozilom upravlja vozač, oni se jednostavno ne nalaze u poziciji da to mogu napraviti i takove, na taj način može doći do prometnih nesreća s najtežim posljedicama, stoga se ova vrsta prekršaja smatra izuzetno teškim prekršajem počinjenim s izravnom namjerom i predlaže se propisivanje sankcije u iznosu do 3 do 7 tisuća kuna. Nadalje, omogućuje se vozačima B kategorije upravljanje motornim triciklima koji su snage veće od 15 kW i na koncu bih spomenuo još i povećanje, jedna od rijetkih slučajeva u ovom Zakonu, dakle povećanje novčane kazne za prekršaje i to za neprilagođenu brzinu gdje je sadašnja propisana kazna 500 kuna, a prijedlog u ovome novom, novim izmjenama i dopunama Zakona da ona iznosi 1000 kuna. U, od svih prekršaja i opasnih ponašanja, prilikom vožnje, od neprilagođene i nepropisne vožnje strada u RH najviše osoba. Tako je u 2020. g. stradalo ukupno 106 odnosno 40,4% svih stradalih u toj godini, a prošle 2021. g. stradalo je ukupno zbog neprilagođene nepropisane vožnje 113 osoba, odnosno 38,7% od 292 stradale osobe. Nakon usvajanja ovog Zakona bit će potrebno i donijeti i nekoliko podzakonskih propisa, ukupno 7, nemam vremena da ih sad sve pobrojim, ali neki su u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a neki u nadležnosti Ministarstva zdravstva i Ministarstva prometa i infrastrukture. Hvala. Imamo cijeli niz replika na vaše izlaganje. Poštovani tajniče, mislim da će svi pozdraviti regulaciju ovog pogotovo ovog dijela koji je vezan za osobna prijevozna sredstva, s obzirom da su vozači tih sredstava bili već opća opasnost i za sebe same i za ostale sudionik eu prometu. Ja bih osobno pozdravio i to što ste napravili jedan tehnički i tehnološki iskorak jer ste ipak povezali nekoliko sustava zajedno, prvenstveno ovog liječnik, za liječnike i sustav koji će obaviještavati policiju o privremenoj nesposobnosti vozača, ali ono što je evo, meni sporno, s obzirom da sam imao više upita od svojih sugrađana i poznatih i prijatelja, to je vezano baš za tu nesposobnost. Naime, ja vas molim da to objasnite ljudima i javnosti i nama ovdje, što se dešava sa vozačima koji jsu do sada normalno pili neke lijekove, primjerice lijekove protiv alergije, a na kojima piše da ne smiju upravljati vozilima ukoliko piju te lijekove.

U svom uvodnom izlaganju istakao sam da, da bi se mogla primijeniti ove nove odredbe da liječnici upozore vozača kad su u takovom zdravstvenom stanju da ne mogu sigurno upravljati vozilom i da to dakle evidentiraju ili kroz sustav ili kroz ovo kroz obrazac pa da fizički pošalju policijskoj upravi ili postaji.

Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, jedna od odredaba koje su veoma sporne u ovom zakonskom prijedlogu sporne medicinarima, kaže da se obavezuje izabranog liječnika da u slučaju utvrđivanja privremene nesposobnosti za sigurno upravljanje postoji dakle, dužan je upozoriti vozača da obavijesti na ili, i, obavijestiti nadležnu policijsku upravu ili postaju bez obveze vozača da obavi zdravstveni pregled. Ono na što su medicinari ukazivali, to je na povećanje administriranja. Hoće li zaista doći do povećanja administriranja na ovakav način kao što je predviđeno u ovom zakonskom prijedlogu?

Prošle je bilo 3 tisuće, a godinu ranije 3 i 800. Dakle taj broj će znatno spasti jer najveći broj tih promjena zdravstvenih stanja su privremena, dakle zbog korištenja lijeka, neke ozlijede, kad vozač ne može sigurno voziti i kroz evidentiranje u sustav, upozorenje vozača, taj vozač će određeni broj dana ili tjedana ili mjeseci, maksimalno 6, apstinirati od vožnje. Javlja nam se medicinska struka nadležna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača.

Poštovani ... [[Govornik se ne razumije.]] nisam dobro čuo koji liječnici jer imamo, znate, imamo Hrvatsku liječničku komoru, imamo različite udruge liječnika, Ministarstvo zdravstva, naravno da uvažava stavove struke i u ovom pravilniku koji će se morati donijeti u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga pravilnika će biti samo ona stanja ili bolesti ili u slučaju korištenja lijekova samo oni lijekovi za koje struka kaže da ih nije sigurno koristiti i istodobno voziti i to dakle u nekim kraćim vremenskim razdobljima. Sve ono što je, sva ona zdravstvena stanja koja su ozbiljnija, dugotrajnija, posljedica nekih ozbiljnijih ili ... [[Govornik se ne razumije.]] bolesti koje idu sve gore i gore, takvi će se upućivati na liječničke preglede i oni će, izvanredne liječničke preglede i tamo će se utvrditi jesu li sposobni dalje voziti. Ovdje imam dopis Ravnateljska Hrvatskog Crvenog križa.

Tamo 2018. g. sam išla sa izmjenom ovog Zakona da se regulira tema romobila i odgovor koji sam dobila od ministarstva gdje ste vi tad kao i sad bili državni tajnik je bilo da ste u pripremi zakona kojim će to biti regulirano pa da će onda biti jedno cjelovito rješenje koje će biti u saborskoj raspravi korak po korak evo nas do 2022. I dobro je tu smo, romobile ćemo konačno regulirati. I onda ostanem ne malo iznenađena jer kad se to pripremalo onda sam sjedila sa udrugama koji, pitala sam što treba regulirati, kako treba regulirati, što je važno, što je važno kad se zaista koristi i u nekim drugim uvjetima romobil. Između ostalog nije bilo nikog tko nije rekao da je važno koristiti kacigu, ali u zakonskom rješenju, mi imamo zakonsko rješenje kaciga samo

Već ovako procjenjujem da prije jedan u noći nećemo završiti. Ako se nećemo držati vremena bit ćemo i dulje. Poštovani državni tajnik. Hvala lijepa. Gospođo zastupnice, da razgovarali smo o ovoj temi prije gotovo tri godine. Pojavile su se, dakle u ovim izmjenama i dopunama jedan značajan dio čine upravo ove odredbe koje reguliraju osobna prijevozna sredstva. Mislim da su ona sad dobro i temeljito regulirana, ali ovo nije konačan tekst, još ćemo vidjeti što će biti najbolje. Nigdje to baš nije išlo jednostavno i bilo je različitih viđenja rješavanja ovog problema. Kao što je netko od zastupnika, oprostite zaboravio sam sad tko je to rekao, ali vidimo te ljude, vidimo kako voze ova sredstva i često to ne izgleda dobro pogotovo ako je gužva negdje na kolniku, bojimo se da će netko stradati.

Državni tajniče Katić, evo ja ću se osvrnuti na ovo pitanje koje je doista izazvalo evo buru u javnosti, među građanima i naravno izazvalo i negodovanje među strukom, a radi se o ovom prijavljivanju pacijenata od strane obiteljskih liječnika. Malo se tog dotaknuo evo i kolega Pavić, a ja ću evo spomenuti da mi već imamo u postojećem zakonu zapravo obvezu svih liječnika da u slučaju težih i trajnih promjena zdravstvenog stanja imaju obvezu to prijaviti. No, sad ovim predloženim izmjenama se uvodi pojam prijave svake privremene i minimalne zdravstvene promjene, a čuli smo evo da se sposobnost upravljanja vozilom da je smanjenja čak korištenjem lijekova za primjerice alergiju, ali ne samo njih nego i za prehladu, glavobolju ili recimo žgaravicu što je doista evo apsurdno. Jer bi prema tome onda gotovo pola Hrvatske moglo ostati bez vozačke, pa evo molim vaš komentar. A i rekli ste u odgovoru kolegi Paviću da se niste prije prijedloga zakona konzultirali sa strukom. Zašto niste?

Razgovarali smo i sad govorim o zdravstvenim radnicima, liječnicima ali kod pravilnika će biti točno pobrojana koja su to stanja. Ja mislim da ako bi tu brojili osobe koje koriste, dakle lijekove protiv alergije ili žgaravice da bi bilo i više vjerojatno od 50% kao što ste vi rekli. I vjerujem na kraju će struka reći da su to samo oni lijekovi ili neka sredstva koja utječu ozbiljnije na sposobnosti vozača za vožnju ili kažem neke ozljede ili neka stanja zbog kojih osoba ne može voziti.

U prijedlogu ovog zakona predvidjeli ste da liječnici obiteljske medicine preuzimaju obavezu nadzora vozačkih sposobnosti svojih pacijenata što smatram da nije dobro i dodatno opterećuje i ovako opterećen sustav primarne zdravstvene zaštite.

Moram vas na to upozoriti. Poštovani gospodine zastupniče svakako je povezivanje među tijelima državne uprave, ministarstvima, uredima i drugim institucijama važno i MUP je u određenom segmentu povezan ali ne u cijelosti. Ako ovakve odredbe koje smo predvidjeli da liječnici obiteljske ili drugi liječnici koji su liječili vozača unesu u CEZIH još uvijek, dakle nije stvorena mogućnost za ovaj segment povezivanja i to će biti obavljeno vrlo brzo jer već sada ove obavijesti koje sad liječnici šalju koje sam brojke neke rekao za protekle godine to ide kroz CEZIH. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo mi kao zakonodavci smo uočili cijeli niz nepravilnosti i rekao bih neobičnih rješenja u ovom zakonu i voljni smo ostati jako do kasno koliko god treba, da bi možda promijenili neke stvari. Ono što mene zanima je govori se o tome da, kad su u pitanju ti romobili, ne znam ustvari što bi vas pitao, puno je toga, ali evo, ovo sam odlučio. Dakle njihova brzina ne smije prelaziti 25 km/h i oni se mogu kretati biciklističkom stazom ili biciklističkim trakom. I vi i ja znamo da ih nema dovoljno niti u Zagrebu niti u Hrvatskoj pa će se oni voziti već gdje će se voziti i kako će se voziti. I na vama je da ih sankcionirate. Možete li nam, molim vas lijepo reći, kako ste predvidjeli, kojim uređajem i na koji način, a da to ne bude neposrednim opažanjem službene osobe, predviđate mjeriti brzinu kretanja romobila? G. zastupniče, sad u ovom trenutku naravno svi mi možemo vidjeti da nemamo tako kao neke zemlje, primjerice Njemačka ili Nizozemska tako veliki broj biciklističkih staza i traka. Oni lagano rastu u našim gradovima, ali još uvijek je to nedovoljno spram želja, prvenstveno biciklista, ali i pješaka i svih građana. Za sada, ja vam ne mogu odgovoriti koje je to sredstvo osim opažanja policijskog službenika, možda postoji nešto jer vozači ovih osobnih prijevoznih sredstava u pravilu se kreću vrlo često i kroz gužvu, migolje kroz pločnik, vjerojatno je vrlo, ne znam koje sredstvo to može precizno izmjeriti, ali ograničili smo na 25 jer sve države su ograničile, neke i manje [[Upadica: Hvala.]] a najviše na to. Uvaženi državni tajniče i g. Mataija, u izmjenama čl. 233 definira se točno tko te, tko prijavljuje dakle mogućnost da netko ne može sudjelovati u prometu, znači liječnik koji je obavio pregled, bilo koji liječnik koji je obavio pregled. Liječnik koji je liječio vozača, dakle u bolnici bilo gde da ga je liječio te izabrani liječnik ili putem CEZIH-a ili pisanim putem, ako mu CEZIH nije dostupan obavještava o tome policiju. Ono što je uvijek ostaje u zraku, dakle ja ako sam dobro ovo shvatila, svi liječnici su dužni prijaviti, bili oni u bolničkom, bili u ovome sektoru, primarne zdravstvene zaštite i ono što stalno ostaje nedorečeno je to da policajci moći će vidjeti da ima privremenu zabranu upravljanja vozilom, ali ne i šifri i dijagnozu, [[Upadica: Hvala.]] i neće znati o čemu se radi? Ako sam dobro razumio, pitali ste jeste li dobro razumjeli, jeste, dakle to policijski službenik neće vidjeti koja je to dijagnoza niti šifra, neće znati od koje bolesti boluje ili koji lijek uzima.

Ovim Zakonom reguliramo sve što je vezano za kretanje sa električnim romobilom, neke države su to već i ranije uvele. Međutim, mene zanima da li ćemo i predvidjeti, ako ne sada, onda u sljedećem, kod drugog čitanja i osiguranje od naknade štete trećim osobama budući znamo da i to je nepotrebno vezano za eventualno moguće nesreće ili štete. Naravno, svi sudionici u prometu, a to su, svakako su i ovi sudionici koji koriste ovo osobno prijevozno sredstvo mogu izazvati prometnu nesreću koji može, mogu oni i druge osobe stradati ili nanijeti određenu materijalnu štetu i bit će potrebno regulirati i osiguranje za slučaj takove štete prema trećim osobama. Poštovani državni tajniče, imam za vas dva pitanja. Prvo pitanje se nadovezuje na neki način i na repliku kolegice Mrak-Taritaš koje je apostrofirala prijedlog zakonske definicije da su zaštitne kacige obvezne za vozače romobila mlađe od 16 godina, što ste i vi rekli da je to analogno i vozačima bicikla. Moje pitanje je zašto je ta granica 16 godina i jesu li manje ugroženi one osobe koje upravljaju romobilima odnosno biciklima, a starije su od 16 godina. I drugo pitanje, spomenuli ste neke države u kojima je dozvoljeno kretanje do 25 km/h za romobile, međutim, vrlo rijetko je ta brzina dozvoljena za romobile koji se moraju kretati zapravo nogostupom, a kod nas znamo da je malo zapravo biciklističkih staza i većina biciklističkih staza je označena na nogostupima i smatrate li da je to baš logično ili [[Upadica: Hvala.]] bismo trebali nogostupima ograničiti na brzinu koraka. Što se tiče prvog pitanja, ono je .../nerazumljivo/... dakle svakako i osoba koja ima više od 16 godina može stradati, naravno, osoba između 14 i 16 godina zbog svog psihofizičkog razvoja možda i nešto izloženija nego osobe koje su nešto starije i iskusnije, možda imaju više iskustva u upravljanju i sudjelovanju u prometu općenito, ali ovo je vjerojatno dijelom i stvar postojećih dosadašnjih odredbi i nekog naslijeđa, ali o tome možemo i dalje razgovarati o nekakvim drugim rješenjima i dobnim granicama. A što se tiče drugog pitanja, ima zemalja koje su čak ograničile kretanje i na brzinu pješaka na nekih 6 kilometara.

Uvaženi državni tajniče, evo, ja sam mislila nešto drugo pitati, ali me je kolega Emil Deus potaknuo da vas pitam, njega nažalost više nema, nešto sasvim drugo. Dakle vi ste u proteklom periodu od 2008. ovaj Zakon preživio je 9 izmjena. Ovo je sada 10. u svih tih 9 izmjena pozivali ste u radnu skupinu i liječničke asocijacije. Ovoga puta, prvi put ovoga puta nije bilo predstavnika liječnika u radnoj skupini, inače formirano je povjerenstvo 19.10. za provedbu, 19.10.2020. i nije bilo liječnika, bio je samo predstavnik Ministarstva.

Nakon zadnjih izmjena iz 2019., osobno sam se sastajao nekoliko puta sa predstavnicima liječničkih udruga među kojima svakako, možda neću nabrojati sve, nisam sa svima vjerojatno, ali sa KOHOM-om svakako jesam. Zašto nisu bili, jesu li, evo napamet ne znam sadržaj, popis svih članova radne skupine, ako saznam, ja ću vam svakako javiti.

Poštovani državni tajniče, osobito i načelniče Mataija, svakako je hvale vrijedna ova inicijativa, ove promjene, korak s vremenom oko romobila i tih jednoprega kojima ograničavate brzinu, ali morate dati iznimno veći značaj i preventivno represivno djelovati na neodgovorne, nekulturne i necivilizirane vozače bicikla koji po pločnicima, nogostupima ugrožavaju u gradovima, u urbanim sredinama najranjivije, starije životne dobi, pješake, mame s djecom, itd., to je prvo, to je evidentno u Zagrebu, to je katastrofa što se radi, idite prošetajte pa ćete vidjeti koliko će vas biciklista udariti u lakat ili ako imate sreće, neš' gore.

Poštovani g. zastupniče. Iako često mi ističemo kad govorimo o ovome Zakonu i ovoj materiji, da su za sigurnost prometa na cestama bitni čovjek, vozilo i cesta. Ja bih rekao, to je moje mišljenje, a mislim da ga dijele i mnogi drugi, da je čovjek najvažniji. Ako je čovjek, što ste rekli pristojan, savjestan, ako uvažava druge u prometu, ako anticipira stanje, ako ne gleda samo u mobitel, ne znam, negdje u prazno nego prati što se događa, spriječit će se mnoge nesreće. Dakle na cesti, ali isto tako i na biciklističkim stazama na kolniku i slično. Za ovo pitanje koje ste drugo uputili nemam informacije o tome pa vam ne mogu ništa konkretno ogovoriti. Evo svjedoci smo da električnih vozila ima sve više i više, prošle godine duplo više nego prijašnjih ukupno svih godina i hvale vrijedno je što ste uveli ovaj Zakon, kazne za prekršitelje koji parkiraju na mjesto gdje se pune električno vozilo. Međutim, ovaj Zakon će doći negdje realno za 6 mjeseci u opticaj.

Izgleda da je radna skupina tako utvrdila da ne postoji druga mogućnost pa zbog toga je propisana ova odredba. Ja sam pravnik i nekako mislim da možda se moglo naći način, ali sad nisam se s time bavio, nisam se skonzultirao nešto više da bismo mogli, da bi vam mogao eksplicitno to reći, tako da vjerujem da je radna skupina učinila sve što je moguće i kad je vidila da nema drugog načina, onda je odlučila dopuniti s tom odredbom ovaj Zakon. Vidio sam na jednom mjestu blizu mjesta gdje stanujem da, koje, di se, parking je, dakle i tu je postavljeno mjesto za punjenje i vidim da je uvijek sve puno i vidim ta ista vozila i kad idem na posao i kad se vratim, vraćam, dakle očito da oni zlorabe to. Je li možda moguće naplaćivati kazne za parking ili neke druge sankcije, to, trebalo bi vidjeti sa gradskim vlastima. Uvaženi g. Katić, evo ja ću ponoviti eto, vrlo često tijekom ovih replika izrečenu istinu, svi znamo, naročito u urbanim sredinama da su romobili problem. Moramo se staviti ponekad i u njihovu poziciju, niti njima nije teško, a kamoli lagano sići sa pločnika tamo gdje se kreću pješaci u promet. Evo, recimo, ja ću vam konkretno govoriti u gradu di živim, ovdje u Zagrebu, oni na cesti, recimo u jednoj Vlaškoj, u jednoj Draškovićevoj, u jednoj Teslinoj, u jednoj Vukovarskoj ne mogu doći na cestu jer će ugroziti, prvenstveno vlastiti život. No opet, kažem, čini mi se da nismo ovdje riješili bitnu stvar. Što ćemo sa tim ljudima? Oni žele voziti svoje romobile. Podsjećam vas, motorist sam preko 30 godina.

Ispričavam se predsjedavajući. Dakle sad rješavamo, poštovani g. zastupniče, jednu novost koja se pojavila, koja nas je možda se malo i zatekla jer kad smo vidjeli zadnjih godina svaki dan, svaki tjedan sve više smo viđali, pogotovo u centru ili širem centru Zagreba takove, sad je zima pa ih je manje, ali čim evo sad dođu topli dani, pojavit će ih se sigurno jako veliki broj, kako, kao što kažete, prolaze i među pješacima i to pitanje svakako moramo riješiti jer za sad smo imali sreće da nije bilo nekih brojnih i velikih nezgoda i stradanja, ali moramo sve učiniti da se ne, samo ne nadamo, a da ništa nismo učinili. To ne bi bilo opravdanje za sve nas.

Hvala lijepa uvaženi državni tajniče, svjesni smo činjenice da već duže vrijeme na našim prometnicama se pojavljuju vozila koja nisu pravno normirana, tzv. romobili. Neki kažu da pozitivno utječu na okoliš, olakšavaju i ubrzavaju kretanje u velikim prometnim gužvama, što evo, zasigurno možda i je. Druge europske zemlje su regulirale to, Njemačka je znači regulirala ih na brzinu od 20 km/h, 14 godina starosti za upravljanje, Austrija 25, svi iznad 12 godina starosti mogu upravljati, ja pozdravljam što ćemo konačno i mi to zakonodavno urediti jer naravno, da ne kaskamo za drugim europskim zemljama, no, moje pitanje vama, koliko će ove zakonske odredbe poboljšati stanje i sigurnost na našim prometnicama kad smo svjesni da su prometne nesreće i dalje velike, da kazne koje nisu male ne utječu na to.

Toga nikad nije dovoljno, ali svjesni smo svi skupa da na jedan mali, ali tvrdokoran broj ljudi ne možemo utjecati i koji će uvijek činiti prekršaje i kaznena djela i zbog toga moraju postojati i sankcija.

Prometne nesreće su nažalost 8. uzročnik smrti svih dobi, starosnih dobi u svijetu, među ovim najmlađima, do 29 godina su prvi uzročnik smrti.

Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, imate li podatke o postocima i brojevima i uz brojeve smrtnih posljedica koji su najčešći uzroci nesreća u RH za prethodne 2 godine uz poseban osvrt na promijenjeno zdravstveno stanje o kojem zapravo govorimo i u ovom izmjenama Zakona?

To je brzina, 57% je dakle ili nepropisna ili neprilagođena brzina. Svakako da iza njih, iza nje dolazi u obzir korištenje alkohola i opojnih droga, korištenje i drugih, zatim slijede druga sredstva, prvenstveno tehnička koja, zbog kojih dolazi do distrakcije vozača, dakle zbog nedovoljne pažnje u prometu i evo, na taj način dolazimo do ovih visokih brojki koje moram svakako smanjiti. Zdravstveno stanje vozača je svakako vrlo bitno da bi taj broj bio manji i mislimo da ćemo ovim predloženim odredbama smanjiti broj onih koji voze, a nisu psihofizički sposobni i spremni za vožnju.

Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle čuli smo već da je ovo 10. izmjena temeljnog Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji datira iz 2008. g. Ovim izmjenama Zakona već sad je prenormirani, stoga je vrlo teško primjenjiv i provediv na učinkovit i pravedan način. U javnom savjetovanju koje je bilo objavljeno 7. srpnja u trajanju od 30 dana bilo je 224 komentara, velik broj nije nažalost prihvaćen. Na sigurnost prometa na cestama najviše utječu učinkovita i konzistentna provedba kaznenih odredbi, edukacija građana i informiranost, odnosno preventiva, a to se u ovom Zakonu baš i ne vidi. Stanje i razvijenost cestovne infrastrukture u velikoj mjeri utječe na sigurno odvijanje prometa i sigurnost sudionika u prometu, od pješaka do vozača tegljača. Zeleni plan EU, Green deal, snažno potiče korištenje bicikala i bicikliranja, a u Hrvatskoj vrlo malo biciklističkih staza izgrađeno za sigurnu vožnju biciklista. Staze nisu odvojene od kolnika, već su samo označene žutom trakom ili vrlo rijetko drugom bojom, dok najčešće nema niti toga. Postoji općeniti trend smanjivanja motoriziranosti na cestama, korištenja javnog prijevoza, korištenja električnih bicikala i električnih romobila i korištenje osobnih vozila i vozila javnog prijevoza na električni pogon. Taj trend je već na neki način zahvatio i Hrvatsku i zbog toga se išlo u definiranje zasebnih kategorija. Svakako korištenje osobnih prijevoznih sredstava nesumnjivo ima pozitivan učinak na nekoliko aspekta odvijanja prometa, ekološki aspekt, smanjenje ukupnog opterećenja prometnih i motornim vozilima, smanjenje potrebe za parkirnim mjestima, manje opterećenje javnog prijevoza, lagani su, prenosivi i relativno prihvatljivih cijena. U ovom prijedlogu Zakona je napravljeno nekoliko izmjena, posebno bi se dotakla da je definirana zasebna kategorija vozila, kao što su električni romobili, električni bicikl ili Segway, dakle osobna prijevozna sredstva. Njima je dopušteno sudjelovanje u prometu na kolniku, u slučaju nepostojanja biciklističke trake i površina za kretanje pješaka, samo iznimno na cestama na kojima je ograničena brzina na 50 km/

Također se Hrvatska udruga vozača električnih romobila zalaže za ukidanje tog ograničenja snage elektromotora jer oni pokušavaju gledati dugoročno, ne samo kratkoročno, ističući da industrija električnih vozila, ne samo romobila već svih električnih vozila eksponencijalno raste, performanse i efikasnost su puno veće zbog povećane snage elektromotora i onda se zapravo ide na poticanje mikromobilnosti i tih alternativnih načina prijevoza, pa se evo, nekako poziva na to da se ne ide na ograničavanje snage tih navedenih vozila. Također se u ovom prijedlogu Zakona spominje ovo što smo čuli u replici, da se mora koristiti zaštitna kaciga do 16 godina, pitanje je sad zašto ne stariji od 16 godina.

Važno je istaknuti da se povećava kazna za neprilagođenu brzinu sa 500 na 1000 kuna, naravno da nam je važna sigurnost u prometu, ne samo puko punjenje proračuna i kažnjavanje vozača, ali evo, mislim da je jako važno, u prvom redu djelovati preventivno, a onda tek i represivno. I sada, najvažnija stavka oko koje bi se puno zapravo istakla bi i u vrijeme sad ovog izlaganja u ime kluba i u pojedinačnoj raspravi završno, a to je pitanje zdravstvenih pregleda vozača, odnosno liječničkih pregleda. Budući da nije uvaženo sve ono što se govorilo i od strane struke i na odboru i na tematskoj sjednici, mi za sada nećemo dići ruku za podržavanje ovog Zakona u ovom čitanju. E sad, idemo redom, dakle prvo, dakle predlagatelj kaže da je glavna intencija ovih izmjena Zakona, govorimo o čl. 37 i 38 koji se odnose na čl. ... [[Govornik se ne čuje.]] je da je cilj pravovremena dostava bitnog podatka koji može imati izravne utjecaj na stanje sigurnosti u prometu na cestama i da nikakva nova obveza liječnicima obiteljske medicine nije uvedena niti je novo administriranje. Međutim, to nije baš tako. Upravo na to upozorili su i predstavnici struke, održali smo naime tematsku sjednicu koja je bila 4.11.2021., ubrzo nakon toga je bio odbor 24.11., državni tajnik iz Ministarstva zdravstva je govorio na tematskoj sjednici što mi sad tu imamo raspravljati kad to još nije niti na Vladi niti u Saboru, a zapravo imamo itekako o tome raspravljati. Pokušavala se donijeti nekakve izmjene zakona, a ustvari će se napraviti društvena i zdravstvena šteta koja će biti daleko veća od onoga što se pokušava donijeti izmjenama zakona.

Dakle i HOKOM i Hrvatsko društvo medicine rada i Hrvatska liječnička komora i Udruga pacijenata i predstavnici ... [[Govornik se ne razumije.]] tako da je bilo puno toga rečeno, a nije se uvažilo. Što se tiče samog KOHOM-a, Liječničke komore koji navode neke primjedbe vezane uz čl. 37, da eto, moraju liječnici svi koji su dakle pregledali pacijenta, moraju kod njegove privremene promjene stanja prijaviti tu privremenu promjenu. Dakle to će zapravo dovesti do niza pitanja i postaviti niz pitanja vezana za takvo postupanje. Da li je liječnik dužan protekom tog roka ponovno pozvati pacijenta da se preispita zdravstveno stanje vozača? Da li će se taj vozač uopće javiti na kontrolni pregled? Dolazi svakako do gubitka povjerenja na relaciji liječnik-pacijent. Osim toga, resorno ministarstvo još uvijek nije definirano pravilnik koji će imati svoj popis bolesti, stanja, lijekove, doze, trajanje. Dakle, svi ovi razgovori idu najmanje od 2019. sada je 2022. a još uvijek nema niti blizu novog pravilnika. Malo detaljnije o tome ću govoriti u pojedinačnoj raspravi. Imate i primjer iz Francuske jer točno postoji definirani semafor, označen crveno, žuto, zeleno glede lijekova koji mogu utjecati na sposobnost vožnje tako da bi zaista bilo uputno da poslušate ono što je bilo govoreno na tematskoj sjednici i na svim ovim dosadašnjim sastancima. Osim navedenog članka 37. veliki je problem i članak 38.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Dakle, zakon koji je pred nama neobično je važan za svakog od nas jer smo svi na neki način sudionici prometa bilo aktivno ili pasivno. Promet u smislu napretka jedno je veoma dinamično područje. S obzirom da tehnologija napreduje doslovno iz dana u dan i pojedine novine koje su nam do prije godinu dana bile nezamislive sada su posve uobičajena stvar. Iz tog razloga u pravnom smislu moramo pratiti trendove i pravovremeno odgovarati na iste jer se bojim da je predviđanje u kom pravcu će ići razvoj zapravo i nemoguće. Međutim, mislim kako u određenim situacijama ipak moramo reagirati promptnije, pa ću tako pojednostavljeno reći kako električni romobil postoji već više godina u stvarnosti, ali ne i u zakonu. Sjećam se jednog teksta od prije nekih dvije godine kada je jedna gospođa na električnom romobilu jedno maleno dijete posjela na dno romobila, drugo malo starije stavila ispred sebe dok je iz njezine torbe virio maltezer. Gospođa je vozila kolnikom što nije smjela, onda je upozorena i prešla je na nogostup no ni tada zapravo nije bila u prekršaju. Naime, romobil po članku 124. trenutnog zakona važeći o sigurnosti prometa na cestama može se kretati dijelom koji je predviđen za pješake, ali nipošto ne smije ići na kolnik.

Medicinari su nas konstantno upozoravali na moguće neželjene posljedice ovakve vožnje, dakle te brze vožnje na romobilima, pa je tako za N1 ugledni ortoped naveo jedan primjer, baš te enormne brzine.

Također pogibiji i teškim ozljedama mogu biti izloženi i pješaci na koje naleti ovakav romobil u ovoj brzini. Upravo zbog toga mi se spornim čini prijedlog da kaciga bude obvezna samo za vozače električnih romobila mlađe od 16 godina, jer pad pri brzini od 25 km/

U 2020. zbog ovog prekršaja najviše osoba je smrtno stradalo čak njih 84 što predstavlja više od trećine svih smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama. Iz tog razloga povećava se novčana kazna za prekršaj neprilagođene brzine kretanja na hiljadu kuna umjesto dosadašnjih 500 koja je bila najčešći uzročnih kao što sam rekla događanja prometnih nesreća. A s obzirom da je zakonom predviđeno da se kazna u roku od tri dana može platiti u polovici iznosa, tako da je za prekršaj neprilagođene brzine do sada bilo moguće platiti 250 kuna i narodski rečeno završiti cijelu priču. Smatram da visina izrečene kazne ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelj prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja, a znamo da bi cilj zakona trebao biti prevencija a ne sankcioniranje. Moram se dotaknuti i prebacivanja dijela odgovornosti na liječnike obiteljske medicine, odnosno na odredbe koje predviđaju da će obiteljski liječnici prijavljivati policiji svoje pacijente koji zbog zdravstvenog stanja nisu sposobni upravljati vozilom. Na spornost ovog zakonskog prijedloga je upozoravano od strane medicinske struke, jer smatraju da nisu u dovoljnoj mjeri bili uključeni u izradu zakona, odnosno da su zaposlenici Ministarstva zdravstva koji su radili na zakonu zapravo administrativni djelatnici, a ne medicinari. Ono čega se također bojim je pitanje hoće li se ovim prijedlogom dodatno opteretiti i onako opterećen medicinski sustav naročito liječnici obiteljske medicine. Ako je već bilo potrebno da liječnici sudjeluju na određeni način u provođenju zakona, jer su i ranije liječnici svih specijalizacija bili dužni upozoriti na trajne promjene koje utječu na vozače zbog čega se sada radi o povremenim promjenama i samo izabranim liječnicima obiteljske medicine, odnosno zbog čega se to ne odnosi na sve, pa i na neizabrane liječnike ostalih specijalizacija. Pojedini stručnjaci upozorili su da bi zakonski prijedlog mogao dovesti do toga da, odnosno da ishodi liječenja budu lošiji jer posljedično može dovesti do povećanog broja oboljelih od hroničnih bolesti. Zašto? Postavlja se pitanje hoće li ovaj zakon dovesti do narušavanja povjerenja na relaciji liječnik pacijent? Ili još gore hoće li pacijenti lagati primjerice o simptomima neke bolesti kako bi sačuvali svoju dozvolu. U konačnici što ako netko pacijent laže svog liječnika o tome da uopće nema vozačku dozvolu? A postavlja se i pitanje zaštite osobnih podataka u određenim situacijama pa treba li liječnik uopće znati ima li vozačku dozvolu pacijent ili nema? Poboljšanje sigurnosti na cestama svakako nam treba i treba biti prioritet, jer svaki spašeni ljudski život i svaki iskorak u sigurnost pa i onaj najmanji ipak je pozitivan.

U ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista sada će govoriti poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama svakako radi iskorak u pravcu reguliranja sigurnosti prometa i smanjenja gotovo svakodnevnih crnih statistika, iako imamo određene primjedbe. Nadam se da će se one i uvažiti na njega. Prema statističkim pokazateljima u prvih 10 mjeseci 2021. godine u prometnim nesrećama na hrvatskim prometnicama smrtno je stradalo 275 osoba što je za 54 osobe ili 26% više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Najčešći uzroci nesreća bili su prevelika brzina i alkohol. Svakako je dobro da se prijedlog novog zakona poveća iznos kazne za prekršaje neprilagođene brzine jer smatramo da će visine kazni vozače ipak donekle odvratiti od počinjenja prekršaja. Ono što smatram da je bitno je također da nakon više od dvije godine korištenja na hrvatskim cestama električni romobil biti ozakonjen, te se regulirati njihovo sudjelovanje u prometu. Regulacija prometovanja ovih osobnih prijevoznih sredstava usklađuje se sa odredbom koja se odnosi na slične do sad predviđene kategorije vozila, uglavnom bicikle. Pozdravljamo i uvrštenje i definiranje tih relativno novih ekološki prihvatljivih i sve brojnijih prijevoznih sredstava u okrilju novog zakona, te nam je drago da je prihvaćen prijedlog iz javne rasprave za povećanje snage takvih vozila sa 0,25 kilovat sati na 0,6 uz ograničenja brzine od 25 km/h. Tom uredbom su ta vozila postala funkcionalna i za odrasle osobe jer mogu savladati i odgovarajuće uspone. Propuštenim i nedorečenim smatram prekršajnu odgovornost vozača tih vozila kao i uvođenje obavezne zaštitne opreme što smo danas ovdje čuli i to samo za mlađe od 16 godina čini nam se prikladnijim predvidjeti obvezu nošenja kaciga na svim romobilima za sve starosne skupine kao i nošenja obaveznih reflektirajućih prsluka što bi također valjalo primijeniti na vozače bicikla. Svakodnevno zapravo svjedočimo tome da se u prometu takvi vozači osobito sada u zimsko vrijeme neuočljivi, nevidljivi i na slabo osvijetljenim prometnicama jer ni bicikli, ni električni automobili uglavnom nisu opremljeni odgovarajućom rasvjetom niti je to zakonski propisano. Također bi trebalo preciznije definirati i kretanje vozača osobnih prijevoznih sredstava po površinama za pješake, te zonama smirenog prometa pod uvjetom da se vodi računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu poglavito pješaka, jer ovo bi mogao postati divlji zapad u korištenju sa romobila. Najspornije u prijedlogu ovog zakona unatoč najboljoj namjeri predlagatelja ocjenjujemo dio zakona koji se odnos na uređenje utvrđivanja privremene nesposobnosti vozača. Vidim da svi imaju zapravo na to dosta velike opaske. S obzirom na to da se ovim prijedlogom zakona odgovornost za upravljanje vozilom za vrijeme trajanja zdravstvene nesposobnosti u potpunosti prebacuje na obiteljskog liječnika iako treba biti isključivo na samom vozaču kao što je to u slučaju vožnje u alkoholiziranom stanju. U prijedlogu izmjena i dopuna zakona navedeno je da će posljedice tih izmjena dovesti do administrativnog rasterećenja liječnika i policijskih službenika što sigurno ne odgovara stvarnosti s obzirom na to da se liječnicima osim dosadašnje obaveze prijave zdravstveno nesposobnih vozača dodaje i nova obveza prijave privremeno nesposobnih vozača u vezi s kojim se prijavama će k tome morati još i posebno voditi računa o trajanju takve nesposobnosti. Navedeno bi predstavljalo dodatno administrativno opterećenje liječnika osobito sada u vrijeme pandemije i velikog povećanja broja liječenja zbog posljedice pandemije covida. U navedeni članak osim postojećih obveza prijavljivanja vozača koji nisu sposobni za upravljanje vozilom uvedena je i dodatna obveza liječnika da razlikuje stanje koje privremeno onemogućuje sigurno upravljanje vozilom od trajnih stanja. S druge strane izabrani liječnici nisu dovoljno kompetentni uopće odlučivati o navedenim stanjima s obzirom da to spada u nadležnost medicine rada. Kako bi se ovaj segment zakona što bolje regulirao podržavam mjere koje u ime struke predlaže Liječnička komora i to sljedeće: ponovo uvođenje obveznih zdravstvenih pregleda i dodatno snižavanje dobne granice za provođenje obveznih zdravstvenih pregleda na 65 godina života na način kako je to ranije bilo propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama iz 2015. godine. Smatram da bi se time ponovo uspostavio važan dodatni mehanizam nadzora nad zdravstvenom sposobnošću za upravljanje motornim vozilima pogotovo kod starijih generacija. Što se tiče normativnog uređenja predlažem iskorak u pogledu izvještavanja o promjenama zdravstvenog stanja vozača na način da se odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama više ne propisuje obaveza liječnika da izravno izvještava nadležno tijelo o svim uočenim bolestima ili stanjima vozača koji utječu na sigurno upravljanje vozilom. Zakona u buduće bi trebala sadržavat samo obavezu liječnika da pacijenta, odnosno vozača upozori na uočenu promjenu zdravstvenog stanja, te da se dano upozorenje evidentira u njegovoj medicinskoj dokumentaciji. Prvenstveno sam pacijent treba preuzeti odgovornost za svoje zdravstveno stanje. Nepridržavanje preporuka, te upozorenje koje je liječnik izrekao i evidentirao u zdravstvenom kartonu, te na takav način provoditi obvezu koju mu se uostalom nalaže člankom 198. Zakona. Odgovornost bi trebala biti i na informiranom pacijentu da sam odluči hoće li pridržavat se navedenog upozorenja i suzdržavat se od upravljanja motornim vozilom sve dok je navedeno upozorenje liječnika evidentirano u kartonu ili bi samoinicijativno, odnosno na traženje nadležnog tijela u propisanom roku obavio detaljan zdravstveni pregled u svrhu otklanjanja svih sumnji u njegovu zdravstvenu sposobnost odnosno radi brisanja evidentiranog upozorenja u e-kartonu. Ističem da obaveza liječnika treba završiti evidentiranjem uočene promjene zdravstvenog stanja u zdravstvenom kartonu u e-kartonu pacijenta. Posebno neprimjerenim smatram mogućnost kažnjavanja isključivo liječnika novčanim kaznama u slučaju neprijavljivanja uočene promjene zdravstvenog stanja.

Sve pretpostavke nužne za dostavu, odnosno razmjenu podataka moguće je definirati putem odgovarajućih dodatnih promjena zakonskih, podzakonskih propisa kojima se uređuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače. Problem dosadašnjeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama kao i svih ostalih zakona u Republici Hrvatskoj nije samo u pojedinoj manjkavoj regulativi, nego često u nekonstantnoj i nedosljednoj njihovoj primjeni, te se nadam da će to nakon donošenja predloženih izmjena neće ponoviti. Jer mnogi naši zakoni nisu loši, nego je zapravo način provođenja njih puno puta upitan. Radi se često puta kampanjski.

U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta sada će govoriti poštovani zastupnik, e oprostite prije je klub Zeleno-lijevog bloka a govorit će poštovana zastupnica Ivana Kekin, izvolite. Pa ovako, dakle izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama o kojem danas govorimo problematične su u nekoliko aspekata. Ali daleko su najproblematičnije kada dođe do efekta kojeg navedene izmjene imaju na liječnike obiteljske medicine. Dakle, o tome je javno govorio KOHOM, o tome su govorili predstavnici Hrvatske liječničke komore, govorila je Hrvatska udruga medicine rada. No unatoč njihovim zamolbama i apelima doslovno nikog od medicinske struke niste uključili u radnu skupinu koja se bavila izradom nacrta. Pa nije niti čudo da su predložene izmjene zapravo stvarno skandalozne. Dakle, predložene izmjene zapravo znače da je liječnik obiteljske medicine odgovorna osoba koja bi trebala svakoga dana svakoga pacijenta prilikom svakog pregleda procjenjivati da li je sposoban ili nije za upravljanjem motornim vozilima. I onda ako slučajno procijeni da je došlo do neke promjene zdravstvenog stanja koja bi potencijalno mogla utjecati na njegovu sposobnost upravljanja motornim vozilima odmah evidentirati tu promjenu kroz CEZIH i de facto stornirati vozačku dozvolu toj osobi koju je pregledala. Dakle, taj prijedlog je stvarno skandalozan, potpuno je neprihvatljiv jer neće dovesti do povećanja sigurnosti na cestama, nego dapače upravo suprotno. Ono do čeg će dovesti da pacijenti neće ići svojim liječnicima obiteljske medicine jer će znati da im se to može dogoditi, neće prijaviti zdravstvene tegobe koje imaju jer će znati da im se to može dogoditi. Neće uzimati terapiju jer će znati da im se to može dogoditi. Dakle, vi ćete zapravo ovim izmjenama uzrokovati to da nam se po cesti voze ljudi koji se ne liječe od određenih stanja koja utječu na njihovu sposobnost za vožnju, dakle a uz to da ne zanemarimo ćete dovesti do značajno loših ishoda liječenja radi toga što ljudi neće ići svojim doktorima kad bi trebali i na vrijeme. Dakle, to je prva stvar. Uz to ovaj zakon i izmjene zakone donosite a bez da Hrvatska ima jasno definirane kriterije oko toga koja stanja, koje bolesti, koje terapije, koje promjene zdravstvenih stanja utječu na nečiju sposobnost za vožnju, nego sve to prepuštate subjektivnoj procjeni liječnika obiteljske medicine koji se za to u svojoj specijalizaciji uopće nije obrazovao. To prije svega znači da ćemo imati potpuno neujednačeno postupanje, jer će jedan liječnik ovako procijeniti, a onaj drugi onako na temelju svoje subjektivne procjene. I još privatne liječnike recimo niste obvezali na to što zapravo znači da će oni naši građani koji imaju novaca i dobro su situirani moći otići liječit se kod privatnog liječnika, uzimat terapiju koju mu je propisao privatni liječnik koji to ne mora i ne može prijaviti preko CEZIH-a, a ovi siromašni da, njima preostaje da se ne liječe i to je to. Uza sve to ono što radite sa ovim Zakonom o sigurnosti na cestama dovodite liječnike obiteljske medicine u poziciju apsolutne pravne nesigurnosti, jer ih stavljate u situaciju u kojoj moraju pred sudom odgovarati za svaku situaciju u kojoj je neki njihov pacijent učinio prometni prekršaj dakle ili je sudjelovao u nekoj nesreći. Mogao je odgovarati prekršajno, a bome mogao ih je osiguravajuće kuće tužiti, tražiti odštete, mogu ih tužiti pacijenti radi toga što im nisu oduzeli vozačku itd. Dakle, dovodite liječnike obiteljske medicine u situaciju teškog i neprihvatljivog sukoba interesa da biraju između vlastite sigurnosti, između vlastite profesije, između licence i između objektivne procjene njihovog pacijenta. Meni uopće nije jasno kako je to moguće i čime se vodila radna skupina kad je dopisivala ove izmjene i dopune ovoga zakona. Inače u samom zakonu već imate propis da se sposobnost upravljanja, citiram: „utvrđuje u specijaliziranim ustanovama i trgovačkim društvima u kojima rade specijalisti medicine rada“ Ako tu sposobnost utvrđuju posebne ustanove kako je moguće da se svaka sljedeća privremena nesposobnost utvrđuje kod loma i da onda liječnik obiteljske medicine, dakle lom za to pravno odgovara. Primjerice imamo profesionalnog vozača kamiona koji dođe svom liječniku obiteljske medicine jer je anksiozan i ovaj mu prepiše diazepam.

I evo ga, liječnik obiteljske medicine nije dobro procijenio da će diazepam koji stvarno može utjecati na nečiju sposobnost vožnje, a pije ga ne zna koji dvoznamenkasti postotak naših građana, da je eto odgovoran jer to nije zapisao u CEZIH i prijavio ga. Ili Claritin kojeg je spominjao kolega Pavić. Ili će liječnik obiteljske medicine biti užasno oprezan, pa će onda to prijaviti u CEZIH i oduzeti našem anksioznom profesionalnom vozaču njegovu vozačku dozvolu i automatski pravo na rad. I što onda? On ne može raditi. Da, rekli ste onda on može tražiti izvanredni pregled na koji naravno mora čekati neko vrijeme i ne samo to, nego mora naravno i platiti taj izvanredni pregled pacijent. Dakle, to je ono što radite sa ovakvim rješenjem. Tu se spominjala Velika Britanija kao primjer dobre prakse. Dakle, oni imaju agenciju koju rade licencirani liječnici koji procjenjuju sposobnost ili nesposobnost za vožnju, a pri čemu pacijenti sami moraju prijavljivati se u agenciju. Dakle, ne prijavljuju ih njihovi obiteljski liječnici, nego postoje jasni pravilnici, jasni kriteriji, potpuno je jasno koja stanja, koju promjenu terapije, koje dijagnoze morate prijaviti i onda vas neki licencirani liječnik koji se samo time bavi procijeni da li možete ili ne možete voziti. To je primjer dobre prakse. Ovo je apsolutno primjer užasne prakse. Ono što meni nije bilo jasno kada sam čitala te izmjene zakona i razgovarala sa morem kolega koji su se javljali meni, ali ja vjerujem i svim drugim klubovima je bilo zašto? Koja je motivacija bila za ovo jer to je fakat užasno loše i donijet će niz problema. I onda sam došla do jednog jedinog mogućeg objašnjenja. Naime, do sada su liječnici obiteljske medicine morali prijavljivati eventualne promjene MUP-u i onda bi MUP morao poslati takve pacijente na pregled i onda ako bi se pokazalo da je pacijent stvarno nesposoban za vožnju bi on platio pregled, a ako bi se pokazalo da je pacijent sposoban za vožnju onda bi MUP platio pregled. I to je tako funkcioniralo. I onda se 2019., bilo je oko 1000 takvih prijava godišnje su mi rekli. I onda se 2019. dogodila prometna nesreća na kućicama kod Svete Helene gdje je vozač pod utjecajem opijata se zabio sa 125 km/h u jedan automobil u kojem je sjedila tročlana obitelj. I šta se dogodilo nakon toga? Doslovce isti dan je policija obavila pretres ordinacije liječnice obiteljske medicine čiji je on bio pacijent, iako se on prije toga liječio na Rabu i šta ja znam gdje. I mislim ona je dobila prekršajnu kaznu prije nego li što je taj čovjek koji je to uradio uopće bio na bilo koji način sankcioniran. Dakle i nakon toga su liječnici obiteljske medicine koji znaju svi za taj slučaj počeli masovno prijavljivati svoje pacijente MUP-u, jer naravno da nitko ne želi da mu se dogodi takva situacija, da neki njihov pacijent ha mislim pije, posmrče koku, ne znam ima poremećaj svijesti bilo kojeg tipa i da njima dolazi policija u ordinaciju. I onda ste dobili more prijava i taj problem je trebalo riješiti, jer su sve te prijave išle na izvanredne preglede i kod većine tih prijava na izvanrednim pregledima bi se uspostavilo da ljudi ipak jesu sposobni za vožnju. I onda bi MUP plaćao te preglede. Tako da je MUP odlučio riješiti taj problem i MUP je riješio taj problem, ali riješili ste ga na način da ste ga riješili preko liječnika obiteljske medicine, da ste ga riješili preko leđa pacijenata, preko povjerenja između liječnika i pacijenta što je osnovni preduvjet za dobro liječenje. I ono što je najvažnije riješili ste ga na uštrb sigurnosti na hrvatskim cestama, a ne za sigurnost što bi trebala biti intencija ovih izmjena.

Gubi pravo na govor, pa će onda sljedeći klub biti onaj IDS-a. Govorit će poštovani zastupnik Emil Daus, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom. Da kao što je već rečeno više ovdje područja i više problematike. Ima i dobrih primjera, ali ovdje smo kao oporba da ukazujemo na one koji nisu toliko dobri. Problemi sa predmetnim zakonskim izmjenama su vrlo dugi. Jednim dijelom su bili uzrokovani ukidanjem periodičnih pregleda vozača amaterskih kategorija 2013. 2019. je Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo zdravstva predlagali su ponovno uvođenje pregleda, ali zbog političke intervencije te izmjene su nestale iz konačnog teksta izmjena, bez obzira što su u provedenom e-savjetovanju i MUP i Ministarstvo zdravstva tada branili svoj prijedlog za ponovno uvođenje periodičnih pregleda. Danas u Saboru izmjene predmetnog zakona u kojem ne samo da nema ponovnog uvođenja periodičnih pregleda već se uvodi i pomalo čudna odredba o tzv. upozorenju vozačima od strane liječnika kojem se vozaču trenutno suspendira vozačka dozvola. I više njih je o tome danas pričalo. Vodile su se i žestoke rasprave, dosta tih polemika je bilo u javnosti, predočeni su argumenti od strane struke ali predlagatelj se pokazao na neki način i nespreman na tu suradnju sa predstavnicima raznih struka. No krenimo redom. U izradi predmetnog zakona nisu bili angažirani niti imenovani članovi radne skupine i to sam prije u replici pitao radne skupine i strukovnih liječničkih društava Hrvatskog liječničkog zbora i drugih udruga liječnika u čijoj domeni se nalazi utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača. Stoga navedeni prijedlozi izmjena zakona koji se tiču utvrđivanja i/ili suspendiranja zdravstvene sposobnosti vozača nemaju stručnu medicinsku podlogu već su uradak isključivo osoba iz redova predlagača. Iako predlagač navodi da su u izradi predmetnih prijedloga izmjena sudjelovali zaposlenici Ministarstva zdravstva, ali uz dužno poštovanje administracija u zdravstvu nije medicinska struka a poboljšanje sigurnosti prometa na cestama sigurno se ne može postići ako se iz izrade izmjene zakona isključi medicinska struka nadležna za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača. Nadalje, nije naveden način na koji se utvrđuje promjena zdravstvenog stanja vozača koji utječe na sigurno upravljanje motornim vozilom, niti je naveden način obavješćivanja nadležnih policijskih ureda. Također nejasan je nepotpuno obrazložen postupak i rokovi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača za koji je utvrđeno da privremeno nije sposoban upravljati motornim vozilom i koji nije zadovoljan sa navedenim upozorenjem. Takozvano upozorenje stupa na snagu odmah, postaje vidljivo u centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu RH, tzv. CEZIH-u, postaje vidljivo policiji. Vozač je trenutno u prekršaju ukoliko upravlja motornim vozilom. Profesionalni vozači ne mogu obavljati poslove na svom radnom mjestu uslijed izdanog upozorenja, a izdavanjem tog upozorenja osobama koje su profesionalni vozači trenutno se ograničava ustavno pravo na rad i pravo na dostupnost radnog mjesta definirano člankom 54. Ustava RH. Zatim se navodi termin tzv. izabranog liječnika. Postavlja se pitanje kako i kojim načinom će upozoravati pacijente svi oni tzv. neizabrani liječnici, na primjer bolnički, vanbolnički specijalisti, svi oni koji nisu izabrani liječnici obiteljske medicine, ginekologije, stomatologije i koji nemaju pristup CEZIH-u. CEZIH-u nije omogućen pristup ni specijalistima medicine rada koji utvrđuju zdravstvenu sposobnost vozača, a s druge strane omogućen je pripadnicima MUP-a. Ukazujemo na navođenje termina tzv. opravdane sumnje kojim se pripadnicima policije daje pravo da derogiraju ocjenu zdravstvene sposobnosti vozača utvrđenu od nadležnog specijaliste medicine rada i konzilijarnih suradnika na osnovu anonimnog i aproksimativnog sumnjičenja. Ne znam da li postoji možda da u kojem drugom zakonskom propisu u državi odredba kojom se dovodi u sumnju odluka liječnika zbog tzv. osnovane sumnje pripadnika policije, te zbog toga koje se nalaže provođenje daljnjih postupaka i uzrokuju znači dodatni troškovi zbog upućivanja imatelja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti na pregled drugostupanjskom povjerenstvu. Ono što posebno zabrinjava nas koji mislimo i na one koji ne žive u većim urbanim sredinama i koji nemaju dostupan javni prijevoz je to da se izdavanjem tzv. upozorenja o promjeni zdravstvenog stanja imatelju vozačke dozvole uzrokuju dodatni troškovi i postupci izazvani ograničavanjem mobilnosti. U obrazloženju predlagača izmjena zakona stoji da se izmjenama želi postići i ušteda za vozače, no nije nam samo jasno kako kada piše da naknadu za zdravstveni pregled vozača koji su nezadovoljni izdanim upozorenjem o promjeni plaća taj isti vozač. Prijedlogom zakona uvodi se i prekršajna odgovornost vozača kojem je izdano upozorenje o promjeni zdravstvenog stanja. Ovdje nije jasno u kojem roku i kojim putem vozač ostvaruje pravo na žalbu na predmetno upozorenje, a kojim trenutno gubi pravo na upravljanje motornim vozilom. Koordinacija hrvatske obiteljske medicine KOHOM je nadležnima predložilo da problem riješe tako da obavijest odnosno upozorenje dano pacijentu o tome da ne bi trebao upravljati vozilom stane između liječnika i pacijenta na način da liječnik isto zavede u medicinskoj dokumentaciji, te preda pacijentu dok bi samo na posebno traženje policijskih službenika liječnik bio dužan dostaviti takvu obavijest odnosno upozorenje na uvid. Sam pacijent, odnosno vozač u tom slučaju imao bi mogućnost i odgovornost suzdržati se od korištenja motornog vozila za vrijeme trajanja obavijesti, odnosno upozorenja, jednako kao što je dužan učiniti to kad ima prisutnog alkohola u krvi. Na primjer mogućnost naknadnog obraćanja izabranom liječniku radi kontrole svog zdravstvenog stanja i utvrđivanja prestanka postojanja privremenog stanja ili iniciranja upućivanja na izvanredni zdravstveni pregled o svom trošku. I pred sam kraj moram spomenuti još ovo, a ponukan sve učestalijim prekršajima i prometnim nesrećama koje su uzrok i stari vozači posebno oni u poodmaklim godinama. Da, slažemo se statistika je takva da su mlađi vozači najveći problem, odnosno najviše uzrokuju prometne nezgode, brzina, alkohol, to je sve jasno ali sve više smo svjedoci ljudi vozača u poodmaklim godinama, u kasnim godinama koji stvarno rade prekršaje u prometu. Neke od njih na žalost i sa tragičnim posljedicama, pa predloženim izmjenama zakona uopće nije obuhvaćeno područje utvrđivanja zdravstvene sposobnosti starijih vozača i periodičnih pregleda istih. Predmetno područje je u RH neadekvatno regulirano i u suprotnosti je sa postojećom praksom u EU i s predloženim izmjenama u postojećoj zakonskoj regulativi od strane Europske komisije i Europske agencije za sigurnost cestovnog prometa. Da li se misli i dalje bježati od tog problema ili će se napokon preuzeti odgovornost. Možda je to malo nezgodno, ali ne smijemo toliko ni populizmu svi težiti, nego neke stvari koje treba rješavati treba rješavati.

lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Ja ću možda govoriti o nekim stvarima koje nisu spominjane večeras toliko, ali mislim da su isto nešto na čemu bi trebali poraditi kada govorimo o izmjenama i dopunama ovog vrlo važnog zakona. U krajnjoj liniji i statistički podaci koje spominjete i jedan od razloga zašto bi trebali ići u ove promjene i zašto govorite da trebamo ne znam kaznu sa 500 povećati na 1000 kuna i upravo činjenica da nam statistički pokazatelji ti nisu dobri. Dakle, sve što mi radimo izgleda da ne daje dovoljno rezultata. Ja sam vas već na samom početku kada sam replicirao na vaše uvodno izlaganje pitao kako planirate mjeriti tih 25 dopuštenih kilometara na nekom romobilu i niste mi dali odgovor.

I ne smiju prelaziti ili toliko imaju, tako je predviđeno što znači da je to 600 vati, a ako ukucate u tražilicu i želite kupiti to već sad možete naći ne znam offroad električne romobile koji imaju dva puta po 1600 vati, dakle dva puta po 1,6 kilovata i koji postižu brzinu od 100 km/h. To je istina. Dakle, možda je problem negdje drugdje, možda je izvor problema negdje drugdje ne u sankcioniranju nego u činjenici da je na tržištu moguće kupiti romobil koji ide sto kilometara na sat. Dakle, ono što je meni u ovoj cijeloj priči pomalo sporno je to da je dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima od 14 godina na više. I ima tu zanimljivih stvari ne znam da im je obvezno nošenje reflektirajućeg prsluka noću uvijek a danju u slučaju smanjene vidljivosti. Tko odlučuje što je smanjena vidljivost? Dobro magla je smanjena vidljivost, ali smanjena vidljivost može biti iz bezbroj nekih drugih razloga, može biti iz displeja koji se nalazi pored ceste kao reklamni pano. Ono što je možda bitno za reći je tih famoznih 14 godina i nije nikakva prepreka nekome da bude sudionik u prometnoj nesreći. Nesreća se zove nesreća zbog toga što je nesreća, a oni s 14 godina mlađi maloljetnik.

14 godina je sukladno Zakonu o sudovima za mladež koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine, dakle to je mlađi maloljetnik. Članak 5. stavak 2. Zakona kaže da maloljetnik koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela navršio 14, a nije navršio 16 godina života da mu se mogu izreći odgojne mjere i sigurnosne mjere. Dakle, njega se ne može poslati u zatvor za maloljetnike, a možemo imati vrlo teške posljedice. On može izazvati prometnu nezgodu sa ne daj bože smrtnim slučajem. Netko je od kolega iz vladajuće koalicije spomenuo pitanje osiguranja. Pozdravljam to i mislim da je to nešto što je recimo riješeno u Njemačkoj na način da se godišnje plaća ali ne nenormalnih novaca kao što se to kod nas plaća u svemu, nego između 15 i 30 eura, to piše u ovom vašem dokumentu. Edukacija vozača. Dakle, netko sa 14 godina uzme taj stroj koji se kreće, pa nek' se kreće samo 25 km na sat i on ide u promet, on je sudionik u prometu. Vi ste tu iznijeli puno stvari ograničavajućih, on mora kada dođe do pješačkog prijelaza sići dolje. Tko će ga s tim upoznati? Hoće li to dijete otići pročitati ovaj zakon? Ja vas uvjeravam da neće.

Ja nisam vidio da je ovim zakonom predviđena neka vrsta obuke za one koji se mogu kretati i do sto kilometara na sat. Ono što me posebno fasciniralo se u stvari dogodilo na našem odboru kada smo razgovarali o jednoj inicijativi da vidimo što se događa sa onim standardiziranim kutijama prve pomoći. To je nevjerojatno na samoj toj sjednici odbora je rečeno da nedostatak kutije prve pomoći ili dijela njenog sadržaja kao i protok roka od pet godina od proizvodnje više nije razlog da vozilo ne zadovolji na tehničkom pregledu, jer se isto smatra manjim nedostatkom koji ne utječe na sigurnost vozila u prometu i takvo vozilo prolazi na tehničkom pregledu. Dakle, kada je mjesto nesreće u pitanju i dođe neka nestručna osoba koja je prošla nekakav tečaj prve pomoći možda je bolje da ne dira unesrećenoga, a posebice ako ima neku staru prvu pomoć, kutiju prve pomoći u kojoj se nalazi nekakva sterilna Gaza koja je sve samo više ne sterilna. I tu se potpuno slažem sa vama. Međutim, onda se postavlja pitanje pa zbog čega mi polažemo prvu pomoć? Zbog čega ljudi koji skupo u Hrvatskoj plaćaju vozački ispit plaćaju ga zasigurno u cjelini barem 7000 kuna, u osnovi ja sam to malo išao pretraživati. Tečaj za B kategoriju je 5600 kuna.

Ispit iz pružanja prve pomoći je 118,75 kuna. Što će nam ta prva pomoć? Dakle, ne moramo imati prvu pomoć, de facto pa čak i de iure ne možemo pružiti prvu pomoć, ali moramo položiti prvu pomoć. Ukinite uopće tu obvezu, uvedimo je ne znam kao tečaj koji će biti na razini srednje škole. To je najmanji problem. I kad smo već kod te prve pomoći i govorili su ljudi puno o zdravstvu, vi u zakonu govorite o koridori kojim se služe vozila posebice hitna pomoć, vatrogasci itd. koji kako sam s puno vozio po europskim cestama je uobičajena stvar. Svaki nadvožnjak ima onaj znak i de facto čim se staje, čim je što bi rekao Hrvat štau mi se razmičemo lijevo i desno i pozdravljam tu odluku. Jer i sami kažete statistički je dokazano da povećava mogućnost dolaska na mjesto nesreće za četrdesetak posto. Jeste li možda razmišljali što se događa u hrvatskim gradovima, posebice u gradu Zagrebu istina je i nazdravlje, sa upornicima ili tzv. ležećim policajcima bez uvrede nemojte me krivo shvatiti kolokvijalno. Je li ti uspornici, posebice koji sada u gradu Zagrebu izgledaju kao omanje planine i sigurno bi neki bivši dužnosnici na njih mogli i žičare poslati. Je li ti uspornici možda kojim slučajem usporavaju hitnu pomoć. Da bi hitna pomoć došla do mene gdje ja živim mora proći barem tridesetak uspornika. Kojom brzinom se hitna pomoć može kretati preko uspornika? Vrlo malom, a treba doći žurno. I mi ćemo otvarati na autocesti koridore i pazit ćemo da oni brzo prođu. Ali čovjek koji je ugrožen doma, pa zar nema on pravo na hitnu, hitnu pomoć a posebice kad se nalazi u takvoj hitnoj pomoći i vozi se u zdravstvenu ustanovu. Kako to izgleda? Mislim da bi o tome trebalo malo razmisliti. No, meni se čini bez obzira koliko se to nekima ne sviđa da činjenica da imamo subjektivni doživljaj policajca kao način mjerenja kretanja tih vozila. Policajac ide i on kaže e ja mislim da ovo ide više od 25 km na sat. To je kao u onom vicu kada ruski policajac zaustavi Amerikanca, pa ga žele kazniti. A onda oni njemu kažu da, ali imamo tovarišča Aljošu koji to zna. A kak panjužno? Dakle, mi pravimo smijuriju od toga jer i sami ste rekli uređaja za mjerenje kretanja tih romobila nema, a subjektivni doživljaj liječnika je opet dodatna podloga za korupciju, klijentelizam i kriminal jer će o liječniku ovisiti hoće li te prijaviti ili ne.

Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je u prvom čitanju izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Apsolutno je riječ o jednom zakonu koji je važan i meni je žao što evo raspravljamo u 10 sati navečer. Ja bih neusporedivo radije voljela da smo dobili neki, da je bio u nekom boljem terminu i da se nas više imalo priliku uključiti u raspravu iz nekoliko razloga. Kad uopće analiziram i kad neki zakon i pripremam se za raspravu, onda jako volim brojke. Dakle, 1979. godine je u Hrvatskoj stradalo u prometu 1605 naših stanovnika. 40 godina kasnije ili 2019. 297 i onda kad malo vidite tamo negdje devedesetih smo bili na 1000, pa smo onda bili na 600, pa na 400 i sad se vrtimo 2020. 237, 2021. 299 dakle negdje oko 300. Jedan od razloga je zaista što su ceste neusporedivo sigurnije i kvalitetnije nego što su bile i svaki put su sigurnije i kvalitetnije i naše ceste su uvijek i označavane kao posebno sigurne sa tunelima i sa svim ostalima. Ali to će biti tema jedna druga zato što su auti sigurniji i zato što imamo i niz, zapravo se svi mi više pridržavamo, vežemo se i niz, niz stvari.

Jednu stvar ću naglasiti i to ću moliti. Dakle, zakon osnovni iz 2008. Bilo je strašno puno izmjena. Bile su i jedna odluka Ustavnog suda i jedna odluka i rješenje Ustavnog suda i mislim da je došlo vrijeme da sljedeći put napravite novi zakon. Toliko je puno izmjena i toliko je svega da se vjerojatno vi u tome ne možete snalaziti. I ove izmjene zaista su i cjelovite, reguliraju niz stvari tako da zaista sam sigurna da je sljedeći put, dakle sad ne ali sljedeći put kad dođete, a doći ćete jer će biti određenih potreba, dođite sa novim zakonom. Ugradite sve što je, jer ovo se više neće u ovom zakonu moći snaći nitko. Kad govorim o poginulim na našim cestama zgodno mi je ta usporedba, odnosno bolje rečeno tužna. U godini dana, dakle u 2021. 291 poginuli, otprilike je toliko umrlih u tjedan dana o covida. Računajte da otprilike 50, danas je 48 ili 49. Dakle, nek' smo negdje 45, 50 onako sam vrlo, to znači u šest dana od covida ili sa covidom kako god to hoćete zvati u Republici Hrvatskoj je umrlo ljudi koliko na razini godine dana pogine i mi trebamo u zakonu imati mjere da je što manje i zato je to važno. Dakle, ono što zaista ću inzistirati, inzistirat ću da sljedeći put bude jedna cjelovita izmjena. Ali ono što idem dalje, idem na dvije teme ću se referirati, odnosno bolje rečeno na tri.

Ali ok, to ću pustiti dalje. Dvije teme koje ovaj zakon otvara i koje zaista treba naglasiti i to je uloga liječnika obiteljske medicine i tu ću se referirati u nekoliko rečenica. Dakle, nikad nemamo, ne znamo kako riješiti onda ulazimo u neke stvari koje su uvijek problematične i diskutabilne. Kad nismo znali kako riješiti jedan problem, onda smo taj problem prebacili na komunalne redare, pa su komunalni redari osim bavljenja energetskom učinkovitosti, bavljenja da li netko ima tablu ili ne, da li netko ima terasu, žardinjerima, bavili se cijepljenjem pasa i mački. Dakle, svaki put kad nismo znali to smo prebacili na komunalne redare. Pritom nismo imali na pameti da su to ljudi u principu sa srednjom stručnom spremom i koji se s tim nisu niti mogli, niti znali, niti imaju vremena baviti. E sad imamo novu modu. Sad sve prebacujemo na liječnike obiteljske medicine, pa onda oni trebaju voditi različite evidencije, oni moraju testirati govorim vezano uz koronu. Oni moraju ne znam i cijepiti po kućama, ne znam alat nositi sa sobom. Moraju sve i bavit se cijelom administracijom osim bavit se svojim pacijentima, onima koji k njima dolaze na način na koji se trebaju baviti. Ja predlažem da se u sljedećim, kroz neku sljedeću izmjenu zakona liječnici obiteljske medicine bave i rastavama brakova.

Dakle, da završim misao. I dolazim do teme koja je meni izuzetno draga i dobro je da je u ovom zakonu regulirano to su romobili. Romobili su činjenica, romobile ljudi koriste. Romobili kod nas nisu regulirani u zakonodavstvu. Dakle, mi smo pred nekoliko mjeseci je jedan sudionik prometa, dakle čovjek je poginuo jer je bio sraz romobila i auta. Romobili su na različiti način rješavalo zakonodavstvo drugih zemalja. Ja sam dobila, imam i sad je usaborskoj proceduri imam izmjenu ovog zakona vezano za romobile. Siječnja 2020. Jer da se radi jedno cjelovito rješenje i dobro je da smo to rješenje dobili. Ali nije dobro da smo ga dobili na ovaj način definirano. Što kad je riječ o romobilima trebamo definirati. Moramo definirati, dakle što su to mala električna vozila. Moramo definirati maksimalne brzine koje moraju biti, moramo definirati i ovlasti jedinica lokalnih samouprava jer oni imaju vezano uz parkiranje smještaj i ostalo, moramo definirati obavezu korištenja svjetala reflektirajućih prsluka, obavezu korištenja kacige, mjesta po kojima se ti romobili mogu kretati. Dakle, to su osnovne stvari koje se mora definirati. Ja neću reći da sam ja kroz svoju izmjenu zakona to definirala. U nekim stvarima se podudaramo, ali u nekim stvarima ne. I ja koristim priliku da ukažem na potrebu da to i definiramo, potrebu da razmislite da se to definira i nekako drugačije. Uvijek imamo amandmane koji se od oporbe odbijaju, ali barem smo odradili posao na koji trebamo. Dakle, gdje se danas ljudi koriste romobile i kreću? Po pješačkim stazama. Danas vam je kretanje na romobilu kao kretanje pješaka jer nemamo to definirano u zakonodavstvu.

Dakle, to je osnovna definicija koju sam ja još učila u prošlom stoljeću u prošloj državi, na fakultetu kad smo uopće definirali način na koji je. Mi smo onda uveli temu pješačkih staza. Mi pješačke staze danas imamo gdje smo smanjili pločnik, pa i dio pločnik pješačka staza. Pogledajte u Zagrebu koliko puta imate problem kao pješak sa dijelom koji koristi biciklist koji nije kriv, koji hoda, biciklistička staza ispričavam se. Mislim da sam rekla u zanosu borbe pješačka staza biciklistička. I imate dio kolnika koji se jednako tako koristi kao biciklistička staza. Ja sam sigurna u jednu stvar, da jedna brzina romobila može biti kad on koristi dio pločnika, jer tu dio pločnika koristi pješak, a dio je biciklistička staza koju će koristiti romobil, da je tu jedna brzina, a da druga brzina koja može biti kad je na kolniku, pa kolnik koristi dakle sva ostala vozila, a dio kolnika je odvojena biciklistička staza. To imaju Nizozemska i neke druge zemlje i tu bi trebala biti neka treća brzina jer je tu onda samo biciklist i romobil. Dakle, morate sustavno pristupiti tome.

Evo pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iako se ove izmjene prvenstveno odnose na dopunu zakona novim odredbama kojima se definira zasebna kategorija vozila na električni pogon kao što su električni romobili i monocikli, te jasnije propisuju pravila za njihovo upravljanje svakako je važno naglasiti kako se ove izmjene su još jedan bitan korak u jačanju sigurnosti prometa na cestama. Mnogi su spominjali brojke kako je to do sada izgledalo, a u proteklih 10 godina je u Hrvatskoj u prometnim nesrećama stradalo, poginulo 3324 osobe, a više od 144 000 osoba je ozlijeđeno. Prema statističkim pokazateljima u 2021. u prometnim nesrećama smrtno je stradala 291 osoba što je 54 osobe ili 22,8% više u odnosu na godinu ranije. Prometne nesreće vodeći su ipak uzročnik smrti djece i mladih u dobi od 5 do 29 godina, a osmi uzročnik smrti na svijetu za osobe svih dobnih skupina. Više od polovice svih smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama čine upravo danas dosta spominjani pješaci, biciklisti i motociklisti koji su i dalje često zanemareni u pogledu sigurnosti prometa, pa stoga smatram izuzetno važnim podržati ove predložene promjene i dopune jer idu u smjeru jačanja sigurnosti cestovnog prometa. Iako bi zakon prvenstveno trebao imati svoju preventivnu i edukativnu ulogu u pojedinim slučajevima kao što je promet gdje želimo izbjeći crne statistike on očito mora imati i preuzeti i represivnu funkciju. I zadnjim izmjenama zakona kojima su uvedene drakonske kazne nije se postigao željeni cilj smanjenja broja poginulih i stradalih u prometu iz čega možemo zaključiti da odmjeravanje visine kazne nije dovoljna garancija već mora pratiti i efikasna politika provođenja tih istih propisa. Iako su predložena rješenja ovih izmjena zakona u javnoj raspravi izazvala negodovanje pojedinih stručnih udruženja, smatram da je za jačanje sigurnosti cestovnog prometa nužan i interdisciplinaran pristup i snažna među resorna suradnja. Bilo je i prijedloga da se informatički puno više odrađuje nego što bi trebalo se administrativno birokratski od nekih ljudi kojima to nije u stvari osnovni posao. Problem stradavanja u prometu je problem koji se tiče svih nas. Jedino zajedničkim radom možemo doprinijeti smanjenju broja poginulih i stradalih u prometu. A sad ja za razliku od nekih drugih prije koji su govorili sugeriram predlagatelju da još jednom razmotri inicijativu da se u skladu sa praksom većine članica EU prilikom tehničkog pregleda vozila nedostatak kutije prve pomoći ili isteka roka valjanosti kutija prve pomoći sankcionira na način da se onemogući prolazak na tehničkom pregledu sve dok se vozilo ne opremi kutijom prve pomoći sa važećim rokom trajanja. Naime, u našem klubu, Klubu HNS-a, HSU-a i nezavisnih smatramo da je nepostojanje kutije prve pomoći ili neispravnost njenog sadržaja, odnosno isteka roka valjanosti predstavlja nedostatak koji može unesrećene dovesti u rizik ako se prva pomoć ne pruži pravodobno ili se pruži uz pomoć neispravnog sanitetskog materijala. Naglasio bih da je ovakvo mišljenje na predmetni zakon sugerirano i od strane Ministarstva zdravstva, a dovoljni je podatak da više od 144 osoba u zadnjih deset godina ozlijeđeno i na neki način im se pružala prva pomoć. Želio bih i skrenuti pažnju, a već su danas i mnogi o tome govorili i na dio izmjena zakona koji se odnosi na obvezno nošenje kaciga osoba mlađih od 16 godina za vozače osobnih prijevoznih sredstava. Naime, vozači stariji od 16 godina također mogu teško stradati tijekom vožnje takvim vozilima, stoga apeliram na predlagatelja da razmotri mogućnost uklanjanja bilo kakve dobne granice i uvede opću obvezu nošenja kacige za sve vozače osobnih prijevoznih sredstava. A i vidimo danas kad prolazimo ulicom svi oni koji koriste ta sredstva većina njih i sami bez da je to obaveza koriste kacigu. Sigurno bi bilo korisno kad bi je svi koristili. I unatoč dobroj prometnoj regulativi, propisima i dalje se premalo radi na jačanju prometne kulture, edukaciji i prevenciji, te osobnoj odgovornosti svakog sudionika u prometu jer u konačnici odgovornost leži na svakome od nas. Nije samo zakon taj, nego treba i edukacija i jačanje prometne kulture. Klub HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika podržat će ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i nadamo se da će ove sugestije će se naći u drugom čitanju konačnom zastupnika HDZ-a sad će govoriti poštovana zastupnica Maja Grba-Bujević, izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, gospodine Mataja. Uzimajući u obzir sve brži napredak tehnoloških dostignuća čovječanstva možemo primijetiti kako je u prometu prisutno sve više različitih vrsta prijevoznih sredstava koje se kreću na električni pogon. Određene vrste takvih prijevoznih sredstava nisu kategorizirane, a time ne postoji niti prekršajna odgovornost za njihove korisnike.

Time se dovodi u opasnost sigurnost tih vozača, ostalih sudionika u prometu, a posebice pješaka. Električni romobili sada predstavljaju pješačka pomoćna sredstva, te je njima dozvoljeno kretanje isključivo po pločniku i u pješačkoj zoni. Prema tome, postoji potreba urediti sudjelovanje takvih vozila u prometu. Važećim zakonom nisu posebno definirane kategorije za vozila kao što su električni romobili, električni motocikli, sugweyi i slično. Prema samom svojoj svrsi motorno vozilo je namijenjeno za kretanje u prometu isključivo kolnikom. U dosadašnjoj praksi zbog nedostatka regulacije osoba koja koristi električni romobil ili drugo električno prijevozno sredstvo smatrala bi se pješakom, te se ne smije kretati kolnikom nego samo nogostupom. Njihovom sve većom upotrebom razvidno je kako postojeća zakonska regulativa nije u potpunosti na zadovoljavajući način regulirala ovu problematiku, te potreba da se ista dopuni novim odredbama kojima će se definirati zasebna kategorija vozila i njihova uporaba. Uz to postoji i potreba i urediti uvjete koje moraju ispunjavati vozači takvih vozila kada upravljaju vozilima kao i odrediti prometne površine po kojima se smiju kretati. Ova problematika nije samo prisutna u Hrvatskoj, nego postoji i u drugim državama članicama EU. Primjerice u Njemačkoj je upotreba električnih romobila regulirana još 2019. godine, gdje su postavljena neka osnovna pravila. Dozvoljene maksimalne brzine ograničene na 20 km/

U Italiji je dozvoljeno kretanje na biciklističkim stazama, kolniku i pločniku dopuštene brzine 30 na kolniku, 20 na biciklističkim, a 6 km na nogostupu. Dozvoljeno je unošenje naprava u vozila javnog prijevoza putnika a za upravljanje nije potrebna vozačka dozvola. Danas je već bilo tu riječi o tome, pa recimo u Španjolskoj je obavezno osiguranje od nastale štete trećoj osobi, pa je to nešto što ćemo svakako predložiti da se uvrsti i ovaj naš, ove naše izmjene i dopune zakona. A postoji mogućnost u nekim zakonima u Europi da gradovi samostalno donose svoju lokalnu regulativu. To isto tako nije zanemarivo zato što i mi imamo neke specifičnosti, pa ste sami kazali da je Dubrovniku dozvoljeno da to regulira na drugačiji način. Mislim da je to dobar put. Što se tiče predloženih izmjena zakona uvodi se nova kategorija vozila za koju postoji potreba propisivanja brzine kretanja vozila, te se uvodi dužnost vozača koji upravljaju površinama koje nisu na cesti, da brzinu kretanja prilagode okolnostima i uvjetima površine po kojoj se kreću. Također se povećava novčana kazna za prekršaj neprilagođene brzine kretanja koja je najčešći uzročnih prometnih nesreća. Predloženim izmjenama omogućit će se i sankcioniranje nesavjesnih vozača koji na predviđenim mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila parkiraju vozila koja nemaju tu mogućnost. To zaista možemo iz svojih života vidjeti svakodnevno kad prođemo bilo gdje, dakle ta su mjesta zauzeta i to je stvarno nešto što treba, tu zloupotrebu treba stvarno sankcionirati. Bitna stavka u izmjenama zakona predstavlja i koridor za prolazak vozila hitnih službi koji predstavlja trag namijenjen prioritetnim vozilima koji služi za prolazak vozila hitne službe prilikom nastanka incidentne situacije. Jer kada se pogledaju radovi onda zapravo o toj brzini ovisi u konačnici spašavanje ljudskog života. A kaže statistika, da se uvođenjem takvog koridora na mjesto nesreće može doći prosječno četiri minute ranije, te se povećati šansa za preživljavanje stradale osobe za 40% To je strašno puno. Ovo je statistika, ali to je strašno puno. 4 minute dolazak hitne, ako znamo da čovjek iz velike krvne žile može za 3 minute iskrvariti, da je dolazak od 4 minute predstavlja zapravo ključnu točku za uvođenje ovoga. Da se mene pita to bi bilo još puno drastičnije, ali razumijem da je to sad teško ovog časa na taj način razmišljati kako ja razmišljam kao zdravstveni radnik pogotovo hitnjak koji se s time susreće često. S obzirom na predviđanja i sve veću prisutnost autonomnih vozila uvodi se pojam potpuno automatizirano vozilo. Mislim da je to važno, to je jedan iskorak koji će nas sigurno čekati, jer iz javno dostupnih podataka sve je više informacija o vozačima koji upravljaju vozilima automatiziranog upravljanja na nedopušten način. Naime, tijekom vožnje ne sjede za upravljačkim mjestom i na taj način zapravo uopće ne mogu preuzeti kontrolu nad upravljanjem u slučaju nekakve incidentne situacije. Bitna stavka je uređenje administrativnog i financijskog smanjenja opterećenja vozača liječnika te policijskih uprava koji se odnosi na zdravstvene preglede vozača. Već sam u svojoj replici nabrojala vama gospodine državni tajniče nabrojala tko sve to radi, dakle to su isti ljudi koji su i do sada to radili osim što su sada to prijavljivali fizički, pismeno a sada će imati mogućnost da kroz sustav prikažu da je nekome ta mogućnost privremene zabrane da mu je odobrena privremena zabrana. Ja bih uvijek kao liječnik puno rađe ne pisala papire i slala papire, nego klikom jednim odredila da je to takva i takva. Naravno da bi se to sve skupa provelo uistinu su nužne izmjene Pravilnika o zdravstvenom pregledu vozača i kandidata za vozače. I tu molim da zaista to bude u rukama struke. Samo je struka ta koja može reći, znači ne vi u Ministarstvu unutarnjih poslova, nego zaista struka u Ministarstvu zdravstva, liječnici koji to rade različitih profesija koji u tome sudjeluju da donesu izmjene i dopune tog pravilnika koji će točno regulirati ona stanja u kojima čovjek može biti, a da mu je za to potrebno smanjiti njegovu sposobnost upravljanja motornim vozilom. To je nešto što, bez toga ionako ovaj zakon odnosna ta odredba u zakonu ne može doći do, ne može se uopće konzumirati. Izmjenama, ili da sumiram, izmjenama će se regulirati sudjelovanje u prometu osobnih prijevoznih sredstava kao što su električni romobili, omogućit će se i urediti njihovo sudjelovanje u prometu na cestama, uredit će se pravo i način korištenja površina po kojima se mogu kretati, uredit će se pravila gleda vozača navedenih vozila, omogućit će se sankcioniranje vozača koji parkiraju vozila na predviđenim mjestima namijenjenim za punjenje električnih vozila, uređuju se odredbe glede koridora za prolaz vozila hitnih službi i smanjuje se administrativno i financijsko opterećenje vozača liječnika, te policijskih uprava koje se odnose na liječničke preglede zbog privremenog zdravstvenog stanja vozača. Sve predložene izmjene predstavljaju veliku korist koja će se utvrditi tek njihovom primjenom u daljnjem razdoblju, a naročito glede upotrebe novih tehnologija i prisutnosti novih oblika prijevoznih sredstava u prometu. Bitnu stavku predstavlja zaštita zdravlja i života sudionika u prometu koja će se povećati izmjenama ovog zakona. Za naglasiti je da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu, te će Klub HDZ-a podržati ove izmjene i dopune u prvom čitanju uz napomenu da zaista očekujemo, da to se već moglo čuti puno puta danas ovdje u ovim raspravama, da se točno regulira upotreba i način korištenja kutije prve pomoći. To je jako važno. Ja kao zdravstvenjak sigurno mogu potvrditi niz ovdje navedenih stvari koje su se do sada čule da se ne ponavljam jer je to nešto s čime pomažemo čovjeku. Vi znate da postoje postupci koji se uče na prvoj pomoći gdje se u 3 minute ili se napravilo ili se nije napravilo. Za to vrijeme hitna ne može doći i zato ta kutija mora biti na svom mjestu, mora postojati i mora biti puna onog svega što piše i naravno mora to sve skupa biti u roku trajanja, pa vas to molim da uzmete u obzir kada budete pripremali ovaj zakon za drugo čitanje.

Najprije poštovana zastupnica Opačak Bilić, izvolite. Hvala potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Iako se zakon mijenja po dosta pitanja i u više članaka i prihvatljivih i ne prihvatljivih i zapravo uključuje nekoliko segmenata možemo reći da je, zapravo srž izmjena su dvije stavke. Prva je definiranje statusa električnih romobila i njihovih vozača i drugo je uvođenje obveze obiteljskim liječnicima koji su evo možemo reć već sad preopterećeni dodatno im se evo uvodi obveza da ako kod vozača dođe do privremene promjene zdravstvenog stanja obiteljski liječnik to mora upisati u centralni zdravstveni informacijski sustav, a o tome će informacija direktno biti dostupna MUP-u. Reći ću odmah da Klub Socijaldemokrata u određenim dijelovima pozdravlja predložene izmjene ovog zakona, no s obzirom da izmjena ima dosta evo možemo o mnogo čemu raspravljat. Prije svega ja ću se osvrnuti na pozitivne izmjene kao što je prometovanje električnim romobilima, monocilima, segvijima i sličnim uređajima i još što se tog tiče znamo evo čuli smo danas da su izmjene zakona upravo u ovom, po ovom pitanju bile predložene i raspravljene još u prošlom sazivu sabora i još na inicijativu kolegice Mrak-Taritaš, no tada je takav prijedlog evo mogu reć bio zdušno ovaj odbijen sa 88 glasova od strane vladajućih, a evo danas nam izmjene po tom pitanju dolaze možemo reć evo s minimalnim razlikama od tadašnjeg prijedloga. No dobro, to je valjda kod nas tako običaj, nekakva tradicija da nema veze koliko je nešto korisno ili ne korisno, ima veze samo otkud prijedlog dolazi. Ipak važno je evo da čim prije reguliramo korištenje upravo ove kategorije vozila koja je u zakonodavstvu većine zemalja već duže vrijeme postoji. Ja vidim evo i u samom obrazlaganju zakona točno navedene načine reguliranja prometovanja malim električnim vozilima u drugim državama članicama EU. Evo recimo ovaj talijanski model dosta je evo sličan s našim prijedlogom zakona, a kao što sam rekla konačno je zapravo najvažnije ostvarit maksimalnu sigurnost u prometu, a to možemo upravo reguliranjem ovog pitanja, a jer i osobito jer pred, ma pretpostavkama o prometu trenutno imamo oko 15.000 ovakvih vozila, a vidimo evo da ih je iz dana u dan sve više, osobito i sad sa, ispričavam se, sad sa dolaskom ljepšeg vremena, a tim više ako uzmemo u obzir da doista evo ova vozila predstavljaju suvremeno rješenje za, i za gradske gužve jer su i jeftin način prijevoza, a i ne zagađuju okoliš.

Dakle kao što sam rekla, ova vozila evo doista su jeftina, jeftin način prijevoza i ne zagađuju okoliš. Tako da evo ovaj dio pozdravljamo, naravno pozdravljamo i sankcioniranje nesavjesnih vozača koji parkiraju vozila na mjestima namijenjenim za punjenje električnih auta i evo s obzirom da dosta izmjena ima, evo imamo i neke, za neke možda i futurističke dijelove uvodimo pojam djelomično ili čak potpuno automatiziranog vozila, s druge strane evo uvodimo pravila i odredbe za jahače živućih životinja i to je u redu evo. Minimalne izmjene evo imamo i za ispitivače instruktore vožnje i evo za vozila s prednosti prolaska, a s obzirom na preko 200 komentara javnosti ja evo držim da treba danas spomenuti ono što mi vidimo kao temu za raspravu, a to je prijedlog povećanja visine novčane kazne za prekršaj neprilagođene brzine s 500 na 1.000 kuna iako je ako uzmemo općenito iznose kazni za, kazni za prometne prekršaje, konkretno ovo minimalna izmjena, ipak predlaže se evo vidimo i dalje u člancima, recimo čl. 112. st. 11. kažnjavanje prekršaja ponovo s rigoroznim i izrazito visokim kaznama osobito evo za naša primanja i doista evo držala sam shodnim ovo spomenut jer pogotovo jer znamo i na kojoj je razini je životni standard u Hrvatskoj. Cilj Zakona o sigurnosti prometa na cestama isključivo mora imat za cilj sigurnost svih sudionika u prometu i svi se slažemo evo da ta visina novčane kazne mora djelovat na odvraćanje od činjenja prekršaja, no jednako tako moramo reć da cilj zakona nikako ne smije bit punjenje državnog proračuna i bez da me krivo shvatite to govorim upravo zato jer je jasno da se u Hrvatskoj u velikoj mjeri računa upravo na rast prihoda od kažnjavanja građana, što je vidljivo evo iz proračuna koji zapravo iz godine u godinu očekuje povećanje prihoda u jako velikim iznosima gotovo do čak 100 milijuna kuna i više. Evo da zaključim s obzirom na vrijeme. Rekla sam evo srž izmjena su dvije stavke od kojih je jedna propisivanje zakonskih odredbi za električna vozila, a druga je pretvaranje obiteljskih liječnika u policajce, ali o tome će evo više govorit moja kolegica doktorica Renata Sabljar-Dračevac.

Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, ja ću se osvrnut isključivo na uvođenje zdravstvene sposobnosti vozača za sigurnosno upravljanje motornim vozilima i prvo bi samo rekla da podržavamo uvođenje koridora za, za nuždu. To je jako dobro i tome se trebaju dakle prilagoditi hrvatski vozači. Na ovu temu odbor je, Odbor za zdravstvo održao je tematsku sjednicu na inicijativu liječnika KOHOM-a, a kolegica Marić je malo više rekla o samoj sjednici i o čemu smo pričali, pa se tu ne bi zadržavala. U e-savjetovanju dobili smo 2224 primjedbe, od toga oko 1/3 uputili su liječnici i liječničke asocijacije. No vratimo se malo u prošlost. Zakon je donesen 2008.g., preživio je 9 izmjena i u svih tih 9 izmjena sudjelovale su i liječničke asocijacije osim u ovoj 10-oj izmjeni. Tu ste uključili znači povjerenstvo koje je formirano 19.10.2020.g., stavljena je predstavnica iz Ministarstva zdravstva, a liječnici se bune da se radi o administrativnom djelatniku koji ne poznaje sam posao u struci. Osim toga, koristili ste se, dakle kada ste odbijali prijedloge koristili ste se liječničkim asocijacijama kao smokvinim listom pišući da su i oni sudjelovali u donošenju ovakvog prijedloga zakona, a sami znate da to, da to nije tako. Struku niste konzultirali i to nije nikako dobro jer je struka ovoga puta htjela naravno upozoriti na neke stvari koje su i u prijašnjim dopunama, dopunama napravljene loše. Dakle, koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine uputila vam je državni tajniče dopis u kojem je molila da ih se uključi u ovaj provedbu odnosno u dakle samu, samo povjerenstvo odnosno pripremu ovog prijedloga zakona. U potpisu dolje stojite vi, vi osobno ste ih odbili i niste ih uključile. Ovaj zakon je kontradiktoran je u jednom članku jasno se kaže da su potrebna vještačenja, specijaliste medicine rada odnosno, odnosno čak i tim ponekad, a u drugom zakonu tvrdite da paušalno liječnik opće medicine može procijeniti da li je, da li pacijentu treba oduzeti vozačku, oduzeti vozačku dozvolu. Znači liječnik vam uzima vozačku dozvolu, on je direktno egzekutor, on je taj koji klikom miša oduzme vam vozačku dozvolu. Tu uopće nije problem osim što vama ta vozačka treba da biste mogli funkcionirati. Kažete da se treba donijeti 7 podakata koje jedno od njih će donijeti i Ministarstvo zdravstva, a vjerojatno i zdravstvene preglede za vozače i vozačke dozvole, a ovaj, izdavanje vozačkih dozvola, ali naravno jako volite podzakonske akte umjesto da ste nam to, da ste to pripremili, da ste to napravili, da ste to složili unutar zakona, da ste omogućili građanima da to vide, da kažu, da komentiraju cijelu situaciju, ne vi ste nas doveli u poziciju da će to jednoga dana napraviti Ministarstvo zdravstva, a nama je jako bitno upravo ti pravilnici da bismo znali koje dijagnoze, koliko dugo se može pacijentu oduzeti dozvola, ali još važnije terapija, što je sa terapijom.

Hvala lijepa, evo kao što sam rekla u raspravi u ime kluba u pojedinačnoj raspravi ću se još dodatno osvrnuti na problem zdravstvenih pregleda vozača. Liječnici obiteljske medicine ističu da oni svakako prihvaćaju da imaju svoju ulogu u sigurnosti cestovnog prometa, ali tako da upozore pacijenta, a ne da tu informaciju prosljeđuju dalje. Prema statistici Svjetske zdravstvene organizacije samo 3% nesreće je uzrokovano promijenjenim zdravstvenim stanjem, a prema dobnim skupinama uglavnom se radi o osobama od 20 do 30.g. koji su nesreću prouzročili zbog prebrze vožnje, droge, alkohola ili korištenja mobitela u vožnji, pa odmah postavljam pitanje radimo li mi dovoljno na edukaciji i prevenciji takvih prouzročitelja nesreća? Nadalje, kao što sam rekla, ne postoji popis bolesti zbog kojih bi pacijentu bilo zabranjeno privremeno upravljanje vozilom.

Ovaj problem se ne odnosi samo na liječnike obiteljske medicine nego i na specijaliste odnosno sve druge liječnike koje ovaj, ove zakonske izmjene dotiču. Također su i predstavnici Hrvatskog društva medicine rada zapravo izrazili svoje negodovanje jer oni kao predstavnici struke nisu bili uključeni u izradu prijedloga zakona. Skreću pozornost na to da uvođenje pojma upozorenja kojega bi trebao izdati nadležni liječnik u stvari znači trenutačnu suspenziju imatelja vozačke dozvole da upravljaju vozilom i to je posebno problem kod profesionalnih vozača B i C kategorije kojima se time oduzima pravo na rad i koji se na to imaju pravo žaliti, a MUP za izvanredni predmet u tom slučaju ne snosi troškove. U drugim europskim zemljama takvog zakona nema. Opet ističem primjer Francuske koja ima listu lijekova koji se označavaju sa crvenim, žutim i zelenim oznakama, pa zašto onda ne bismo uzeli primjer i od drugih zemalja u kojima je to riješeno. Nadalje, ističe se problem da zapravo mora postojati statistika koliko je koje zdravstveno stanje utjecalo na sigurnost prometa. Smatramo da rješenje nije uključiti liječnike u ovaj zakon i kažnjavati ih još k tome nego je to osobna odgovornost svakoga koji vozi. Struka također predlaže sistematske preglede barem svakih 5.g. i ova rješenja poput semafora lijekova i također treba ukinuti prekršajnu odredbu da je liječnik odgovoran ako nije nekoga prijavio. Tu su jako važni i iz udruge za promicanje prava pacijenata koji također prate stanje i kažu da u drugim europskim zemljama nigdje nije ovakav zakon kao što je ovaj prijedlog zakona. Također kažu da liječnici pacijentima izdaju preporuke, pacijenti trebaju o tome voditi računa, svakako ističu pravo na privatnost odnosno zaštitu privatnosti podataka i liječničke tajne, a da bi se podaci proslijedili nekoj drugoj strani potrebno je tražiti privolu pacijenata.

Recimo evo primjer, mi bolnički liječnici otpuštamo pacijenta u subotu i savjetujemo da uzima po potrebi normabel kroz dan dva i pacijent se ne javi odmah liječniku nego uzima taj normabel po koju tableticu, pa i malo više još narednih 2-3 dana, znači više nego što smo mi preporučili, dogodi se prometna nesreća, tko će biti odgovoran, kako ćemo, mi ćemo to prijavljivati? Dakle, gdje je tu, zašto bi tu bila odgovornost liječnika, a ne samog pacijenta kojega ćemo naravno upozoriti na sve ovo. Također sam već spomenula u raspravi u ime kluba primjer Velike Britanije koji zaista imaju vrlo precizno razrađeno koja stanja, koji lijekovi utječu na sposobnost ovoga vožnje i postoji određena agencija i pacijenti se zapravo moraju toga svega držati…

Osim tretmana liječnika u ovom prijedlogu zakona, dakle liječnika obiteljske medicine koji je duboko problematičan i nadamo se da će doživjeti ozbiljne izmjene do drugog čitanja. Potrebno je naglasiti i one izmjene koje se tiču biciklista i pitanja njihovih prava i sigurnosti na našim cestama. Sveukupni dojam je da ove izmjene ni na koji način ne promiču niti potiču biciklizam, ne popravljaju ni spornih mjesta u zakonu nego dapače produbljuju ionako problematičnu poziciju biciklista koji se na našim cestama uglavnom voze po izboru voziti bicikl sigurno, ali nezakonito ili voziti bicikl u okviru zakona pri tom riskirati živu glavu. Primjerice, u dosadašnjim zakonima bilo je jasno da je vozač motornog vozila koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće dužan propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru. Dapače, prema dosadašnjim zakonima bilo je vrlo skupo oduzeti prednost vozaču bicikla ili romobila prilikom skretanja preko biciklističkog prijelaza. To je dapače najskuplji prekršaj koji vozači mogu napraviti na štetu vozača bicikla ili romobila. Ova situacija je potpuno jasno normirana i regulirana, pa ipak MUP predlaže uvođenje dodatne odredbe na štetu vozača bicikala i romobila i ta odredba kaže da je vozač bicikla ili osobnog prijevoznog sredstva koje se kreće biciklističkom stazom dužan pri prelasku kolnika obratiti pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju, te kolnik prelaziti nakon što se uvjeri da to može učiniti na siguran način. Dakle, iako već imamo članka zakona koji jasno slijedi međunarodno načelo i pravilo prometa da vozilo koje zadržava smjer kretanja ima prednost pred onim koji skreće, te mu pri tom presijeca put predlaže se odredba koja stvara pravnu nesigurnost za vozače bicikala i romobila na prometnicama poput npr. zagrebačke Vukovarske avenije gdje zadržavaju smjer kretanja ravno, kreću se uredno obilježenom površinom na prijelazu i imaju upaljeno zeleno svjetlo, ali će ih policija svejedno moći dodatno kazniti temeljem ove odredbe u slučaju da na njih naleti vozilo koje im je oduzelo prednost. Dakle primjerice, zakon nalaže da se prilikom nailaska vozila na obilježeni pješački prijelaz mora prilagoditi brzina i povećati oprez, ali istovrijedna obveza propustom zakonodavca MUP-a nikada nije propisana za nailazak na prijelaz biciklističke staze ili trake preko kolnika. Potom nove izmjene Zakona o sigurnosti na cestama propisuju da su vozači bicikala dužni kretati se biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja, a ako one ne postoje što bliže desnom rubu kolnika. Ova izmjena također ide na uštrb sigurnosti biciklista jer biciklističke staze često ne postoje, a navedeni traženi što bliže desnom rubu kolnika je najopasniji položaj za kretanje na putu. Tamo se nalazi šljunak, staklo i drugi otpad, rupe, šahtovi, prijetnja parkiranih automobila, prijetnja opasnog pretjecanja kad za to nema dovoljnog mjesta, manja preglednost u zavojima i zašto zakonodavac u ovom članku za romobile i bicikle ne dopušta iznimku od kretanja što bliže desnom rubu kolnika kako predviđa na drugom mjestu u čl. 47. za vozače motornih vozila u situacijama gdje je držanje uz rub opasno. Zatim nove izmjene zakona propisuju da je vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva koji se kreće biciklističkom stazom dužan prije stupanja na kolnik ceste koju namjerava prijeći kada biciklistička staza preko kolnika nije označena zaustaviti bicikl ili osobno prijevozno sredstvo i gurati ga kao pješak preko obilježenog pješačkog prijelaza. Naime, zakon situaciju u kojoj se biciklistička staza prekida na pješačkom prijelazu, iako bi morala biti u kontinuitetu, već adresira na način da već zahtjeva od biciklista da propusti vozila koja se kreću kolnikom. Dakle, ove dopune i izmjene umjesto da potiču biciklizam u svrhu smanjenja automobilskog prometa, u svrhu smanjenja zagađenja, u svrhu ispunjenja ekoloških ciljeva, ove izmjene dodatno otežavaju ionako tešku nezahvalnu i nesigurnu poziciju biciklista na našim cestama.

Da, problem svega ovoga što sam do sada govorila o biciklizmu naprosto je neshvatljivo da se još uvijek kao primarna stvar u izgradnji prometne infrastrukture zaista uzme razvoj što prije i što značajnije i što više upravo biciklističke infrastrukture kako u gradovima tako i izvan njih jer jedino izgradnjom infrastrukture i uređenim prometom i bicikala i romobila moći ćemo i uređenim prometom vozila moći ćemo urediti i promet pješaka tj. naše pješake onda zaista osigurati da budu isto tako jednakopravni sudionici u ovom prometu. A što se tiče ovog ekologije, zaštite zdravlja, onečišćenja, o tome da uopće ne govorimo koliko je to neophodno i potrebno i zato je u planu oporavka, ali vidjet ćemo, nadajmo se da će to biti bolje. Poštovana kolegice, dakle ponukana vašim zadnjim dijelom odnosno završnim riječima u pojedinačnoj raspravi htjela bih još jedanput naglasiti odnosno potencirati jednu drugu stvar. Puna su nam usta zelenog razvoja, zelenog plana, svaki put bez obzira koristi se ova govornica ili neki drugi način o svjesnosti Hrvatske, o svjesnosti ulaganja, neću reći da je već i određena količina sredstava iskorištene i realizirane pojedine biciklističke staze u pojedinim dijelovima Hrvatske koji su u smislu turizma, zelenog razvoja i sveg ostalog i onda dolazimo do stvarnosti. Dolazimo do ovakvog jednog zakona gdje se zapravo vidi da je, dobro je to pričati i dobro je to govoriti, ali negdje gdje možemo kroz nekakav konkretna zakon riješiti, omogućiti i definirati to ne radimo.

Mi smo dovoljno i imamo godina da se sjećamo da je prije 20-tak, 25.g. udruge, zelene udruge koje su govorile o biciklizmu, o gospodarenju otpada, o zelenim gospodarstvima itd. su bile smatrane čuđacima nekim, nekim tako da kažem frikovima, to je sve bilo nešto marginalno potpuno ne prisutno a tada je već bilo malo kasno. Mi sada svjedočimo da se u mainstream politiku može govoriti o zelenim politikama, tranzicijama, onečišćenju dddd, došli smo do teorije, sad je samo pitanje da li imamo dovoljno pameti i razuma da nam neće trebati još 20 godina do prakse onda će biti kasno za vas gospodo vladajući.

Poštovani državni tajniče sa suradnikom, još preostalih par kolegica, kolegica i kolega potpredsjednik, ako jedan od ciljeva ovoga zakona postići zacrtani cilj u Nacionalnom prometu sigurnosti cestovnog prometa koji je donesen za period od 2021. do 2030. godine, a to je smanjiti broj stradalih za 50% onda je logično da se kroz ovaj zakon traže rješenja kako na neki način unaprijediti, intenzivirati nadzor brzine, korištenja mobitela i vožnje pod utjecajem alkohola jer kao što smo već čuli u prijašnjim raspravama 95% slučajeva, smrtnih slučajeva na cestama zapravo su uzroci ova 3 faktora. Ono što je dobro i što naravno treba regulirati zakonom je i uspostava hitne helikopterske medicinske službe, dodatno vozačko osposobljavanje nakon polaganja vozačkog ispita. Jednako tako pohvalno je i što se na neki način zakonski reguliraju nove pojavnosti u samom prometu. Čuli smo kad govorimo i o električnim romobilima, ali i o autima danas autima koje je moguće poluupravljati na neki način da ne morate praktički ovaj cijelo vrijeme držati ruke na volanu, a danas sutra možda i nekakvih, nekakvih kak bi ja to rekla, robot taksija koje su već i neke tvrtke najavile za par godina da će postati naša stvarnost. Međutim, ovaj zakon kao što sam već i u replikama spomenula postoje nekakve nelogičnosti, prostor za dodatno promišljanje to je zašto smo regulirali neke granice odnosno zaštitu, mislim svi se mi ne volimo osjećati sputano na nekakvim kacigama, pojasevima u automobilima, međutim ako štitimo bicikliste i vozače romobila onda zaista nije logično zašto štitimo samo one mlađe od 16 godina, a ne štitimo i one starije jednako tako. Ako je maksimalna dozvoljena brzina kojom se može kretati taj električki romobil, a kod nas nije predviđeno da se kreće u trakama odnosno kolnikom gdje se kreću vozila, nego ga stavljamo na neki način u pješačku zonu ili na biciklističke staze, a kod nas je vrlo mala pokrivenost biciklističkim stazama. Možda nije logično da i na jednak način tretiramo brzinu biciklista i brzinu pješaka i u nekim zemljama je normalno da se u toj pješačkoj zoni brzina električnih romobila zapravo svede na razinu ljudskih koraka. I treće ne manje važno pitanje kojem bih htjela posvetiti jedan dio svoje rasprave iako su kolegice i kolege dosta o tome raspravljali je upravo ovaj novi moment u kome se zapravo krenulo već 2018. godine s ukidanjem obveznog pregleda vozača kada napune 65 godina, međutim ostala je obveza koju da naš izabrani liječnik ili neki drugi liječnik prijavi MUP-u neke bitnije teže bolesti, teško narušeno zdravlje, težu promjenu zdravstvenog stanja i da na temelju toga pregled znači provodi medicina rada. Međutim, sada ovim zakonom to ukidamo, liječnici to više nisu dužni činiti, medicina rada postaje tek drugostupanjsko tijelo i zapravo od liječnika se traži da budu ti koji će biti oduzimači vozačkih, vozačkih dozvola i to na način da mu predlaže da se ne šalje više obavijest nego da pri svakom posjetu pacijenta procijene o sposobnosti i oduzimanje sposobnosti potencijalnog vozača, oduzima vozačku dozvolu, šalju to MUP-u odnosno vidim MUP kroz sustav i u principu dovedeni su u vrlo nezgodnu situaciju. Vi ste naveli razlog za ovakvo postupanje u administrativno i financijskom rasterećenju. Ovo što ja vidim, a vjerujem liječnicima, nema razloga ne vjerovati, da ovo neće dovesti do administrativnog rasterećenja, ali hoće do financijskog rasterećenja i to prije svega države i MUP-a. Pa ako je razlog da se na ovaj način opterećuju obiteljski liječnici da država nešto uštedi onda to ovdje naprosto treba jasno reći. Zašto? Bojim se da je ovo ponukano jednim događajem iz 2019. godine kada je kod Svete Helene jedan liječeni ovisnik bez kočenja se zabio u tročlanu obitelj. Nakon tog nemilog događaja zapravo njemu se nije dogodilo ništa, a liječnik je bio prekršajno gonjen plus naknada štete, kazna u iznosu od 5.000 kuna. Nakon tog nemilog događaja liječnici postaju, odlaze u paniku i utrostručava se broj prijava koji oni prijavljuju MUP-u sa 2.000 na 8.000 prijava.

Poštovana zastupnice, spomenuli ste pa ste me ponukali da vas pitam helikoptersku službu. Vjerujem da se sjećate da 2015. godine SDP-ova vlada je uvela pilot projekt helikopterske službe i zapravo nije bilo dana da ta služba nije bila na terenu. Prošlo je dakle 7 godina, mi još uvijek nemamo danas u Hrvatskoj iako praktički sve zemlje EU malo razvijenije i razvijene kao mi imaju helikoptersku službu, a znamo i sami da na sreću imamo jako razvedenu obalu u kojem tokom turističke sezone boravi jako velik broj gostiju, da imamo i udaljena mjesta i što vi zapravo mislite, molim vas jedan komentar da li će i kada će ova vlada napokon uspostaviti helikoptersku službu i jednaku razinu zdravstvene zaštite u svim krajevima lijepe naše iako sam već nekoliko puta u zadnjih godinu i pol dana za ovom govornicom čula da evo samo što nije od strane vladajući. Ma dobro, ja sam to spomenula, ali isto su dio prometa i doslovno život znače i spašavanje života znače.

Naime, kažu uvijek svi da je ponavljanje majka mudrosti, sa prvom pomoći se može jako puno napraviti, to ćete se sa mnom složiti. Oni koje treba učiti prvu pomoć su najmlađi od rane dobi, gotovo još od vrtićke dobi. Zašto se sustav školstava stalno opire inicijativama da se prva pomoć uvede kao možda obvezni, neobvezni apsolutno je svejedno kako u sklopu nekih sati čime bi ta djeca već naučila postupke prve pomoći zaustavljanja krvarenja svega onoga što treba i na taj način bi spasili ljudske živote. To bi bilo ja mislim dobro preventivno ulaganje koje bi dovelo u konačnici do nekih dobrih rezultata. Zašto to školstvo to ne želi prihvatiti? Pa što se tiče obveznog predmeta to vjerojatno u ovom trenutku dokle god ne provedemo Strategiju obrazovanja znaosti i tehnologije na način na koji je ona zamišljena da se ide na nekakvo devetogodišnje obvezno osnovno obrazovanje u kome bi se onda učenici rasteretili 30% sadržaja, taj preostali sadržaj bi se na neki način „razmazao“ na devet godina i tu bi se ostavilo dosta prostora za kreativnost u svakom od predmeta, ali bi se ostavilo dosta prostora i za one nekakve međupredmetne sadržaje koji su našim učenicima prijeko potrebni za pripremu za život, životne stvari pa između ostalog i ovo. A što se tiče ovog dijela izvannastavnih aktivnosti, to se može na lokalnim razinama, ali evo pokušajte kod Vlade, kako bih rekla, založiti se kao zastupnica vladajuće većine da se vidi u kom dijelu se to može inkorporirati.

Govorili ste o liječnicima obiteljske medicine, g. državni tajnik je rekao da je u nekoliko navrata razgovarao sa upravo sa KoHOM-om pa evo ja bih podsjetila da je prije tri mjeseca u ovom sabor, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku imao tematsku sjednicu upravo na temu ovih izmjena i tu su došli predstavnici i KoHOM-a i Hrvatske liječničke komore i Hrvatske udruge medicine rada svi su jednoglasno ove izmjene proglasili izrazito problematičnim i molili su da ih se uključi u izradu izmjena i dopuna. Dapače, da ponovimo, KoHOM je pismeno zamolio uključivanje i dobio pismenu odbijenicu.

I ne samo na tu, dosta je zakona koji dolaze ozbiljni reformskih zakona koji zapravo se rade paralelno odnosno odnarođeno od struke što nikako nije dobro. Normalno da su ogorčeni, prvo zato što ih se nije uključilo, a drugo zato što je ovo zakon zapravo nedorečen. Znači u ovom zakonu se od njih traži na neki način da odaju liječničku tajnu, da narušavaju na taj način odnos povjerenja između pacijenta i liječnika, ponovno se izloži prekršajnoj možda i kaznenoj odgovornosti. Nadalje, nema nikakve sudske prakse koja bi pokazivala što će se tu događati. Ovi pacijenti mogu neometano ići privatnicima koji nemaju obvezu prijavljivanja kao njihovi obiteljski liječnici, nema pravilnika kako za koju bolest, u kojoj fazi tko će ocijeniti treba li ili ne, što će se dogoditi sa osobama kojima posao ovisi o vozačkoj dozvoli, da li uzimaju bolovanje, na koliko, kad je kontrolni pregled puno je tu neodgovornih pitanja jer ljudi sutra trebaju provoditi nešto, a nemaju zapravo Poštovana kolegice. Iznijeli ste nekoliko bitnih stavki pa bih ih još malo razradila. Prema podacima koja ja imam pregled košta 350 kuna oslobođeno od PDV-a što bi ipak u tim periodičkim razdobljima možda evo svakih par godina ipak pridonijelo određeni sigurnosti u prometu, a nije tako velika stavka. Druga stvar, nitko ne vodi računa o liječnicima obiteljske medicine 60+ koji su vrlo jasno rekli u više navrata što na tematskoj sjednici, što u javnim raspravama da upravo zbog ovoga zbog činjenice da se ne uvažava ono što struka predlaže da će oni biti prisiljeni otići u mirovinu.

Ovo prvo dvoje zapravo su bila retorička pitanja i potpuno ste tu u pravu kad govorimo o 65+ i o liječničkim pregledima starijih osoba na koje su navodno utjecali predstavnici nekih političkih stranaka da njih više ne bude, a koji zagovaraju upravo tu kategoriju građana. A ovaj treći dio, da treba to samo iskreno reći, ljudi nama je u interesu uštedjeti jer nakon tog nemilog događaja 2019.g. liječnici su se uplašili i više nisu prijavljivali ono što su trebali samo teže zdravstvene promjene nego su počeli prijavljivati i lakše kako ne bi sutra isto tako plaćali ceh kao i ova liječnica.

Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi tajniče sa suradnicima, suradnikom, kolegice i dvoje kolega je u ovom trenutku prisutno u dvorani. Dakle, gdje je, gdje je nastao veliki problem, znači mi bismo trebali danas ovdje pred nama imati i te podzakonske akte zbog toga što bismo imali puno bolji uvid, ne bismo nagađali i ne bismo pretpostavljali. Jer ako gledamo npr. sustav Velike Britanije tu imate jasno razrađena pravila i ti pacijenti se dakle znaju svoje obaveze, znaju koja stanja trebaju prijavljivati i određeno je ipak i nekakav sustav vještačenja kojim se procjenjuje da li je njihova sposobnost da upravljaju sa motornim vozilom uredna ili, ili nije. Dakle, jasno se mora nama iz medicinskog dijela jako je bitno pitanje dijagnoza i pitanje medikamenata, mora se jasno napraviti uvid koji su medikamenti sporni, pazite neki se uzimaju jedanputa na dan i to najčešće navečer prije spavanja, da li je to problem, da li taj pacijent treba bit mu oduzeta, oduzeta dozvola jer ima problem sa usnivanjem i prosnivanjem odnosno ne može zaspat. I ja se onda još pitam drugo pitanje čemu nama služi medicina rada i vještačenje dakle ovoga specijaliste medicine rada ili još dodatno nekih specijalista koji sudjeluju u procijeni, tu bude i psihijatar i okulista, kardiolog, znači više njih tu treba donijeti neku odluku da li neko može upravljati motornim vozilom ili ne. Evo sad zamislite npr. mi imamo situaciju da se psihijatrijski pacijenti šalju na prisilno liječenje i sad da se jednog trenutka MUP odluči a čemu sad sve te silne komplikacije, silna ljudska prava, pa dovoljno će biti da liječnik opće medicine klikne u CEZIH-u da recimo psihijatrijski pacijent treba prisilnu hospitalizaciju jer ugrožava sebe ili druge. Ja sad karikiram, ali vam hoću reći vi ulazite u jednu domenu koja je problematična, remetite odnos relacije pacijenta i liječnika. To je odnos koji se temelji na povjerenju. Kako će vam netko iznijeti svoje probleme ako vam ne može vjerovati kad ste vi u poziciji, više gledam vašeg suradnika nego vas to vam je jasno, ovaj kad ste vi u poziciji da tom čovjeku oduzmete vozačku dozvolu vi ste egzekutor. To nije naš posao, mi smo vještaci, mi procjenjujemo stanja, a onda sustav kaže odnosno oni koji su u sustavu zaduženi da li neko ostaje bez vozačke dozvole ili mu vozačka dozvala ostaje. Zatim tu je još problem što se sva agresija tada će bit usmjerena prema liječnicima. Agresija će biti velika usmjerena na liječnika. I još je jako važno reći da znači vi imate ovdje prekršaje sa, kazna je od 1.500 do 5.000 kuna i najmanje zlo je ta kazna i nju je najjednostavnije platiti nego je problem u tome što ako ste vi kažnjeni po toj odredbi, nakon toga se može pokrenuti npr. kaznena odgovornost liječnika za nesavjesno liječenje, dakle može nastati građanska parnica i financijski se može teretiti tog liječnika i još nešto još važnije, osiguravajuća društva naplaćuju se od liječnika rađe nego od počinitelja saobraćajne nesreće. To je krenulo, ide amerikanizacija sustava i toga će biti više. Dakle, tako nešto ne možemo dozvoliti.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice, dakle nas evo 10 saborskih zastupnica odnosno zastupnika je evo večeras i sudjelujemo na različite načine, a barem, barem prisustvom, od toga su 40% liječnici, od nas 10 je 40% liječnici. I glavnina rasprave koje imamo dakle osim romobila i teme romobila koji ima jedan aspekt je tema i problematika vezana uz ovaj zakon i uz liječnike. Ja ne mogu razumjet i neću to razumjet nikad da nije bilo dovoljno snage, energije i svega da se sjedne i da se razmotri koji je najbolji model. Dakle, ono što smo imali prilike čuti i što smo mi svi ko saborski zastupnici dobili, ja sam arhitekt neću ulaziti u stvari u koje je, ali tu nešto ne štima. Nešto, ja sam se nasmijala i rekla pa propišite svima apaurine neće moć vozit, al neće se nervirat mislim, ali to je zapravo sarkazam i nemoć reagiranja na ovo. Definitivno, osim komunikacije i razgovora nemamo ništa, ali pri tome kad komuniciramo mi se moramo čuti.

Pa naravno da su namjerno preskočene jer se je znalo kakve će probleme radit i šta će tražit. Oni već dugo muče muku sa time i mi ćemo tu imati definitivno ako ovako bude doneseno, ako ovo ne izmijenite do drugog čitanja, mi ćemo zaista imati velike probleme sa ovom situacijom.

Evo ja ovdje imam slučajno jedan primjerak, znači ovo je izdano od njihove vladine zapravo agencije za izdavanje dozvola i vozačima i vozilima i ovo je taj vodič za zdravstvene profesionalce ili zapravo liječnike gdje je do u detalja naprosto su propisani protokoli za apsolutno skoro pa svaku zdravstvenu poteškoću kakav je to ozbiljan pristup. A mi donosimo jedan zakon gdje od obiteljskih liječnika, liječnika obiteljske medicine zapravo radimo prokazivače i policajce, ljude koje prisiljavamo odavati tajnu liječničku, narušavati taj odnos između pacijenta i njih samih profesionalaca bez da oni zapravo znaju na koji način postupati da ne pogriješe u cijeloj toj priči, što na koji način, na koje vrijeme, tko ih kontrolira, čemu podliježu, puno nepoznanica, a puno odgovornosti i obveza prebačenih na njih. Da, vi imate sustave u kojima je to jasno definirano, jedan od njih je Velika Britanija i pogledajte koji je to volumen tog vodiča ako on razrađuje svaku situaciju. Dakle, tu ima puno toga što se individualno mora procijeniti. Procjenjuje onaj koji je osposobljen da to procjenjuje. Kako bi to izgledalo? Ja jesam psihijatar, ja se bavim psihoterapijom, da ja sad počnem odjedanput vještačit na sudu zato što je to unosno, a bez da sam prošla edukaciju. Dakle, ti ljudi ili moraju biti educirani ili pravila moraju biti jasno napisana ili nemojmo raditi probleme kad već imamo medicinu rada koja to radi dobro, profesionalno i dugi niz godina. Hvala lijepa. Evo kao što si je i kolegica Glasovac pripremila ovaj primjer iz Velike Britanije imam ga ja ovdje, pa onda državnom tajniku možemo svakako ustupiti sve ove pisane dokumente ako ne znaju sami, da im onda evo damo kakvi su primjeri vani u drugim uređenim europskim zemljama. Druga stvar, već smo u više navrata istakli da bez odgovarajućih pravilnika u kojem bi se definirala konkretna stanja bolesti, lijekovi koji mogu utjecati na sposobnost vožnje, mislim da nema govora uopće u primjeni ovog zakona. A čak i kada takve stvari se i definiraju, kako ćete vi uopće kao liječnik da li bolnički, da li obiteljski znati u datom trenutku hoćete li lijek primjeriti, primjer za … [[Govornica se ne razumije.]] pet dana, deset dana, hoće li pacijent to koristiti kako ste mu savjetovali ili će si malo poduplati dozu. Gledajte, ja mislim da bi bilo korektno od predlagatelja da je danas došao sa tim, to nisu trebali biti podzakonski akti, to je trebalo biti jasno, transparentno, to je trebalo ići u javnu raspravu, mora se to sve znati unaprijed. I da smo to tako napravili, sasvim sigurno bi problema bilo puno manje nego što ih je u ovome momentu. Naravno to će se dogoditi u nekakvoj tišini, bez ove pozornice, bez mogućnosti da se utječe na taj pravilnik odnosno napisat će ga samo oni u Ministarstvu zdravstva bez konzultiranja sa bilo kim poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Dakle, kad mi kao opozicijski saborski zastupnici izlazimo za ovu govornicu ili dajemo neke prijedloge onda znamo da nam se ti prijedlozi neće uvažiti. I ja sam u nekoliko navrata s ove govornice izgovorila riječi probajte, nije vezano uz nekakav stav svjetonazorski ili bilo šta, ako ne ako nećete prihvatiti nešto odradite. Jedna stvar, zamislite Vlada je odlučiti smanjiti PDV na higijenske uloške odnosno menstrualne potrepštine s 25 na 13%, ali doći ćemo mi do nule, nećemo odustati. I druga stvar, vidi čuda konačno je došao i prijedlog zakona gdje se regulira tema romobila i sad ću govoriti o romobilima. Ta tema romobila nije od jučer, ta tema romobila je već neko vrijeme. Kod nas u prometu imali smo unazad nekoliko mjeseci je čovjek poginuo na romobilu. Tad sam rekla regulirajte jer nije regulirano područje, regulirajte, nemojte dopustiti da netko sljedeći, šta kod nas treba neko poginut pa da onda nama dođe ne znam od kud u kud i kažemo to treba regulirat i Vlada je odlučila to regulirat na određeni način. I ovu pojedinačnu raspravu ću iskoristiti za konkretne ideje i konkretne prijedloge. Svi koji se voze romobilom ili koriste romobil jel imaju 16 ili 66 moraju nositi kacigu. Ja sam nedavno kod sebe doma je gospođa, gospođa je našla sam ju odnosno stradala je od pokupio ju je čovjek koji je vozio romobil koji je imao preko 70, a ona je bila tu negdje, imala je krvava koljena i ništa strašno, ali to je činjenica koju smo imali. Dakle, to je prva stvar koju treba napravit i ako to, ja se duboko nadam da ćete do drugog čitanja to zaista i definirati na taj način pa neće biti potrebno amandman i da odbijate taj amandman onda jedanput kad postanete svjesni dođete tu s tim amandmanom pa se onda osjećam ko moja mama koja mi je 100 puta u životu rekla, rekla sam ti i ja to nastojim ne govorit, ali se sad već ja nalazim u toj situaciji. Druga stvar, to je ono što je uvažena zastupnica kad je govorila u ime Kluba HDZ-a rekla pitanje obveznog osiguranja. Ja se nadam da će to biti aktivnost od kolega iz HDZ-a pa će se i to definirati ovdje. Dakle, kod nas su prometne površine po kojima se mogu kretati romobili i druga vozila, nogostup ili pločnik, biciklističke staze i trake i kolnici. Dakle, ono se danas kreću, kreću se, neki se kreću kolnicima, neki se kreću po pločnicima, a neki se kreću po biciklističkim stazama odnosno trakama. Kad se kreću po biciklističkim trakama i stazama kreću se s biciklima, kad se kreću po pločnicima s pješacima, a kad se kreću po kolnicima onda se kreću pod pretpostavljam traci odnosno biciklističkoj stazi i mi tu trebamo definirati odnosno vi trebate definirate zakonom različite brzine kojima se mogu kretati. Kad ste obrazlagali zakon u obrazloženju točno navodi kako neke zemlje imaju regulirano i kako imaju regulirano različite brzine. Ajdemo to regulirati jer činjenica da se romobili tu kreću, to je činjenica koju vi ne možete zanemariti, ajdemo to regulirati. Jednako tako bilo bi izuzetno dobro regulirati odlaganje odnosno stavljanje parkiranja navedenih vrsta vozila ako se iznajmljuje kao rent a car vozilo, dakle praksa velikih europskih gradova jednako tako. I ja ću, ovo što čitam s papira je ono što je meni vlada u odgovor pisala kad sam ja išla s prijedlogom zakona što bi trebalo detaljnije regulirati. Pa ja sad koristim taj dopis da još jedanput ponovim što bi trebalo. Dakle, ako bi trebamo onda kad sam ja pisala prijedlog zakona onda sam sigurna da bi to trebalo regulirati sad kad ga vlada dala jer je onda ukazivala na te, na te stvari odnosno taj problem. I kaže da jednako tako treba definirati da bi bilo dobro definirati je način evidencije, prijavu i označavanja. Ono što ja mislim da treba regulirati 3 stvari, a to je obvezno nošenje kacige, tema kao što sam već rekla obveznog osiguranja i definirati brzine kojim se mogu kretati, a onda će se u drugoj fazi vidjeti koja su iskustava i regulirati neke druge stvari. Poštovana kolegice ja vam se odmah ispričavam i svima ovdje što neću na vašu konkretnu raspravu sada, al budući da mi je zadnja prilika, a mislim da je to važno reći, mi svjedočimo i po podacima se zna da nam nedostaje liječnika obiteljske medicine, znamo da je prosjek godina 52 obiteljskih liječnika, znamo da je 33% starije od 60 godina. Ovakve izmjene zakona kojim stavljaju na liječnike opće medicine nešto što je sa njihovim poslom potpuno neprihvatljivo jer postoje liječnici medicine rada, a s obzirom da ih nemamo za predvidjet je da ih ćemo imati još manje jer tko će se u opće dati u liječnike obiteljske medicine pod takvim uvjetima npr. ovoga zakona.

Danas je jedan zanimljiv dan za raspravu u Hrvatskom saboru. Možda ćemo kroz to priznavanje stvarno se otvoriti i imati temu da nam dođe i da dođu i nekakvi drugi ljudi iz nekih drugih zemalja, ali zaista to je samo šala odnosno u kontekstu koji je. Ja ne mogu razumjeti, stvarno ne mogu razumjeti da se nije u stanju sjesti za stol i da se nije u stanju za stolom probati riješiti taj problem. Ako svi ukazuju da je taj problem, pa nisu svi blesavi. Dakle, postoji problem, namjerno sam u replici rekla mi u ovom trenutku još uvijek imamo 40% od nas koji smo saborski zastupnici koji raspravljamo su liječnici.

Potpuno je svejedno da li udariš s glavom kad imaš 14 godina ili udariš s glavom kad imaš 45, a još je opasnije kad imaš 70 zato što elasticitet kako pada tako ozljeda lakše nastane. Dakle, to sam i na odboru na kojem sam sudjelovala, to sam jasno dala do znanja da kao zdravstvenjak i onaj koji kao hitnjak vidi toga puno, dakle svejedno je i trebali bi svi nositi kacigu. To mislim da je sasvim u redu. Jednako tako slažem se sa vama vezano uz osiguranje, to je nešto što je zaista potrebno i puno puta se ne složim, ali ovaj puta se slažem sa vašom raspravom. Poštovana kolegice ovo nekako vaša rasprava odnosno vaša replika odnosno bolje rečeno konstatacija budi nadu da će to biti regulirano. Ja moram, iskoristit ću ovo i reći situaciju na jednom odboru paralelno je bio prijedlog zakona koji je dala vlada i ja imam sad ponovno isti prijedlog zakona koji sam imala u bivšem sazivu sabora za izmjenu zakona koji se isključivo odnosi na romobile. I sad se radi raspravi na odboru i sad raspravljamo, između ostalog raspravljamo na temu nošenja kacige. U mom prijedlogu je obavezno nošenje kacige bez obzira na godine. U vladinom prijedlogu je nošenje kacige do 16 godina. I mi sad odnosno ja sam predlagatelj, članovi odbora raspravljaju i znate dođe do glasanja i znate kako se glasa. Glasa se za vladin prijedlog zakona za, a moj se odbija, pri tom smo raspravljali o kacigi i problem nošenja kacige i svi smo se složili da to treba biti. Pa kako bite mogli nastavit ovaj svoj odgovor, ja ću vas opet malo pitati o kacigama. Evo i sami ste rekli zapravo, kolegica tu i vladajuće stranke kaže da je ona, da svi nose kacige, pa što se onda dogodilo na tom odboru. Da li to zapravo njih nešto košta kao vladu?

238., neka se kolegica bavi sa svojom strankom, sa svojim interesima i sa svojim razmišljanjima. Nije njezino da uopće razmišlja o tome šta radi HDZ i šta misli HDZ. Kolegice gledajte svoja posla i nemojte provocirati u ovo doba, ovdje smo konstruktivno da nešto doprinesemo razvoju svega onoga o čemu ovise ljudski životi.

Hvala lijepa. Dakle, ja ću probati odgovoriti na repliku na koja je bila i tema je nošenja kacige. Morate samo biti jako uporni i morate jako inzistirat i morate jako govorit, ako jako ste uporni onda morate otrpiti i raspravu u kojoj raspravi vam se govori o tome da se PDV na higijenske uloške ne treba smanjivati, govori vam se o tome da su higijenski ulošci sa mirisom lavande, ruže i svega ostalog i onda doživite vrlo brzo 2 mjeseca iza toga PDV smanjen s 25 na 13% i ponavljam doći ćemo i do nule. Jednako tako vezano uz romobile, morate otrpit da vam netko raspravlja i kaže da, treba nosit kacige i sve ostalo i onda kad je glasanje glasate protiv toga, ali doći ćemo mi do toga i u ovom će i u drugom čitanju će biti kaciga i bit će osiguranje i u jednom trenutku će i biti definirana način na koji se vozi po dakle po pločniku, po pješačkoj stazi, doći ćemo mi i do toga da će se možda za romobile morati i neke druge stvari. Izvolite.

Dakle, htjela bi završno podcrtati nekoliko važnih stvari o kojima je puno bilo riječi, ali mislim da treba ponoviti državnom tajniku odnosno svima koji će raditi na nadamo se poboljšanju za drugo čitanje. Dakle, izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama donose promjene koje dramatično utječu na liječnike obiteljske medicine odnosno na kompletnu struku na odnos liječnika i pacijenta, na zdravlje građana koji će zbog ovakvog zakona izbjegavati odlazak liječniku te posebno na sve skupine profesionalnih vozača i osoba koje upravljaju motornim vozilima. Nažalost, praktički niti jedan prijedlog struke u e-savjetovanju nije prihvaćen glede ovoga liječničkih pregleda jel, te je na takve nedostatke potrebno ukazivati sve dok se ne zaključi što je posao specijalista obiteljske medicine, svih drugih liječnika, specijalista medicine rada, a što administrativni posao nadležnih službi. Neosporna je odgovornost liječnika ali je primarna i najvažnija osobna odgovornost građana koji trebaju kada im liječnik ukaže na to da njihovo zdravstveno stanje može predstavljati opasnost za njih i druge osobe u prometu i da ne bi trebali voziti moraju to isto prihvatiti, prestati privremeno voziti, a u slučaju da isto prekrše i ugroze sebe i druge sudionike u prometu snositi zapravo za to odgovornost. Slijedeća stvar svakako definirajte vrlo jasan pravilnik prije drugog čitanja, posjednite kolege iz strukovnih udruga i nađite zajednička rješenja jer bez pravilnika nema zapravo kvalitetnog zakona. Već je bilo govora o kutiji prve pomoći, tu bih svakako rekla da i mi kao klub smatramo da bi svako vozilo stvarno trebalo imati standardiziranu kutiju prve pomoći i da se sadržaj te kutije treba obnoviti svakih 5 godina. Govorila sam ja već isto u ime kluba da treba zapravo propisati kacige i za starije od 16 godina, a ne samo od 16 tj. do 16 godina. I na kraju državni tajniče lijepom molim olovku u ruke i sad si zapišite ono što vam …/nerazumljivo/…… evo ja ću sad …/nerazumljivo/… ponoviti, Članak 233. dakle u stavku 3. kada se utvrdi trajno zdravstveno stanje, oštećeno zdravstveno stanje zbog kojeg vozač više nije sposoban upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik će izdati o tome pisano upozorenje vozaču dakle …/nerazumljivo/… struka savjetuje te će obavijestiti o tome policijsku upravu ili postaju u kojoj vozač ima prijavljeno prebivalište odnosno privremeno ili stalno boravište. Nadalje, iza Članka 233. stavka 3. predlažemo da se dodaju novi stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. i sad bi u članku tj. u stavku 4. bi bilo rečeno da u stanjima kada vozač privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili liječio vozača bi izabrani liječnik izdat će o tome pisano upozorenje vozaču. Peto, vozač kojem je izdano pisano upozorene iz st. 4.ovog članka ne smije upravljati motornim vozilom u razdoblju trajanja navedenog upozorenja i neće se upućivati na ponovni liječnički, a šesto, to upozorenje se pohranjuje isključivo u medicinskoj dokumentaciji u pisanom obliku, a liječnik koji je obavio pregled ili liječio vozača … izabrani liječnik su dužni na zahtjev policijskih službenika dati upozorenje na … [[Govornica se ne razumije.]] Sedmo, predlažemo da bi obavijest policijskoj upravi ili postaji iz st. 3.ovog članka koji predlažemo da se to dostavlja u obliku obrasca koji je propisan pravilnikom ministra.

Dakle, ovdje smo dali krajnji rok tri mjeseca, iako podcrtavam da bi već konačne odredbe tog pravilnika trebale biti definirane i prije samog drugog čitanja.

Sad će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Mario Kapulica. Izvolite.

Evo mi smo uoči danas uoči ove rasprave imali i sjednicu saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost gdje smo razmatrali izvješće Hrvatske policije za 2020.g. pa onda i onaj segment koji se odnosi na sigurnost u prometu i to je izvješće dobilo pozitivnu ocjenu, nitko nije bio protiv, bilo je nekoliko suzdržanih glasova. I opća ocjena je da policija dobro radi svoj posao, da je postigla i postiže napredak u smislu sigurnosti prometa na cestama. I sada imamo pred sobom raspravu o jednom zakonu o kojem je raspravljao matični odbor u kojima su pojedini zastupnici također iznosili svoje prijedloge, ali mi smo taj zakon pustili u proceduru u prvo čitanje, tako da bi se i u raspravi u ovom Domu mogli iznijeti svi prijedlozi i mišljenja koja onda naravno će predlagatelj razmotriti. Prema tome, nismo mi na odboru usvajali ili ne usvajali zakon nego smo ga pustili u proceduru da o njemu možemo raspraviti. Dakle, kada je u pitanju ova tematika postoje obveze kojih se ljudi u prometu moraju držati i za sve te obaveze postoje i neke zapriječene sankcije. Možete recimo imati položeni vozački ispit, ali to nije dovoljno, morate uz sebe imati vozačku dozvolu jer ako je nemate platit ćete kaznu. Kaznu ćete platiti i ako je niste na vrijeme produžili, to ne znači da ne možete ... [[Upadica se ne razumije.]] tako je, to ne znači da niste sposobni upravljati motornim vozilom i naravno ako ste političari onda će to biti i više od novčane kazne, jel tako, tu se slažemo. Dakle, mi u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama imamo obvezu imati prvu pomoć u vozilu, znamo da ona mora zadovoljavati određene standarde, znamo da mora biti valjana, ali nije predviđeno ni tko kontrolira imamo li mi tu prvu pomoć niti je zapriječena nikakva sankcija. Mi u Klubu zastupnika HDZ-a držimo kako je obveza da imamo kutiju prve pomoći bez toga jednako ozbiljna kao da nismo predvidjeli tko kontrolira obvezu korištenja sigurnosnog pojasa u vozilu ili zabranu nepropisnog korištenja mobilnog uređaja, a da za to nije predviđena nikakva sankcija niti je definirano tko zapravo to kontrolira. Pa naravno da to imamo li kutiju prve pomoći u automobilu ili ne, ne utječe na sigurnost vožnje, ne utječe na sigurnost vožnje ni to imamo li trokut ili dizalicu, to ne utječe na sigurnost vožnje, ali oni nam trebaju ne da bi sigurnije vozili nego ako se nešto na cesti dogodi. A deseci tisuća naših sugrađana koji na godišnjoj razini što teže, što lakše stradavaju u prometnim nesrećama pokazuju da je takvih situacija dosta puno. Zato pozivamo predlagatelja da ozbiljno razmisli o ovoj temi, da ispravi ovu nelogičnost na koju je na neki način već upozorilo Ministarstvo zdravstva i Hrvatski crveni križ i Gospodarska komora. Ako je sigurnost prometa na cestama jedna od temeljnih zadaća policije, a je, onda to ne podrazumijeva samo smanjivanje štete na karoserijama, ne podrazumijeva samo mjere koje će dovesti do smanjivanja broja unesrećenih nego i mjere koje će osigurati da unesrećenima pružimo nužnu prvu pomoć koju uostalom kako je to rekao kolega Škoro i uvjet za polaganje vozačkog ispita. Sve što može smanjiti tragične posljedice kada se nesreća već dogodi, a uvijek će se nesreće događati, ne smije izaći iz fokusa našeg interesa. Dakle, pozdravljamo anticipiranje novih okolnosti u prometu, novih prometnih sredstava, popunjavanje praznina u tom smislu, regulaciju bez koje ulazimo u zonu nesigurnosti i nedorečenosti. Zato pozivamo predlagatelja da iskoristimo ovu priliku i riješimo i neka temeljna pitanja koja su još uvijek ostala nedorečena. Također apeliramo na pažljivu razradu pravilnika koji ćete u suradnji s Ministarstvom zdravstva donijeti kada je riječ o proglašavanju privremene nesposobnosti upravljanja vozilom.

Još jednom hvala potpredsjedniče. Pa evo ja ću iskoristiti i ovu priliku završne riječi i osvrnut se još jednom na ove predložene izmjene. A evo vidjeli smo i u uvodnim izlaganjima klubova da jedan dio zastupnika iz vladajuće koalicije zapravo poslao poruku kako je dio izmjena neprihvatljiv i evo da kažem tako loš. U najvećem dijelu to negodovanje se oslanja na dio uvođenja već preopterećenim liječnicima obiteljske medicine, uvodi im se obveza prijavljivanja pacijenata koji zbog primjerice, evo zbog korištenja pojedinih lijekova možemo reći blažih lijekova, postoji mogućnost da će doista doći u situaciju da će im se oduzeti pravo na upravljanje vozilom, a čuli smo ranije u replikama da to takav utjecaj mogu imati doista vrlo blagi lijekovi koje svakodnevno koristimo ili za alergije ili glavobolju ili evo čak prehladu ili žgaravicu. I doista je nevjerojatno da se prilikom izrade ovakvog prijedloga nisu uključili medicinska i zdravstvena struka jer je prijedlog baš u ovom dijelu koji sam spomenula i u ovakvom obliku doista apsurdan i nikako nas ne zadovoljava odgovor da će se bolesti i lijekovi koji će ovim odredbama biti obuhvaćeni bit doneseni tek naknadno pravilnikom. Evo i uvodno smo rekli što se tiče nekih izmjena, dobro je da su konačno došli na dnevni red sabora i da se neka pitanja urede i evo ponovit ću da pozdravljamo namjeru za definiranjem nove kategorije vozila koje obuhvaća i električne romobile te na taj način uređuje i regulira prometovanje ovim alternativnim oblicima prijevoza.

Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.